se država možda ne bi trebala miješat, a miješala se na način na koji se, na koji se miješala, a s druge strane dakle ova strategija je dobro trasirala određene probleme, moramo se fokusirat na obnovljive izvore energije, to je kažem prvenstveno energija vjetra i energija sunca jer je naša zemlja Bogom dana za taj dio, evo sada na, na otoku Cresu se rade, rade veliki projekt za opskrbu sunčevom energijom koji bi u biti trebao strujom opskrbljivati gotovo cijeli otok i to su recimo dobri projekti, neke zemlje, znači nije pitanje samo ekologije, pitanje je i tajminga, da budemo nekad među prvima, zašto ne bi bili prvi u Europi i iskoristili i osim ekološke, neke ekoloških benefita i materijalnu korist i za svoju zemlju i za svoje gospodarstvo.

Dakle, po meni jedan od planova akcijskih ili nekakvih mjera u ovoj strategiji trebao bit odma maknut kvote i, i, i gurnut i recimo što prije pokrenut te proizvodnju, proizvodnju preko solarnih panela struje i da to krene i da to, da krene izvoz, zašto mi ne bi izvozili struju, gleda se koja je cijena struje recimo u Italiji, mi, mi imamo recimo u Italiji ogroman prostor da izvozimo neku svoju energiju. Ovo što je kolegica Taritaš govorila o prometu, dakle mi tek sada privodimo kraju nekakvu fazu, onaj poznati znak vozim na plin u javnom prometu, dakle autobusi po Zagrebu, autobusi kod mene u Rijeci javnog prometa, oni danas se hvale da voze na plin i to je dobro recimo i na taj dio idemo, ali u Europi već voze na, na električnu energiju, dok mi dođemo do električne energije bit će već neka nova tehnologija, dakle to su stvari na kojima trebamo raditi i zato sam ja očekivao od ove, od ove u biti studije da će bit malo ono konkretnija, sa zadanim ciljevima, do tad i tad idemo to i to, država će napravit to, to, to i to. Rekli ste državni tajniče u uvodnom da ste već donesli neke akcijske planove, dakle donesli ste akcijske planove koji se naslanjaju na ovu strategiju prije nego što smo donesli strategiju, to je okej, al je to meni nekako obrnut pristup, mi smo iz ove strategije trebali sad donosit možda neke mjere i akcijske planove koji bi onda rezultirali, rezultirali time i mislim da ovoga ima puno prostora da, da, da budemo možda prvi u Europi po nekim, nekim stvarima, a mislim da po tome ne radimo, ne radimo dovoljno i mislim da je glavna prepreka opet još jednom ću reći ulaganje u infrastrukturu, pogotovo u plinovode, npr. Dalmacija je jako, jako mršava s tom infrastrukturom. U mojoj županiji, pa većina sredina uopće nema dotok plina i onda nam to sve skupa čini energente puno, puno skupljima nego što bi oni možda trebali bit i tu treba prepoznat taj trenutak i tu treba krenut s ulaganjima i tu treba bit konkretniji, operativniji i brži i vodit tu zajedničku politiku zelene Europe jer opet ću se vratit na ovaj promet i na te, ta nesretna vozila. Dakle, Njemačka se toga rješava, a neće CO2 i zagađenje doć do granice i reć aha vi provodite strategiju, vi ste na boljoj zoni nego Njemačka, pa ćemo mi sad, CO2 će sad tu se zaustavit, negdje u Sloveniji, neće doć do nas, to je isto sve nebo iznad Europe, ali, ali imamo različite politike, a pozivamo se na zajedničku neku strategiju i u biti trebamo svi skupa gledat kako odustajat od tih fosilnih goriva i okretat se zelenim i novim tehnologijama ili dok koristimo dizel vozila, ja vjerujem da će se koristit još ipak nekoliko desetljeća jer je jednostavno to tako onda treba ulagat u tehnologiju da i ta zagađenja budu čim manja, ali to treba bit onda nekakva globalna politika i mislim da je ovo važna tema koja se prepoznaje na tom globalnom nivou jer nije to sad pitanje samo EU i sam sam sudjelovao u nekoliko konferencija u u UN-u i u New Yorku gdje je nacionalna priča bila oko, oko ekologije i, i obnovljivih izvora energije i ciljeva održivog razvoja i to je top tema danas u svijetu i stvarno svi skupa moramo na tome, na tome poradit da nas ne bi u budućnosti sve to skupa koštalo. Evo gledamo razine mora, voli se Vlada hvalit ulaganjem u lučku infrastrukturu i kako imamo renesansu na našoj obali, što je točno i što je jako dobro, ali šta ćemo imat od toga ako za 20-30.g. se razina mora digne za 3 m košto neki predviđaju, u biti sve to što radimo danas će ostat ispod mora i bit će neupotrebljivo i zbog toga svega mi moramo svi skupa radit na tome da ne bi postali ne znam Atlantida na, na, na, na, na obali Jadrana, evo to, to su sve neke stvari i tome moramo krenut ozbiljno i nema tu prostora za lobije i nema tu prostora onda ni gledat kratkoročno nekakve financijske prihode od trošarina npr. nego moramo uzet jednu politiku i tu je ova strategija koja bi trebala bit temelj, ali kažem puno je tu očekivanja u ovoj strategiji, ja se nadam da će ta očekivanja postat realnost, ali da će onda i cijela Vlada sa tim politikama malo ozbiljnije ubacit u višu brzinu i krenut, krenut u pravcu realizacije svega toga. Hvala lijepo, kolega Đujić, vi ste se u startu svojeg izlaganja nešto osvrnuli na prostorne planove. Dakle, jedna od rijetkih zemalja koja nema državni prostorni plan je RH, mi smo tamo u nekoj drugoj državi, kad smo bili samo jedna od republika, imali prostorni plan koji je bio dobar plan i koji je tad, iz njega ste čitali neke gospodarska usmjerenja razvoja pojedine države.

Iz tog prostornog plana bi se čitalo točno ovo o čemu ste vi govorili, dakle državni prostorni plan bi trebao, iz tog prostornog plana bi se čitalo koje je opredjeljenje države vezano i uz vjetroelektrane, vezano i uz eksploatacijska polja, vezano uz niz stvari i onda više vam na lokalnoj razini bi kroz javnu raspravu na plan mogli reći što o tome misle, ali onda više nema da vam na lokalnoj razini neko iz pojedinačnog interesa [[Upadica: Hvala]] sprječava pojedini projekt. Potpuno se slažem s vama kolegice i upravo to jer mi danas po današnjim, osim što nemamo prostornog plana RH, ajmo to tako reći, ja se sjećam kad smo o tome razgovarali prije 5, 6 g., po današnjim zakonima, nama svaka općina može donest i vjetroelektranu i sve te neke stvari što nije dobro. Industrijske zone, pa nama skoro svaka druga općina ima u prostorno-planskoj dokumentaciji industrijske zone i di je to ekonomsko opravdano i di to nije ekonomski opravdano i gdje te zone negdje se pretvaraju u skladišta a nisu uopće proizvodni pogoni šta bi trebali bit. Tako da jesam za decentralizaciju i jesam za slobodu gradova i općina odnosno sredina da svaka sebi uređuje svoj prostor onako kako želi ali te neke strateške stvari kao što je energetska neovisnost, energetika, gospodarstvo, poduzetništvo, tu država ipak mora imat malo veći utjecaj a upravo temelj da bi se to dogodilo je taj nacionalni prostorni plan. Kolega Đujić, zapravo mislim da vas je Vlada već poslušala ovo oko ubrzanja procedura i svega ostalog ali na jedan vrlo čudan način, tako da recimo projekt, veliki projekt u energetici od 150 milijuna kuna iz EU fondova odustane, odustane od Eu novca i onda to financira novcem poreznih obveznika, to je jedan vrlo, vrlo zanimljiv model kako izbjeći stroge procedure korištenja EU fondova, nadzor, kontrolu itd., itd. Baš bi me interesiralo, evo, teško da ćete mi to odgovoriti, ali interesiralo bi me da mi odgovore ljudi ministarstva, zašto to čine.

Dobro pitanje, kolega Grčić, evo i ja apeliram odavde, nadam se da ćemo dobiti odgovor zajedno na to pitanje i to stvarno je problem ali sad otvorili ste jednu potpunu novu temu, možda se zbog toga odlučuju na takav oblik financiranja jer kad su europski novci u pitanju onda je malo složenija javna nabava, onda nema muljanja, nema kumova, nema žičara ko i Zagrebu itd. nego se mora svaki papir pravdati, moraju se poštovat određeni rokovi, moraju se poštovat određene obaveze i tu je onda taj proces puno, puno složeniji. Neki odustaju zbog neznanja i nesposobnosti da nešto provedu i izvrše a neki odustaju jer možda će radije to nek plate građani ali da onda ja imam tu nekakvu osobnu korist ali u svakom slučaju nije dobro odustajati, ne uzimati ono što nam se nudi kad su financije u pitanju europske i svakako bi također volio čuti odgovor na to pitanje. Uvaženi kolega Đujić, i ja bi volio dijeliti s vama nadu i mišljenje kako utjecaj pojedinih lobija ne bi trebao biti presudan. Reći ću vam konkretan primjer. Naime, na području moje općine smo uložili primjedbu Ministarstvu zaštite okoliša zbog određivanja granica istražnog polja za geotermalne vode. Naime, granice su određene ravnalom kao neke granice u Africi između zemalja. Mi smo uložili primjedbu jer to nije bilo u skladu sa na kraju krajeva i sa područjem općine i sa svim onim prihodima koje općina kasnije može dobiti na temelju ako bude eksploatacija te geotermalne vode. I naravno, otprilike odgovor je bio, vi možete ovaj projekt usporiti ali ga nećete zaustaviti. Dakle postoje uvijek neki određeni lobiji, interesi, ovdje je bilo konkretno interes druge jedinice lokalne samouprave ali ostaje sumnja da iza tog interesa postoji privatni interes. Kolega Žagar, ja vam vjerujem i to je jedan problem, ti lobiji su problem i u gospodarstvu jer vi hoćete imat neki zakon onda vam neko zbog financija blokira i određene zakone i blokira i određene projekte, ima niz primjera tu, ima tu niz primjera. Autoindustrija je jedan veliki i tu opet govorim, a opet bi oni trebali imat interesa ali nisu sad svi u autoindustriji. Znači evo ja kad pričam, imamo mi tu različite npr. sad kroz par mjeseci će opet poskupit trošarine zbog drukčijeg obračuna ali će one obuhvatit samo određene marke automobila, određene neće, ove druge koje neće, oni drže tu udrugu trgovaca vozilima npr., oni se ne bune a oni bi trebali s Vladom pregovarat npr. oko nekih stvari. Onda se izbaci senzacionalistički podatak da je ove godine prodano puno više vozila novih u Hrvatskoj nego lani a onda kad uđete u analizu, onda vidite da je to rent a car, da su to poduzeća i da su to trgovci koji preprodaju ta vozila a da obični korisnici i ljudi su kupili ono 5 ili 10%

Provedbom nove Strategije energetskog razvoja osigurava se održiva proizvodnja energije, smanjenje ovisnosti o uvozu i jačanje sigurnosti opskrbe energentima kroz strateške infrastrukture. Posebni naglasak je na niskokaloričnoj energiji prvenstveno kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, dakle povećanje obnovljivih izvora energije na 36,4%, povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje CO2 emisija na oko 36% Ja nisam ekspert o energetici niti o elektrotehnici pa će kao što vidite biti moj akcent rasprave se bazirat na obnovljivim izvorima energije a kao veterinaru i stočaru, najviše ću govoriti o bioplinu i biomasu mada nisam naravno niti protiv vjetroelektrana niti protiv solara. Ukupni učinci dosadašnjeg investiranje u obnovljive izvore energije na BDP i broj zaposlenih, kreću se u rasponu od 350 000 kuna i 1,9 novo zaposlenih na milijun kuna investicija u vjetroelektranama i 670 000 odnosno 3,7 novozaposlenih na milijun kuna u bioplinu. Procijenjeni učinci BDP-a od investiranja od obnovljivih izvora energija elektrana do 2030. g. kreću se na razini od oko 6 do 10 milijardi kuna. Obnovljivi izvori energije imaju još veće učinke u fazi operativnih pogona koji su najveći kod elektrana na biomasu i bioplin budući da se za pogon koristi sirovina koju isporučuju domaći proizvođači što u fazi pogona povećava multiplikativne učinke u odnosu na tehnologije koje ne trebaju sirovinu. Ekonomska isplativost korištenja obnovljivih izvora energije uključuje i koristi za cijelu zajednicu, prvenstveno kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova. Skladištenje i primjena gnojnice, stajskog gnoja i različitih organskih otpada uzrokuju pojavu neugodnih mirisa. Fermentacijom se reducira nastanak neugodnih mirisa za gotovo 70%, Digestat gotovo i nema mirisa a neugodni miris amonijaka nestaje nakon nekoliko sati od primjene. Proizvodnjom bioplina, fermentacijom smanjuje se emisija metana i dušikovog oksida do koje dolazi tijekom odlaganja stajskog gnoja. Staklenički potencijal metana je 25 a dušikovog oksida čak 295 puta veći od stakleničkog potencijala ugljikovog dioksida. Elektrane na plin se nameću zato kao rješenje s obzirom na njihovu dostupnost te na smanjenje stakleničkih plinova koji u današnje vrijeme predstavljaju sve ozbiljniji problem. One su izvrstan način za ispunjavanje sve restriktivnijih nacionalnih i europskih propisa iz područja gospodarenja otpadom i iskorištavanje organskog otpada za proizvodnju energije prilikom čega se organski otpad može reciklirati u gnojivo. Tehnologija bioplina donosi smanjenje volumena otpada i troškova zbrinjavanja. Biomasa preostala nakon anaerobne razgradnje organske tvari, Digestat predstavlja vrijedno gnojivo bogato duškom i fosforom. Kogeneracija ima ukupnu učinkovitost u iznosu od 70 do 85%, od 27 do 45% električne energije i 40 do 50% toplinske energije. Za razliku od konvencionalnih elektrana gdje je ukupna učinkovitost 30 do 51% električne energije. Bioplinske elektrane osiguravaju pouzdano napajanje zbog rada cijele godine preko 8000 sati godišnje. Također imaju pozitivan utjecaj na stabilnost mreže za razliku od njih, kod vjetroelektrana imamo približno 3 do 4 puta manji broj radnih sati, to je ono što smo govorili gđo. Mrak Taritaš jer one rade jedno vrijeme pod punim opterećenjem a drugo vrijeme ne rade uopće. Bioplinske elektrane također daju pozitivan doprinos distribuiranoj proizvodnji električne energije što znači proizvodnja energije u blizini ili na mjestu same potrošnje te na taj način doprinose smanjenju gubitka i opterećenja distribucijskom sustavu kao i sigurnosti opskrbe iz više izvora električne energije. Zato u ime kompletnog poljoprivrednog i stočarskog sektora i Hrvatske poljoprivredne komore tražimo da se osiguraju, sad nemamo tu državnog tajnika ali će ću stenogram, da se osiguraju dostatne kvote za bioplinska postrojenja za prave poljoprivrednike i stočare koji imaju na vlastitom gospodarstvu najmanje 50% sirovine gnojnice ili stajskog gnoja. Kvote treba osigurati svakom stočaru koji to traži bez ikakvog natječaja jer ovakvim potezom rješavamo tri stvari. Prvo, proizvodnja električne energije ali i toplinske energije iz obnovljivih izvora za razliku od vjetroelektrana, ovdje se koriste domaća sirovina i biomasa koja ima multiplikativni učinak. Od vjetroelektrana dobivamo samo struju a i nema potreba za radnom snagom kroz cijelu godinu kao kod bioplinskih elektrana. Rješavamo problem nitratne direktive zbog premalih zemljanih površina za zbrinjavanje gnojnice zbog koje se mnogim stočarima od strane inspekcije su umanjeni poticaji. I treće, rješavamo smrad od gnojnice i stajskog gnoja zbog smanjenja emisija metana fermentacijom u bioplinskom postrojenju kao i smanjenje stakleničkog potencijala metana i dušikovog oksida stoga se nikad više ne smije dogoditi kao prije 5 g. za vrijeme Vlade Milanovića da kvote dobiju špekulanti, da ih oni preprodaju i da sada imamo ovog momenta 10-ak megavata nikad neiskorištenih kvota. I to su dobivali špekulanti bez ijednog grla stoke i bez ijednog kvadrata poljoprivrednog zemljišta. Bioplinskim postrojenjima i postrojenjima na biomasu proizvodimo tzv. zelenu energiju koju proklamira EU ali i direktno subvencioniramo domaću stočarsku i ratarsku proizvodnju te štitimo okoliš od zagađenja i čuvamo planetu. Ukoliko stočari ne dobe mogućnost za zbrinjavanje gnoja u bioplinskim postrojenjima, više neće moći udovoljiti uvjetima nitratne direktive, ekološkim standardima a niti pratiti konkurenciju u susjedstvu koji proizvode subvencioniranu zelenu struju.

Imamo i na vaše izlaganje neke replike, prva je poštovane zastupnice Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Križanić, dobro je da ste o ovom raspravljali i dobro je da ste raspravljali o bioplinu. Dakle to je jedan od obnovljivih izvora i nema nikakvog razloga da sve mogućnosti koje imamo koristimo. Oni se mogu koristiti u pojedinim dijelovima, u pojedinim ne ali ja moram priznati da se malo čudim da vi ovdje sad govorite državnom tajniku, državni tajnik dakle nakon 3 g., dokle smo došli, šta smo napravili, jel smo nešto napravili, mi smo nakon, dakle govorimo o Vladi kojoj je čelu g. Plenković, već se je trebalo nešto napravit. Ja znam za pojedinačne slučajeve, ljudi koji su prošli dugi put, dugi napor i koji su zapravo vezani uz svoje poljoprivredno gospodarstvo. Ako želimo napredak, onda trebamo zaista imat tu lepezu svih usluga.

Sigurno ste u pravu, 500%, dakle 5 g. je prošlo od kad su zadnje kvote dodijeljene poljoprivrednicima za bioplin, 5 godina. 5 g. čekamo, evo tu je, sada je došao je državni tajnik, 5 g. čekamo taj pravilnik, mislio sam mu postaviti pitanje, morao sam otići na odbor pa nisam mogao, da li je taj pravilnik g. državni tajniče, molim vas da mi poslije odgovorite, da li je taj pravilnik zaživio, jel bude on ikad došao na, ugledao svjetlo dana, da naši kvalitetni poljoprivrednici koji se bave kvalitetnom poljoprivrednom proizvodnjom a nemaju gdje zbrinuti svoju gnojnicu ili gnoj, da to mogu napraviti na kvalitetan način, bioplinskim postrojenjima, kao što rade cijelo ... [[Govornik se ne razumije.]] Hvala lijepa.

Kolega Križanić, pa ja ću isto na ovom tragu, ja se zalažem za sve oblike proizvodnje obnovljivih izvora energije. Dakle ne treba apriori govorit samo o bioplinskim postrojenjima a odustat npr. od vjetroelektrane jer ne može se ni u svim dijelovima Hrvatske radit jedno i druge a ovaj vaš apel državnom tajniku ću ja isto shvatiti kao vaše opredjeljivanje na unutarstranačkim izborima s obzirom da je državni tajnik bio u ovoj Vladi Z. Milanovića za koju govorite da ne valja i da se nikad ne smije ponovit šta je radila, a da je ova Vlada na kraju, da je on ovdje, ja pretpostavljam s obzirom da vi vašom kritikom njemu koji je sjedio u oba dvije Vlade, u biti se zalažete za ovu politiku HDZ-a povratka diteta materi pa evo, ispravite me ako griješim. Zahvaljujem i vama. Dakle i s vama slažem i nisam rekao jednu riječ protiv vjetroelektrana u Dalmaciji, naravno da u Dalmaciji neće graditi bioplinska postrojenja i dovoziti onda silažu iz Slavonije u Dalmaciju. Naravno da se slažem s vama u tom djelu. Što se tiče državnog tajnika, on je sada tu pa sam zato se njemu i obraćao, sigurno će on dobronamjerno shvatiti ovaj moj apel, ne znam da je to kritika, nek bude i kritika ako treba, ja to mogu reći i mojem premijeru kojega izuzetno cijenim i poštivam ali da u roku od 5 g. nismo riješili problem bioplinskih postrojenja, nismo. I to je činjenica.

Kolega Križaniću, vi ste u svojoj raspravi istaknuli da je nitratna direktiva ograničavajuća za razvoj hrvatske poljoprivrede odnosno konkretno stočarstva pa možete li malo pojasniti na koji način je ograničavajuća i na koji način smatrate da je rješenje upravo u izgradnji bioplinskih elektrana? Vi malo ste zakasnili na moju raspravu pa bi onda bili čuli o čemu govorimo, dakle u gotovo cijelom sjeverozapadnom djelu Hrvatske, poljoprivrednici odnosno stočari imaju premalo zemljište da bi mogli ispoštivati nitratnu direktivu na koju voze gnoj ili gnojnicu.

Evo pred nama je prijedlog Strategije energetskog razvoja RH do 2030. g. i možemo reći da je konačni cilj koji se želi postići i ovom strategijom zapravo prelazak na novo razdoblje energetske politike i ostvarivanje niskougljične energije. Sama strategija koja je pred nama donosi niz inicijativa energetske politike s tendencijom smanjivanja ovisnosti o fosilnim gorivima i povećanju proizvodnje a samim time i potrošnje obnovljivih izvora energije. Cilj je naravno smanjenje emisije CO2 i ostalih stakleničkih plinova i povećanje tog udjela obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji. Prema podacima koje imamo i u ovom prijedlogu strategije možemo vidjeti RH zapravo ostvaruje udio od 27,3% obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji dok je prosjek EU-a za gotovo 10% manji, on iznosi 17,5% i ovim postotkom također premašujemo i onaj zacrtani cilj koji nam je zacrtan do 2020. g. a to je ukupni udio obnovljivih izvora energije od 20% u ukupnoj potrošnji. I ovi podaci zapravo izgledaju pozitivno, izgledaju zadovoljavajuće i veseli činjenica da smo si ostvarili i zacrtane ciljeve po pitanju postotka, po pitanju udjela i da smo i možemo reći puno bolji u postotku od prosjeka EU-a. No da li je to uistinu tako odnosno imamo li prava za zadovoljstva bez propitivanja odnosno bez propitivanja mogućnosti unaprjeđenja ove situacije. Ovdje bi želio ukazati na nekoliko činjenica koje možda ili ignoriramo ili ne analiziramo dovoljno pa krenimo redom. Što su uopće obnovljivi izvori energije? Ovaj zakon ih definira kao izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično. Posebice tu se navodi znači energija vodotoka, energija vjetra, Sunčeva energija, biomasa, bioplin, geotermalni izvori i sl. Prema podacima kojima raspolažemo, to su podaci iz 2017. g., najveći udio u obnovljivim izvorima energije imala je kruta biomasa, čak 65,4% odnosno to je 2/3 ukupnih obnovljivih izvora energije. Pod terminom krute biomase podrazumijevamo drvo, podrazumijevamo poljoprivredne i ostale organske nusproizvode i naravno otpad. I sad ako promatramo ovaj udio od 27% obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji, tada jednostavnom računicom možemo doći do podataka da nam je zapravo kruta biomasa činila gotovo 18% udjela u neposrednoj potrošnji, to je postotak koji je zapravo veći i od ukupnog udjela europske, odnosno ukupnog europskog prosjeka u obnovljivim izvorima energije. Zašto ovo sve govorim? naime rekli smo već ranije da je cilj strategije smanjivanje emisije CO2 i forsiranje tzv. niskougljične energije. Prednost same biomase je ta što je ona praktički CO2 neutralna. Naime biljke prilikom rasta uzimaju možemo reći iz atmosfere ugljični dioksid, u procesu rasta ga ugrađuju, zapravo ugrađuju ugljik, kisik dalje oslobađaju disanjem u atmosferu da bi zatim kod sagorijevanja drva praktički ista količina CO2 se kroz sagorijevanje vratila natrag u atmosferu i zato tu možemo govoriti o CO2 neutralnosti, znači prilikom rasta ugrađuje se određeni postotak ugljičnog dioksida da bi se kod izgaranja gotovo identični taj dio vratio natrag u atmosferu i ako gledamo prema smanjenju emisija CO2, svakako je biomasa puno prihvatljiviji energent od fosilnih goriva jer je neutralna kao što smo sada rekli, za razliku od fosilnih goriva u kojima je zapravo akumuliran ugljik također iz biomase, ali iz biomase koja se je, ugljik koji se u biomasi akumulirao zapravo stoljećima i koji se stoljećima transformirao u nekakve druge oblike, naftu, ugljen, plin i slično. Na ovaj način možemo vidjeti da nam drvo u posljednje vrijeme sve više prelazi iz, možemo reći, tradicionalnog dijela gdje je bio, iz prerađivačke industrije prelazi u energetski sektor i ono što bih želio ovdje još jedanput naglasiti da je drvo ograničeni resurs, ali potrebno je također i znati i shvatiti da svaki kubni metar drveta odnosno za proizvodnju, za prirast svakog kubnog metra drveta iz atmosfere se povuče odnosno asimilira otprilike jedna tona ugljičnog dioksida, što nije zanemariv podatak i ako težimo što manjem ugljičnom otisku tada bi nam trebalo biti u interesu upravo upotrijebiti drvo što više, što više puta prije nego li ga pretvorimo na kraju toga puta u energiju odnosno u energent odnosno znači želimo što duže produžiti taj vremenski okvir od samoga vezivanja ugljičnog dioksida u drvo do njegovog oslobađanja u atmosferu kroz sagorijevanje. Na takav način zapravo uporaba drveta kao primarnog energenta postaje vrlo upitna odnosno dolazi u sraz sa ovim niskougljičnim energijama i slično. I tu sada dolazimo do pojma uporabe odnosno kaskadne uporabe drveta, to je možemo reći relativno novi multidisciplinarni pristup i gospodarenju šumama, ali i kao i drvetom kao glavnim resursom tih šuma koji je u posljednje vrijeme sve više aktualan na razini EU kojim se zapravo želi produžiti životni vijek korištenja toga drveta. Možda i ta kaskadna uporaba drva na prvi pogled i nije u skladu sa energetskim pristupom, ali ipak na kraju toga lanca, tog višestrukog korištenja drva, drvo se ipak nalazi kao energent i zapravo pretvara se u energiju, doduše sa malo dužim putem od samoga nastojanja do, do krajnjega energenta. Na ovaj se način predviđa korištenje drveta u nekoliko faza, u prvoj fazi to je tehničko konstrukcijsko odnosno možemo ga nazvati ugradbeno drvo, prvenstveno tu mislimo na građevinarstvo i slično, nakon gubitka svojih svojstava to drvo se prerađuje, točnije melje se za izradu razno raznih ploča i slično i tek nakon toga kad izgubi svoja svojstva trebalo bi završiti kao energent i zapravo pretvoriti se u energiju izgaranja.

Kruta biomasa da lagano privodim ovo prema zaključku kao obnovljivi izvor energije i to kako je prihvatljiva upravo zbog CO2 neutralnosti o kojoj smo ranije govorili. Međutim, trebalo bi imati na umu da biomasa tj. drvo kao konstrukcijski materijal trajno čuva vezani ugljični dioksid i ono zapravo predstavlja možemo reći jedan spremnik ugljika u formi organske tvari. Naše šume su ponori ugljika, a drvo kao odnosno drvna tvar koje veže ugljik iz CO2 kroz proces fotosinteze je to koji nam je u ovom slučaju bitno. Na nama je da taj ugljik ostane što duže vezan u drvu, što možemo osigurati što dužim, višestrukom odnosno kaskadnom uporabom toga drveta.

Kolega Lipošćak, vi ste u svojoj raspravi govorili o obnovljivim niskougljičnim izvorima energije od kojih je jedan i hidro, hidroenergija, naime to bi trebao bit jedan od najčišćih, kolokvijalno rečeno, izvora energije, međutim vi i ja smo iz Karlovačke županije i vjerujem da znate za slučaj Hidroelektrane Dobra i to je zapravo primjer kako loše planiranje, kako užasna studija okoliša može uništiti nešto što se zove prirodni biser, priroda, a to je rijeka Dobra koja je zapravo uništila jedan turistički resurs, gotovo jedini turistički resurs kojeg je taj kraj imao, dakle nije svaka čista energija čista energija i ovo je zapravo dokaz kako je izuzetno važno planiranje, kako je izuzetno važna zaštita okoliša, a kada se ide isključivo na zaradu onda se događaju takve stvari kakva se dogodila sa Hidroelektranom Dobra.

Što se tiče konkretnog primjera Hidroelektrane Lešće o kojoj smo govorili, koja zapravo leži na rijeci Dobri odnosno na njezinoj akumulaciji, da akumulacija je rađena odnosno planirana pred nekih 30-tak, ako ne i više godina i tada je to izgledalo prihvatljivo, smatram da je danas prihvatljivo, no međutim učinci koji su danas prisutni na terenu svakako se mora vidjeti na koji se način mogu i zapravo ono što nastaje tim djelovanjem vodnoga vala kako se to može reparirati, mislim da je u tome smjeru reagiralo i nadležno ministarstvo, županija i Hrvatske elektroprivreda osnivanjem radne skupine, koje ako se ne varam već određeni vremenski period radi na terenu. Replika poštovanog zastupnika Totgergelia. Kolega u svojoj raspravi ste se praktički bazirali na krutoj biomasi. Ono što je zanimljiv podatak da već 2000. godine glavnina korištenja novih izvora energije u stvari je bila na krutoj biomasi odnosno ovdje kad vidimo taj podatak od 1557 kilotona ekvivalenta nafte, skoro 1.000 kilotona je otpadalo na krutu biomasu. I po ovoj strategiji taj nivo ostaje tu negdje, unutar okvira. Ono što sam možda iz vaše rasprave prepoznao to je da vi sugerirate da bi možda više trebalo krute biomase koristit kroz proizvodnju električne energije, a nešto manje za samo grijanje recimo kućanstava ili prostora kao što su Pa evo kolega dobro ste primijetili znači pogotovo u nekakvim ranijim vremenskim razdobljima upravo je ta kruta masa činila većinu možemo reći obnovljivih izvora energije. Razlog je taj što je kompletno ogrjevno drvo zapravo stavljeno u kategoriju obnovljivih izvora energije, a što se tiče načina uporabe krute biomase tendencija i moje zapravo pojedinačne raspre nije bila čak ta kamo li je usmjeriti, da li u proizvodnju toplinske, da li u proizvodnju električne energije nego uporaba drveta u kaskadnom modelu. Znači da se što duže produži vijek trajanja drva, da nam se ne dešava da taj vijek bude možemo reći jednu sezonu od vremena pridobivanja drva do uporabe drva kao energenta, nego da se on što više produži kako bi vezani ugljik koji se nalazi u drvnoj tvari što duži vremenski period bio zadržan upravo u drvetu kao u elementu u građevinarstvu ili negdje potpredsjedniče. Kolega Lipošćak evo drago mi je da ste spomenuli taj segment šuma i očuvanje šuma u kontekstu sprječavanja klimatskih promjena i vezanja CO2 na sebe, stvarno su tu šume nezamjenjive, a svakako da treba istaknuti da moramo uz čuvanje šuma stvoriti preduvjete i za razvoj drvne industrije i drvoprerađivačke industrije u RH. I dobro je prije nekoliko godina bila ona akcija „drvo je prvo“ gdje smo upravo poticali upotrebu drva i u građevinarstvu i u zgradarstvu i u drvno prerađivačkoj industriji i na taj način čuvali radna mjesta u Hrvatskoj. Ne bih bio zato da mi povećavamo kvote krute biomase za proizvodnju električne energije i toplinske energije jer vidimo da tu sječu koju ti moćni strojevi samelju izvozimo za malu cijenu, a bilo bi bolje da se ta drvna masa da našoj drvnoprerađivačkoj industriji, da čuvamo ta radna mjesta [[Upadica: Hvala.]] i da na taj način ulažemo u demografiju. Međutim želio bih da probamo malo i šire gledati, da u krutu biomasu znači ne ulazimo samo razmišljajući o krutoj biomasi koja je pridobivena iz sadašnjih resursa odnosno iz resursa kojima raspolažu država odnosno Hrvatske šume i privatni šumoposjednici odnosno šumovlasnici, nego da gledamo i kroz način mogućnosti pridobivanja dodatke bio mase kroz podizanje novih energetskih nasada za što imamo svijetle primjere i u posljednjih nekoliko godina kroz izmjene zakonskih regulativa gdje bismo dobili, vratit ću se ponovo na kaskadnu uporabu klasičnog onog drveta koje dobivamo iz Hrvatskih šuma, a taj nedostatak, možemo reći nedostatak odnosno manjak možemo nadomjestiti iz novih nasada koji su praktički također onda CO2, CO2 neutralni i ne dolazi do dodatnoga oslobađanja ugljika odnosno ugljičnog dioksida u atmosferu.

Kolegice i kolege, tajniku sam na početku današnje rasprave tj. kroz repliku na izlaganje tajnika rekao da u biti ova strategija je ono suprotno što Andrej Plenković cijelo vrijeme govori. Znači, energija bez, zelena energija tj. bez CO2, energija očuvanja okoliša, zraka i ono što je strateški interes RH naravno da je energetika i da strategija mora postojati. Međutim, zaista u Hrvatskoj je donešeno više strategija i više novaca za strategije potrošeno, pustu dokumentaciju, a niti jedna se nije ispoštivala. Prema tome imamo ogroman jedan problem šta uvijek pričamo o strategiji, a uvijek se suprotno radi u interesu tko zna čijem. Što se tiče energetike to sam rekao na početku, vi uvaženi tajničke sa ministarstvom, sa ovom strategijom ovaj energo razvoja RH do 2030. sa pogledom na 2050., u biti vi igrate u …/nerazumljivo/… a Andrej Plenković, premijer u špade. Poziva se on često na Vijeće Europe, Europsku komisiju, odluke da tribamo ići prema znači zaštiti okoliša tj zelenoj energiji tj. obnovljivim izvorima energije. Naravno kad gledamo obnovljive izvore energije trebamo gledati, sve ste vi naveli ovdje u ovoj strategiji, ja sam čitao, čak kad bi se očitovao, naveli ste ovaj fosilna goriva se ovde, nisu baš da su zaboravljena, ističu se, oni su u prostornim planovima u RH, a i u Splitsko-dalmatinskoj županiji samo na Jadranu 9 novih ovih istraživačkih mjesta imamo u prostornom planu koji je sad, istekao je ovaj i javni uvid, znači javna rasprava, znači 9, Dinarsko gorje, Dinara se buši, istražuje se, tako da se na fosilnim gorivima dosta u ovoj strategiji, ali i poglavito na plinskom biznisu. Da vi ste radit manje CO2 plin, da manje CO2 plin, ali naravno da ima i u interesu u RH da se forsira ovaj plinski biznis. Kada usporedimo da RH ovdje gdje se nalazi na Mediteranu da ima bogom datih, veliki broj sunčanih dana, da 0,34% energije u Republici Hrvatskoj je proizvedeno, 0,34%, od sunčeve energije, a u Europi, to jest u Europskoj uniji u prosjeku 5%, znači čak Finska više od nas proizvodi, više, a Finska, znamo usporedit Finsku sa Hrvatskom koja je ovdje gdje je na Mediteranu da je žalosno, razočaravajuće, i žao mi je šta se više ne daje na toj zelenoj energiji, to jest na solarima, jer svaki taj dio solara bi potakao i gospodarstvo, i proizvodnju, i neovisnost obitelji kada bi se ta subvencionirana energija, ja nemam ništa protiv vjetroelektrana u smislu proizvodnje energije, ali imam kad se muzu pare iz džepa i odlaze strancima, znate, to je problem kad milijardu i pol kuna godišnje mi dajemo tko zna kome subvencija. Ja ću ponoviti to je donijela Vlada Zorana Milanovića, tada je bio ministra Vrdoljak, na zadnjoj sjednici Vlade je donio te mjere za subvencioniranje, znači, obnovljivih izvora energije, gdje je, znači, taj novac odlazi gdje odlazi. A kad pogledamo koliko krovova, koliko ulažemo mi novaca, sredstava, u vjetro, to jest koliko ulažemo, HEP u nekakve razvojne projekte, zbog čega HEP nije mogao ili državna tvrtka ili netko, jer to je energetika, mi govorimo o energetici. Zašto bi mi dali stranim vlasnicima toliki novac davali u džepove, milijardu i pol kuna godišnje? Vjetroelektrane niču doli, pa jeste bili, evo doli put Knina otiđite uz obalu, ja ne znam koliko je tu baš hrvatski, koliko je ondje uopće iti jedan dio vjetroelektrane prije svega hrvatski, nije, a sa solarima mi bi riješili, znači energetsko siromaštvo ljudi socijalno osjetljivih, ovih energetsko siromašnih koji nemaju za ogrijev, znači mi moramo ulagat ono šta nam je bog dao, a dao nam je uz vjetar, da nam je i sunce. I ako premijer Plenković kaže mi se zalažemo za, i to je Strategija Europske komisije, Europskog vijeća, zelena energija, očuvanje okoliša, zraka, ovog-onog na kraju, a sasvim suprotan dokument. Fosila goriva se ovdje forsiraju, nisu zaboravljene. Ona se ovdje čak i forsiraju. Prema tome ne vidim ovdje da se nešto misli na to održivo, da se misli, premda Europa se na to poziva, poglavito premijer. Kad pogledamo demografsku sliku, ... [[Govornik se ne razumije.]] je i demografski potencijal ljudi, potrebe Hrvatske, naravno da obnovljive izvore energije, ja ću govorit i obnovljivim, tribamo razvijat, pa evo malo prije drvo spominjano, sve se to može upotrijebit, i u razvoj, i opstanak ljudi na tome području, od drva se može napraviti dobri energenti, vidimo da na tržištu razni proizvodi koji su od drva da su dosta, ovaj, se na tržištu, preuzimaju tržište, međutim kad pogledamo ukupan subvenciju to jest novac koji građani plaćaju, odlaze strancima.

Pitanje je koliko je tu Hrvatska zaštitila svoj nacionalni interes, pitanje je kome mi plaćamo subvencije? Strancima. A što se tiče plina, i to je tema za sebe. Znamo da interesi, i tu vuču poteze, a znamo da HNS nije imun od toga.

Znači energetika je vrlo bitna, uz zrak, vodu, poljoprivredno zemljište koje također će učinit uskoro pa-pa, energetika je vrlo bitna, a imamo samo sunčani ... [[Govornik se ne razumije.]] , pa dali smo vam Zakon o mikrosolarima, pola milijarde kuna godišnje dajemo našoj sirotinji za ogrijev, da smo im napravili mikrosolare, uštedili bi taj novac, ljudi bi, te obitelji bi bile neovisne, milijardu i pol kuna godišnje od naših građana uzimate subvencija, strancima iđe, milijardu kuna plaća opskrbljivač vjetroelektranama. Znači mi od tih vjetrolektrana apsolutno hrvatsko društvo nema ništa, osim što ... [[Govornik se ne razumije.]] navele, eto te nekakvi pokazatelj, ja mogu govoriti i o hidrocentralama. Ta području su demografski zaboravljena gdje se proizvodi energija. Osim štetnih projekata, smeća kojega ... [[Govornik se ne razumije.]] sa svih strana, svojim Pravilnicima, vaš ministar, apsolutno nema nikakvih ulaganja na to područje, osim što se konstantno svake godine moramo boriti protiv tih štetnih projekata, plinskog biznisa, ovog-onog, jednostavno moraš, a 40% hidroenergije nije malo. Da vidite infrastrukturu, niskonaponsku, kakva je, pa to nije u vestern filmovima, u vestern filmovima u jednoj sredini, tako svagdje, di kod su ti siromašni krajevi, to je eksploatacijska polja, tu se nađu interesi, pospajaju se interesi i to bude riješeno, bez problema. Pospajaju se interesi, neš ti problema, vjetroelektrane što nam uzmu milijardu i pol, zašto bi to HEP radio, zašto bi ruže vjetrove HEP ovaj, HEP je platio ruže vjetrova, naravno da će netko drugi raditi projekte, a to sve iđe iz HEP-a, niste vi, ja ne znam sad kol'ko ste vi tu odgovorni, gazde postale, oni dile, i naravno šta imaju građani od toga? , nije to smišno, narod zbog toga odlazi jel. Isisavaju džepove, znači ja se osobno zalažem da imamo prostora za mikrosolare, Klub MOST-a je predložio i Zakon o mikrosolarima, svaki dio mikrosolara se more proizvodit ... [[Govornik se ne razumije.]] hrvatska pamet, ugraditi hrvatska pamet, proizvoditi struju hrvatska pamet, ja mislim samo ove subvencije, samo šta dajemo, ja nisam protiv vjetroelektrane, al' neka bude u hrvatskom interesu, neka ... [[Govornik se ne razumije.]] Hrvatska ima, ... [[Govornik se ne razumije.]] hrvatski narod nek' ima od toga koristi, a ne netko ... [[Govornik se ne razumije.]] nevidljivi koji radi tko zna za čiji interes, samo za radi izgrade donirano mu je usput, e bavi se građevinom možda, o tome ću na repliku kolegi, jedan dio kolega repliku progovoriti. Ostalo, inače evo Plenković u kupe, ministarstvo vaše uvaženi tajniče u špade, to je u konačnici da se ne borite za zelenu energiju, za očuvanje stakleničkih plinova, protiv fosilnih goriva, nego dapače, to potičete i razvoj i bušenja i sve, to je vidljivo i iz prostornih planova, a iz ove strategije. Možda je neozbiljno, smijete se vidim sa kolegom Borićem vama je to neozbiljno, bitno je da su puni džepovi. Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje, prva je poštovanog zastupnika Klisovića. Poštovani kolega Bulj, rekli ste da Finska više proizvodi solarne energije od Hrvatske. Znamo da Finska ima zbog klime pola, ne samo … položaja, geografskog pola godine porani dan, pola godine polarnu noć, pa kako je to moguće? Di je tu problem zašto Hrvatska ne proizvodi? Ima li hrvatska Vlada s time nešto u vezi? To je jedno. A drugo pitanje, kolega Zekanović je kazao da zbog tih obnovljivih izvora energije vjetroelektrana i ostalih Dalmacija više ne izgleda kako je izgledala. Pa kako sada to sve skupa da se pomiri i proizvodnja energije i oprema koja je potrebna za proizvodnju energije i naše energetske potrebe i želje da nam Dalmacija bude još uvijek kamen, sol i maslina, kako sve to skupa pomoriti recite vi meni?

Što se tiče vjetroelektrana, ako mi imamo gledaj vjetroelektrane su isključivo veliki, one jesu krajobraz u biti uništile, a taj subvencija problem je što niti jedan dio nije iz RH, one vjetroelektrane nemaju nikakvog doticaja, a poticaji apsolutno iđu stranim vlasnicima.

Kolega Bulj iz vaše rasprave sam shvatio da ste nezadovoljni sa stanjem koje trenutno je, ali ste ustvari zadovoljni sa strategijom jer 2030. kako je strategijom predviđeno HE bi proizvodile 7.300, vjetroelektrane 4.300, solarne elektrane 1.300 GWh, a termoelektrane među kojima je i plin svega 719 GWh ili 4,1% ukupne proizvodnje električne energije bilo bi iz termoelektrana. Ako pogledamo šta strategija kaže za 2050. to je još bolji pokazatelj jer još veći postotak ide prema solarnim elektranama, diže se čak na 17,4%

Energetika je nacionalni interes, nije to INA pa je SDP počeo sa bijelim noćima, pa je Sanader završio pa je dao u ruke, energetski potencijal je INA, ne morate se smijat … tako ne moramo dati ni vjetroelektrane, vjetroparkove davati strancima da oni pune džepove.

Da li je dobra, dal će se napraviti to je pitanje. Međutim, mi smo država koja imamo povoljan položaj, imamo jedan od najpovoljnijih položaja u Europi, gledajući solarne elektrane, vjetroelektrane, prirodna bogatstva, poljoprivredu, plin, naftu, međutim ako ta strategija bude samo priča, a ne bude strategija kao što smo jel potpisali pred Novu godinu, Božić one stvari koje nisu trebale za vjetroelektrane to svi dobro znamo, ali ja se nadam da ćemo mi jednom pokušati izgraditi jednu dobru strategiju bar u solarnim elektranama gdje imamo povoljnosti. Mi znamo da će lakše proizvod napraviti nego reciklirati i to moramo znati. Lakše je napraviti proizvod nego reciklirati, recikliranje bit će skuplje nego proizvodnja i to je budućnost. Pa u cijelo bi se složio da sunčani dani, sunčeva energija u Hrvatskoj ne samo u Dalmaciji nego u cijeloj RH po broju sunčanih dana može riješiti ovaj obnovljivi izvor na cijelom području RH i to je potencijal ogroman i šta ste rekli i za naše gospodarstvo i našu pamet. A naravno i ovaj drugi problem koji je recikliranje isto bi se našao način isto, a također je ovaj problem. Po meni sve strategije se donose, donose se čisto protiv forme jer stvarno stanje na terenu je sasvim drugačije. Nema dana da vjetroparkove ne miču, ali to su toliki interesi primreženi da će oni braco dizat bune, prijave kaznene ko ih spomene, oni su toliko uzjapuruli se ali isključivo poticaj ide stranim investitorima, tko je te vjetroelektrane stavio, tko zna.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj, evo da koristim vašu analogiju. Ako brinemo o ekologiji, onda ne brinemo o ljudima ili je dovoljna briga o ljudima da imaju jeftinu energiju i da oni zarađuju ako su naši Hrvati, onda je u redu, onda ekologija može doći u drugi plan. Ili ne. Analogija vašeg samog govora nam kaže da vi želite pogodovati proizvođačima solara, baterija ukoliko su oni hrvatski državljani i vlasnicima nekretninskih kraljeva koji imaju velika zemljišta, velike krovove di mogu stavit solare i vi zapravo igrate u njihovom interesu. Naravno, ja znam, ja vjerujem da to nije tako bez obzira na vaše kolege stranačke koji se time možda i bave, tako da mi moramo uvijek pomiriti ono što je interes građana i naravno što je interes okoliša i to je glavni smisao svega.

Ili primjer, evo recimo u Sinju, čovjek je 100%-tni invalid Domovinskog rata, teško pokretan, stvarno je stradao i napravio je na svojem jednom objektu 30 kilovata solarnu elektranu i ulaz, izlaz, sve je napravio u skladu i ne može dobiti nikako te puste kilovate jer pogoduje se vjetroelektranama, pogoduje se ali novac ide strancima, kužite, nemam ja problem ispred moje kuće neka stave ako ide u hrvatske interese, za hrvatsku tvrtku, da se ulaže u Hrvatsku a ne da nam muzu pare iz džepova stranci ovo što je ostalo. Muzu, znači oni muzu poticaje.

Malo na ovu temu do sad šta smo imali raspravu, g. uvaženi saborski zastupniče Bulj, točno je da je do prije godinu i nešto dana u Hrvatskoj bilo 54 megavata instaliranih solara, točno je da je 2018. g. donesen Zakon o samoopskrbi koji je maksimalno pojednostavio priču kako instalirati solare na svojim kućama i na objektima privrednim i ostalim, točno je da je u 2019. g. instalirano 30 megavata novih solara, to znači da iz 54, sad smo već na 84, točno je da je strategijom predviđeno da će u 2020. g., do kraja 2020. g. biti 96 megavata solara, ja sam uvjeren da će biti i više jer je strategija dosta konzervativna, točno je da je strategijom predviđeno 768 megavata solara do 2030., dao bi se kladiti da ćemo to itekako prijeći taj iznos, znači mi smo sa podzakonskim aktima i sa novim zakonom pojednostavili cijelu priču i samoopskrba ide. Prošli put ste „pobjegli“, niste pobjegli, trebali ste negdje otić kad je bila rasprava o onom prošlom zakonu di ste isto govorili o solarima, gdje sam iznio vam podatak i evo sad ponovno ponavljam, bo je natječaj preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za mikrosolare o kojima vi stalno pričate na kućama, nisu se iskoristila sva sredstva jer građani se nisu javili a poticaj je bio od 40 minimalno do područja od posebne državne skrbi, 80% Znači ja bi vas molio svih vas saborskih zastupnika da maksimalnu energiju zajedno s nama upotrijebimo na to da našim građanima skrenemo na pažnju da pripreme projekte i da idući natječaj koji će u ovoj godini sigurno biti, koji će biti izdašniji nego što je bio u prošloj godini, da se prijave i da sudjeluju na tome. Znači zašto smo se mi kao država i ona o kojoj stalno govorite a to je isto naša država, opredijelili da se više megavata napravilo u vjetru nego u Suncu, pa zato što je poticaj za Sunce bio 5 puta, od 4 do 5 puta veći nego za vjetar, zato što je tada tehnologija Sunca bila x puta veća a i cijela ideja poticaja je bila potaknimo nešto jer bez poticaja nema proizvodnje, je li bilo razumno od strane RH da se potegnu više megavata na temu iste količine novca, pa meni je bilo sasvim apsolutno to opravdano. Da li smo trebali prije možda doć u situaciju da nove premijske modele sve uvedemo, možda smo trebali ali ja mogu ovdje govoriti za administraciju ovu koju predstavljam, mi smo sad u situaciji da vrlo brzo idemo sa novim premijskim modelom, da smo sve podzakonske akte napravili i to je to. ne mogu razumjet da nismo ambiciozni kada smo mi 6. država po ambicioznosti u Europi, znači ispred nas su Danska, Finska, Litva, Švedska i Austrija. Mi smo 6., ja ne mogu shvatiti da ovdje neko govori da mi nismo ambiciozni. A ova naša strategija i kad pogledate sve te situacije i naše pokazatelje, mi smo kroz obnovljive, kroz nisko karbonsko društvo, mi smo praktični šesti. Znači otpad o kojem je bilo govora, po strategiji piše, neobnovljivi otpad potencijalna je ideja za nekakvo korištenje energije, neobnovljivi, pa jasno obnovljivi, ko bi lud obnovljivi otpad spaljivao. Tako da i što se tiče ovih vašim tema oko plina, oko nafte. Odgovorna država koja želi sebi imati sutra zagarantiranu budućnost, znači radi sve na tome da svoje rezerve u svoj svakoj vrsti energenta pokuša dignuti. To je ono što mi radimo, strah oko Splitsko-dalmatinske županije je od teme da će tu polja koja će se upisati nešto naškoditi, neće, zato što se istraživanje od obale ne može vršiti nego na 10 km odnosno na 15, eksploatacija isto tako i isto tako zaštićenih područja. To znači da kompletna Splitsko-dalmatinska županija teoretski neko istraživanje može imati u otvorenom moru ili u ZERP-u koje uopće nije problem, teoretski, a to kad će biti i kako će biti to je daleko od toga. Znači, na, u to ime eto ja se zahvaljujem na raspravi i mislim da je ovo, možda sam malo doprinio da se to razumije jer ne volim da se isto jedna mantra cijelo vrijeme pušta kao da tu sve nešto ne valja.

Hvala lijepo. Uvaženi tajniče, tako su brojni govorili da mi štitimo nacionalne interese i našu energetiku pa odoše bijele noći, odoše INA, ode sve kako ode, tako ovde i poticaji naši odoše koji građani plaćaju tko zna gdje, a o ogromnim se subvencijama radi. Vi znate da se radi o milijardama, o milijardama kuna koje bi se mogle uložiti u naš sustav, znači da Hrvatska bude, to je interes Hrvatske, RH, a ne vidite, vidite u Dalmaciji koliko ima vjetroparkova i znate koliko subvencija plaćamo i kome, ne domaćim proizvođačima nego stranim proizvođačima, a sunce i Hrvatska isto ima sunce, samo da ste, samo da ste 8 ovih pol milijardi kuna godišnje, godišnje se daje za ogrjev slabije energetski ovisnim obiteljima i sirotinji mogli ste riješiti do sada sve probleme u RH po tome pitanju ovoga energetski ovisnih obitelji. Prvo to mi ništa ne dajemo strancima, drugo mi ništa ne dajemo, taj HROTE isplaćuje, HROTE isplaćuje hrvatskim tvrtkama koje uredno posluju u RH, koje plaćaju u RH poreze, koji uredno zapošljavaju ljude u RH, koji uredno lokalnoj samoupravi od isporučene energije plaćaju postotke. Znači nemojte hrvatskom građanstvu ovdje govoriti kao da se nešto daje kao da smo na pazaru u Zadvarju [[Upadica: Kolega Bulj, nemojte dobacivati iz klupe, molim vas.]] niti u Benkovcu. Znači mi jednostavno plaćamo ono što je zakonom dogovoreno i napravljeno i maloprije sam vam govorio radi se o poticajnom sustavu koji jednostavno izlazi. Takvog sustava više biti neće. Sredstva koja će se i dalje prikupljati koristit će se za premijski sustav koji je puno bolji zato što će se sa manjom količinom novaca puno više megavata mogli Poštovani državni tajniče, kad sam govorio u ime Kluba SDP-a onda sam vas pitao za europski status projekta TAP i IAP da li je još uvijek taj projekt na listi projekata od zajedničkog interesa EU? On je bio tamo tijekom Milanovićeve vlade do 2015., onda mi se čini ako se dobro sjećam kad je Oreškovićeva vlada bila na snazi onda je ispao nekako. Pretpostavljam ne namjerno, nego jednostavno nitko se nije previše zalagao. Kako trenutno ako možda znate, ako ne znate možete mi poslati informaciju kada ovaj se raspitate stoji taj projekt u kontekstu EU? Meni se čini da je on jako važan i kao hrvatski doprinos energetskoj sigurnosti EU, a i samoj Hrvatskoj. Da ne govorim koliko bi Plinacro ili već tko je sve na toj cijevi bi bio ovaj zarađivao, koliko može uprihodovati prolaskom takvog plina kroz takvu cijev.

Jedan pod navodnike problem koji se rješava ovih dana to je što Crna Gora još nije potpisala odnosno konačno ušla u tvrtku zajedničku za vođenje cijelog projekta. Znači odustali od projekta nismo, Hrvatska je lider u tom projektu na način da Plinacro aktivno u tome sudjeluje. Znači ne odustajemo od tog projekta, veliki je to zalogaj i što se tiče projekta od zajedničkog interesa dobili smo podršku i više država za kandidaturu, tako da očekujemo da taj projekt ide u pravcu kao što je već i bilo zacrtano prije. Poštovani državni tajnice, poticaji svakako su korist za Hrvatsku državu i hrvatski narod, međutim poticaji moraju biti jasni, transparentni i u više, pa čak i na televiziji objavljivati. Znajući kad su solarne elektrane u prvom navratu bile poticane su samo znali određeni ljudi koji su bili uz politiku i surađivali s politikom. Danas bi trebalo ako idu poticaji u solarne ili bilo koje elektrane biti javno objavljene na HRT-u da se čitavo građanstvo upozna sa onim što država želi dati. Pa ćete vidjeti koliko će se ljudi prijaviti i želi, želi poticaj. Ne objaviti u nekim glasilima gdje 90, 95% ljudi ne čita. Ja znam da ova Vlada želi napraviti jedan iskorak i jest napravila i to ću sigurno reći, više nego ijedna vlada do sada, ali kad se dijele poticaji moraju svi građani Hrvatske znati za to.

Hvala na pitanju. Što se tiče oglašavanja znači poticaji odnosno mogućnost subvencioniranja solara koje je sada bilo prošle godine išli smo sa najavom natječaja u javnim glasilima i natječaj je bio javan i transparentan. I to je općenito pravilo i sada kada bude i premijski i ostali naši modeli ići će prvo najava i javno obznanjivanje da se sprema to i onda kasnije ide objava. I neće biti ko prvi dođe, nego će biti po javnom natječaju, tko zadovolji uvjete tako da ne bi bilo onih nekakvih eventualno nesporazuma na temu kad je bilo, gdje je bilo, tko je gdje šta poslao. Mislim da maksimalno transparentno to pokušavamo iskomunicirati i sa hrvatskom javnošću i sa zainteresiranom javnošću. Prije nego što nastavimo sa radom pozdravimo na galeriji učenice Ženske opće gimnazije Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti iz Zagreba. A sada će s pojedinačnom raspravom nastaviti poštovani zastupnik Stjepan Čuraj. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege. Ja ću samo kratko nekoliko stvari napomenuti. Kaže glavni strateški ciljevi energetskog razvoja RH su: rastuća, fleksibilna i održiva proizvodnja energije kroz smanjenje ovisnosti u uvozu energije, zaustavljanjem pada domaće proizvodnje optimalnim korištenjem postojećih kapaciteta za proizvodnju i ulaganjem u novu proizvodnju. Dakle kada bi to onako sublimirali diversifikacija iz različitih dobavnih pravaca, sigurnost opskrbe i ekonomičnost odnosno što jeftinija energija to je glavna i osnovna jedna odrednica ove strategije i mislim svi nas. Jel kada bi danas pitali građane koji muku muče s krajem pa i oni koji malo bolje stoje, da li bi 50% skuplju energiju iz nekih obnovljivih izvora ili ovako kao što do sada plaćaju? Pa ne znam koliko bi njih toliko bilo ekološki osviještenih ako to znači manje novaca za vlastito dijete, manje novaca za egzistenciju, manje novaca za sve ono što im je potrebno, a što jedva muče kraj s krajem. Znači briga o okolišu da, briga o čovjeku itekako da, idemo pomiriti te dvije stvari. Druga strategija, razvoj energetske infrastrukture i novih dobavnih i pravaca energije, prijenos što manje gubitaka, što efikasnije, dostupnost to je energetska infrastruktura, više pravaca energije. To vam je recimo LNG terminal na Krku. Kao osigurač da nas niko ne može ucjenjivati sa cijenom energije odnosno sa cijenom plina pa posredno i cijena energije i kao mogućnost reagiranja na tržište, ako bi ovo otišlo gore da naši građani imaju uvijek zajamčeni iznos za grijanje odnosno korištenje energije. Jel to košta? Košta. Pa naravno, ne samo misleći na dobrobit Hrvatske nego i ovog dijela Europe jel to je prepoznat kao europski projekt u krajnjoj liniji oni ga i sufinanciraju. Treće, veća energetska učinkovitost. Znači optimizacija potrošnje energije, to smo najbolje napravili energetskom obnovom zgrada gdje je gotovo 95% predviđenih sredstava europskih iskorišteno za to, znači to je manje-više rekorder od ministarstava gdje se ide ponovo u obnovu višestambenih zgrada, idu i obiteljske kuće gotovo 150 milijuna kuna iz vlastitih sredstava, a predviđena eventualno europska sredstva će se prebacit na ovaj koja idu izuzetno dobro jer su građani to prepoznali. Kako su prepoznali? Pa tako što su im jeftiniji računi, tako što je zatvorena priča. To je ono što sam rekao na početku, građani moraju osjetiti to, moraju vidjet, moraju imati koristi od toga, a ne lijepe želje i slova na papiru. Mi govorimo tu o obnovljivim izvorima energije, onda se kaže u jednu ruku kako brinemo o okolišu, a kaže prirodni plin iz strategije će imati značajnu ulogu u prelasku na niskougljično gospodarstvo kao fosilno gorivo s najmanjom emisijom ugljikova dioksida, znači ekološki naj prihvatljivim od fosilnog.

Obnovljivi izvori energije, mi smo prije 10, 15 godina imali kako u Njemačkoj vidimo te vjetroelektrane kako je to predivno, Danska, Nizozemska, još kada bi to kod nas bilo i vlada nekad tadašnja prije možda i ona Sanaderova nebitno, donese neku regulativu idemo to poticat, želimo biti ekološki osviješteni, ali ne na teret toliko naših građana pa će država nešto poticati itd., nešto se pokrene onda se shvati da to možda nema najbolju fizibilnost pa se prepolovi, pazite ministar Vrdoljak je prepolovio kvote sa 1,2 na 600 MW subvencije pa je to do kraja godine za one ugovore koji su trebali bilo na kraju 800, znači smanjilo se pa ga se onda optuži da onda pogoduje naftnom lobiju, sada je pogodovao ovome lobiju, sada se tu želi pogodovati proizvođačima mikrosolara i baterija direktno, ali valjda je to uredu ako su oni hrvatski, pa se tu pogoduje plinskom biznisu, ali s druge strane ako se radi LNG terminal onda a ne pogoduje se baš ovom postojećem plinskom jer to je drugi dobavni pravac, e onda je problem ekologija. To je ova strategija i kako želimo doć. Ja sam to jednom govorio ovdje, svako bi od nas htio dostupnu jeftinu električnu energiju, nitko od nas ne bi htio da ima pored kuće trafostanicu, nitko. Ista stvar je sa svim ostalim, to je normalno i tu je država koja treba procijeniti koji nivo rizika za koju energetsku dobavu je prihvatljiv i što je to zapravo što je bitno za sve nas. Jer moramo razmišljati o građanima, o sustavu, o sigurnosti jer ljudi kada nestane plina nekog neće pitati odakle dolazi i šta dolazi kada se ljudi počnu smrzavati.

Uvaženi kolega Čuraj, ja ću se osvrnuti na onaj dio kad ste govorili o energetskoj učinkovitosti odnosno o uštedi energiji koja je svakako bitna i u ovoj strategiji. Znamo da je kod energetske obnove zgrada ušteda energije do 60%, pa tako se radi i trenutno velikoj uštedi energije jer obnavljamo preko 1400 zgrada, što bolnica, škola, vrtića, međutim tu je bilo u nekoliko rasprava spomenuto kako mi nismo htjeli uzeti novce iz EU za, iz EU fondova za obiteljske kuće, da li možete još jedanput objasniti da ti novci nisu izgubljeni, da su preusmjereni, a da stvarno ti koji su diskutirali vjerojatno nisu imali slučaj da rade ili budu u prilici vidjeti kako izgleda jedna dokumentacija za višenamjensku stambenu zgradu.

Samu proceduru da jedna obitelj koja bi morala podnijeti po europskim kriterijima i načinu dobivanja iz fondova kako to rade višestambene zgrade preko svojih upravitelja, preko troškova koje imaju za pisanje projekta, aplikacije projekta itd. i provedbi i izvješćivanju i praćenju bi bilo em teško provedivo, drugo je oni koji bi dobili kasnije bi imali neke penale, pa bi svi onda ne znam što spominjali i kome, treba razmišljati unaprijed.

Ovo tu da sad ne trebam čekati 10.g. da to bacim u smeće, to bacam odmah jer tu je i mjesto ovome, ovo je jedna obična analiza. Ovime vi nećete riješiti ništa, ovo nije nikakva energetska strategija. E sada pošto je meni baš drago da je ovako puno tu kolega iz HEP-a ovaj ja se ispričavam iz HNS-a, ja se nadam da će neko i repliku isto dati, HEP koji je pod kontrolom HNS-a je osim tu kolega koji se smješkaju iz HDZ-a koji su opljačkali državu Hrvatsku ovi HNS-ovci su opljačkali HEP i pljačkaju ga i dalje i pljačkat će ga i dalje sve dok se HEP ne proda. A ovi tu iz HDZ-a će prodati HEP samo je pitanje kada i pitanje je da li ćemo mi kao građani RH i mi ovdje ko zastupnici to dozvoliti. A HEP, HEP vam ima monopol nad cijelom distribucijom i proizvodnjom energije u Hrvatskoj i kao takav će ostati kao jedan monopolist. Zato da bi ga se moglo prodati. Jer onaj muljator koji ga kupi on će htjeti monopol, isto kao što je bilo i sa T-Com-om, isto kao što je bilo i sa INA-om, on će htjeti kupiti cijelo tržište Hrvatske. I zato ekipa iz HNS-a tj. HEP-a neće dozvoliti da se to tržište razdvoji, da se isparcelizira, HEP mora ostati monopolist. A kako će to napraviti? Pa sa ovakvim nazovimo to strategijama. To nisu strategije, oni će napraviti sve da HEP ostane monopolist, da ne ulažemo u kućanstva u solarne ploče na krovovima, u elektrane, tj. mini elektrane do 10MW koje će biti u vlasništvu ili jedinica lokalne samouprave ili građana. Tu je nešto rekao državni tajnik, on je rekao evo ja ću citirat da je ovo „ambiciozna strategija 6. po ambicioznosti u Europi“, pa ja sam se smijao dok je on to govorio. Pa po ničemu. Ambiciozno bi bilo kada biste vi uložili novce koje mislite uložiti ovdje u sljedećih 10 godina, to je nekih 140 milijardi kuna tj. za koje vi očekujete da će se uložiti, pa kada bismo za tih 140 milijardi napravili točno 10 solarnih elektrana kapaciteta 700 GWh svaka, evo to bi bilo ambiciozno. E onda kada bismo imali takvih 10 solarnih elektrana, kada bismo prednjačili po nečemu u Europi, kada bi drugima bili uzor evo vidite onda bih ja mogao reći da smo ambiciozni. Ovo tu je sramota šta ste vi nama predali, ja se nadam da će ovo i sa vaše strane završiti u smeću, da će se raditi nešto novo, makar čisto sumnjam rekao sam zašto. Kada bismo imali solarnih elektrana riješili bismo problem energije električne u cijeloj Hrvatskoj, štoviše imali bismo električne energije za izvoz.

Ali mi to nećemo radit. Uhljebi iz HEP-a tj. iz HNS-a u HEP-u oni doslovno muzu HEP ko kravu muzaru, muzu je. I pazite makar je muzu taj HEP ima 2 milijarde dobiti, pazite. A zamislite koliko bi imao da nije HNS na čelu te velike državne firme? Zamislite kada bismo svake godine te novce uložili u recimo velike solarne farme, a možemo, mi bez pol problema u sljedećih 10 godina uložiti novce u 10 solarnih farmi, što je najbolje to će nam se isplatiti za 5 do 7 godina. Vjerojatno za 5, znate zašto? Zato što će cijena energenata svake godine ići gore, bit će sve skuplji i skuplji. A što se tiče reciklaže, što su neki od vas ovdje govorili, pa imate već patentiranu tehnologiju za reciklažu solarnih ploča, ćelija i to što je najbolje će vam platiti da dobe te stare solarne ploče, nećemo mi morati plaćati i skladištiti to. Samo što smo mi 10, 20, 50 godina u glavama u prošlosti i jednostavno ne pratimo nove tehnologije, zato jer jednostavno takvi ljudi rade u Vladi, u ministarstvima, svugdje, to su ljudi kojima je vrijeme odzvonilo, koje je vrijeme pregazilo. Ali evo oni su još nažalost ovdje, ova Vlada je još ovdje, poslije nje će doći druga Vlada koja će biti ista ko i ta, tako da ja tu nam ne vidim spasa osim ako neke nove stranke ne dođu na vlast. Ja sada u ovih 10 minuta, ovo je jako opširna tema, neću se stići baš puno dotaknuti niti nalazišta nafte, niti frackinga, niti gospodarenja otpadom šta je sve povezano. Ja ću vam samo nešto reć, mi imamo nalazišta nafte za cijeli ovaj baze negdje oko 72% se nalazi u Hrvatskoj, 900 milijardi dolara vam vrijedi nafta koju možemo eksploatirati sljedećih 30 godina, 900 milijardi dolara, ne znam da li uopće shvaćate koja je ta cifra. Pa mi ćemo sve prodati strancima. Pa zašto bi Hrvatska na ičemu zarađivala? Niti neće zarađivat, zaradit će neko drugi. A što je najgore, ti stranci kada vam dođu oni se ne brinu za okoliš, oni će vam doć i hidrauličkim frakturiranjem će vam zagaditi pitku vodu. Gledatelji koji ovo gledaju ako još ne znaju šta je fracking, to vam je kada se pod pritiskom ubrizgava voda sa kemikalijama koja onda nagriza stijene i stvaraju se pukotine kroz koje ulazi nafta i plin i tako se može crpiti. Ali naravno majstori to niti čak u većini slučajeva ne vade van nego to zabetoniraju i to uđe u vodotok, zagadi svu pitku vodu šta će se i događati u Hrvatskoj. Još imamo pitku vodu, a nećemo ni to dugo. Za neku siću, za neke male iznose šta će Hrvatska dobiti to je sramota, to je meni u razini veleizdaje. A radimo to. Znači spomenuo sam trebali bi ići na male elektrane do 10 MW do male HE koje se stavljaju na rubne dijelove rijeka koje ne zaokupljaju cijeli tok. S takvom strategijom mi bismo decentralizirali taj monopol HEP-a, a nažalost HEP nam neće dugo još ovdje biti. Što se tiče sustava gospodarenja otpadom, on je direktno vezan na energetsku strategiju i to u kontekstu eko krutog goriva ili tzv. SRF goriva ali za to moramo imati sustav gospodarenja otpadom koji funkcionira, znači da se radi odvajanje, da se taj otpad koji ostane biološki, može prešat, može vozit u daljnju obradu ali nažalost ni to nemamo. Imamo u Hrvatskoj jednog stručnjaka, zove se dr. Glasnović, od jedan od 23 stručnjaka koji su radili energetsku strategiju za Europu, mi njega nismo uopće zvali, on uopće nije radio šta je sramota, imamo takve stručnjake, ko je vama ovo radio, ovo izgleda ko da vam je ovo radio neki brucoš, neki student i to na 100-tinjak strana i to je on sad nama predao u Sabor.

Ne znam gdje bi prvo krenuo, ja bih volio da su nešto od vaših navoda točni pa da može se reći da HNS upravlja HEP-om iako to baš i nije točno ali eto, vama to lijepo godi u vašoj raspravi pa vi samo to ponavljajte više puta, možda i postane istina, ne bi se bunio. Kako želite postići energetsku neovisnost? Ako sam ja dobro shvatio, izgradnjom malih elektrana, sunčanih do 10 megavata. Mi bi bili neovisni. Po kojoj cijeni? Ko bi ih plaćao, koja bi bila cijela električne energije ako znamo koji su troškovi i koliko košta ta električna energija. Rekli ste T-COM nakon što ga je preuzeo stranac, ima monopol jer mi svi ovdje koristimo njihove usluge vjerojatno i mobilne mreže i niko drugi ne postoji ovdje.

Evo poštovani kolega, vi ste sigurno iz HNS-a kad tako govorite, ja sam bio rekao da bismo mogli sagraditi solarne elektrane od 700 gigavat sati, to vam je ekvivalent napajanje energije za 6000 kućanstava ali ja sam govorio o 10 takvih solarnih elektrana. Dakle cijena ako ne znate vam je 2 milijarde dolara po jednoj, znači to se može napravit, to se radi, jedino to Hrvatska ne radi i pitam da li će to radit još slijedećih 20 g. kako smo zaostali tj. nismo mi nego ste vi, vladajući. Što se tiče ovih malih do 10 megavata, da, to se treba radit. Trebaju to radit jedinice lokalne samouprave, trebaju to radit građani, trebate se vi više potruditi da obavještavate građanstvo da imaju opciju stavljanja solarne elektrane na krovove i da će na tome zaraditi. Vi to gurate pod tepih da to što manje ljudi uzme ali doslovno to, pa dajte to oglašavajte, na sva zvona to zvonite ako treba.

Poštovani kolega, ja sam naprosto impresionirana ovim nekim nekad kazališnim uprizorenjima ovdje i vašom stručnošću za sve, od medicine, financija, ekonomije do energetike, da ne nabrajam dalje. Vi kao bac. sigurnosti na radu u sve se razumijete očito puno bolje od onih koji imaju zaista diplomu iz svih ovih područja a meni to ponekad zvuči opasno. Dakle ja vas moram na neki način upozorit da nije pametno ovako olako bacati stvari u smeće, bez ove strategije prve koja je iza nas, mi ne bismo mogli povuć bez tog strateškog dokumenta do sada sredstva iz EU fondova za sve strateške energetske projekte koje smo imali do sada a isto tako bez ove nove buduće strategije, mi u budućem razdoblju to isto ne bismo mogli učinit. Strategija sigurno obuhvaća sveobuhvatne i cjelovite, obuhvaća sve one dijelove koji su važni za razvoj energetike u RH. Pa kolegice, normalno da vi mislite da je ovo kazalište jer kako bi inače mogli krasti sve ove godine da ne zabavljate ljude u ovom kazalištu dok imate drugu ruku u njihovom džepu? A milijarde ste pokrali, milijarde ste pokrali, to vi iz HDZ-a, to vi, nego ko drugi. Znači normalno da ovo vama je kazalište, tako i funkcionirate. Ja samo vama moram reći da ovo tu što sam sada govorio, da vjerujem u to, da neko ko je malo sposobniji bi napravio da je Hrvatska neovisna u svim pogledima, ne samo energetski ali to nije vama u nikakvom planu, vi se ponašate, tj. vi idete na to da Hrvatska bude kolonija, već je kolonija ali vi želite da tako i ostane.

Evo pokušat ću biti kratak da ne ponavljam sve ono što sam i sam rekao a i ostali što su kazali. Ja mislim da temeljni strateški energetski cilj RH mora biti besplatna energija za sve. Od industrije do građana, za sve. E sad neko može reći to je baš onako utopistički, to je idealistički, neko može reći i zastupnik je eto prolupao kad takve stvari govori no nisu to moje riječi … … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Molim? To se nije ni Živi zid sjetio, ali kažem to nisu moje riječi, to su riječ jednog genijalca koji je potekao iz Hrvatske i proširio svjetlo diljem svijeta. Izmjenična energija, električna i Nikola Tesla. Dakle to su njegove riječi. A njegove riječi su jednako tako da energija u beskonačnoj količini dolazi na zemlju svaki dan, od solarne, dakle sunčane do drugih oblika kozmičke energije i samo je pitanje trenutka kad će tehnološki razvoj čovjeka dozvoliti da tu energiju pretvorimo u onu koju mi stvarno koristimo a to je najvećim djelom električna energija i toplinska i neka druga. E sad se postavlja pitanje a zašto razvoj ne ide u tom smjeru? Zašto razvoj tehnologije ne ide u tom smjeru da stvarno svaki korisnik koji koristi od mog ručnog sata, automobila do ove zgrade u kojoj sjedimo, nema određene ćelije za transformaciju energije koja dolazi i pada na zemlju. Razlozi su različiti, svi mi znamo od toga da neki veliki ljudi sa dubokim i veliki računima u bankama koji kontroliraju energetski biznis, da baš i nisu sretni takvim rješenjima jer bi profit otišao zajedno sa takvim rješenjima, država ne bi mogla ubirat porez i to je problem kako ćete mjeriti potrošnju takve energije koju svi jednostavno crpimo iz svemira. No dobro, malo je to idealistički, al ja mislim da će razvoj tehnologije na ovom području upravo ići u ovom smjeru, u međuvremenu moramo osigurati energetsku sigurnost naše vlastite zemlje. Puno smo pričali o reorganizaciji energetskog sektora u RH, povećanju proizvodnje, modernizaciji infrastrukture, ulaganja u obnovljive izvore energije, sve je to jako dobro i tim putem treba dalje ići. No, samo želim još jedanput privući vašu pažnju i naglasiti važnost vanjske politike u osiguravanju energetske sigurnosti ove zemlje, dakle s obzirom da smo visoko ovisni o uvozu različitih energenata, moramo jednostavno graditi strateška partnerstva s onima o kojima ovisimo prilikom izvoza ili razviti ih na način da imamo uvijek alternativu prema zemljama koje mogu biti potencijalni dobavljači. Bez strateškog pristupa u vanjskoj politici u koje je ugrađena i energetska politika bojim se da nećemo moći osigurati energetsku neovisnost RH, a na to nam ukazuju i svi strateški papiri EU, dakle i tamo sjede neki pametni ljudi koji to dugo godina već razmatraju. Ja sam inzistirao neprekidno na ovom projektu TAP IAP, ja stvarno mislim da je od strateškog važnosti, dakle RH će s njime puno zaraditi, a da ne kažem da otvara mogućnosti za hrvatsku građevinsku i energetsku industriju u izgradnji infrastrukture plinske u balkanskim državama koje će biti naslonjene na IAP, a koje nisu plinificirane, koje nemaju infrastrukturu, dakle ne samo da ćemo zarađivat kroz plin nego ćemo i omogućiti nove poslove našoj industriji u izgradnju plinske i energetske infrastrukture i u BiH, i u Crnoj Gori i u ostalim državama Balkana, to su veliki poslovi i zato o ovim stvarima treba strateški razmišljat u suradnji sa vanjskom politikom. Pozdravljam i novog člana SDP-a, ovdje potpredsjednika Radina, jako lijepo.

Plin po mom dubokom uvjerenju je najmanje štetan i za ekologiju, za okoliš i u stvari najprihvatljiviji još uvijek fosilni izvor energije i zato RH treba više naglasak stavit na plin, a manje na ugljen koji je znamo jeftiniji i ekonomska logika tu pobija stvar, ali kad se razmišlja dugoročno i strateško plin je sigurno nešto što bi jako lijepo bilo da zamijeni kompletno ekologiju, kompletno ugljen. Ubrzati energetsku transformaciju, to smo čuli od državnog tajnika kao jednu od tri solucije u energetskom razvoju RH, ja se upravo zalažem za tu treću soluciju, mislim da je ona ključna za nas, kao što sam rekao u ime kluba, što prije krenemo u tu možda danas skupu investiciju, to ćemo prije u budućnosti dobivati koristi odnosno profit od takve smione, ali strateške odluke. I ja bi se želio referirati, al ga nema više, na našeg kolegu zastupnika Vucelića koji je vrlo energično iznio stav Živog zida, je teatralno kolegice u pravu ste u potpunosti i ono što ja ne prihvaćam to je da netko tako površno i olako pogleda papir jedne Vlade, prije toga SDP-ove Vlade u koji su mnogi ljudi stručnjaci uložili stvarno veliku intelektualnu energiju i napravili najbolje što su mogli, baci ga na pod, a u međuvremenu ili tijekom rasprave ne ponudi niti jedno alternativno rješenje, kritizirati nešto, a ne ponuditi drugačije rješenje nazivamo populizmom, ispraznim populizmom i žao mi je šta taj populizam tako atraktivno dominira i našim saborom i što je nažalost uhvatio i uho mnogih naših građana, to je nažalost tako, al to je još veći izazov nama koji želimo stvarno ozbiljno voditi ovu državu, da radimo s građanima, da ih educiramo o pojedinim, pa i složenim i stručnim temama jel to je jedini način da kada čuju takva izlaganja da ugase televizor ili ga stišaju, jednostavno ne žele da im netko trati vrijeme, ali eto opet je odgovornost na ozbiljnim ljudima ove zemlje koji moraju pružiti alternativu populistima bez obzira na razinu njihove atraktivnosti ili teatralnosti. Gospodin je kazao samo jedan prijedlog male elektrane do 1, ne znam, megawat, šta je rekao, pa ako je to tako ja sam mu htio sugerirati da pošalje zastupničko pitanje ministru gospodarstva i pita ga šta on misli o tome, možda će dobit neke argumente koji će ili pobiti ono što on misli ili možda potkrijepiti, al samo tako pljusnuti i iza toga u stvari ne stoji ništa, ja mislim da je loš način rasprave u HS. Također rekritiziraju i freaking, mi ga u RH koliko ja znam nemamo, on je razvijen i ušo je poprilično u upotrebu u Americi, u SAD-u, nisam baš siguran da Amerikanci baš hoće uništavat svoju prirodu i svoje ljude i da ih baš briga za sve, da prije toga nisu napravljene studije i državna administracija nije odobrila ovakvu vrstu eksploatacije energenata. Da, možda nije najčišće i najsretnije, ali je bitno unaprijedio američki položaj i na energetskom i na političkom tržištu, smanjena je ovisnost prema drugim dijelovima svijeta vrlo turbulentnim, od Saudijske Arabije, Bliskog Istoka na dalje, što im je omogućilo puno više opcija u razvijanju. Dakle, ono što su Amerikanci radili, da oni ulažu u tehnologiju, u istraživanje i razvoj novih tehnologija za pretvaranje energije odnosno svih mogućih bogatstava zemaljskih u energiju. Ono što mi ne radimo dovoljno je upravo to, ne ulažemo dovoljno u istraživanje i razvoj, novaca nema, jasno mi je, ali se mora naći za budućnost, istraživanje i razvoj je budućnost i tehnologije i nova znanja.

Znamo svi tko je to rekao, Tesla naravno nije doživio, nećemo ni mi, a volio bi da možemo, ali ima mogućnost jedna druga. Imamo dovoljno sunca, imamo dovoljno potencijala da pravimo solarne energije. Bilo bi dobro da se dozvoli da od 10 kilovata elektrana solarna na kući koja je dovoljna za jednu porodicu da se mogu isključiti iz sustava energije i da se uključuju, isključuju preko automata i to bi bila besplatna, a ona košta negdje 20-tak tisuća kuna. Pa bi vidjeli koliko bi građani investirali u svoje krovove i u svoju energiju. To je jedna mogućnost, naravno otvorit će se za 10 godina puno više mogućnosti, ali ide se ka tome. Svakako da bi mogla biti jeftinija energija za građane nego što je danas. I to je moguće, ali opet trebamo pošto ste kolegu spomenuli, taj populizam koji je inače i u saboru i svugdje oko u politici, taj populizam mora biti niži [[Upadica: Vrijeme.]] i mora biti, govorit se istine i radit se po onom što bi trebalo. Slažemo se naravno gospodine Mišić. Ono što mi je važno reći, solarna energija nju optužuju zato što u tim panelima su teški metali koji se poslije teško razgrađuju i onda ona u stvari okolišno kao navodno nije takva i navodno nije prihvatljiva. No, ako se prisjetimo recimo 60-tih godina prošlog stoljeća, računalo, kompjuter je bio velik kao pola ove naše sabornice, danas je on evo mobilni telefon ili čak i manji od toga. Onog trena kad stvarno prigrlimo, to je poanta koju želim kazati, nove energije uključujući solarnu energiju, kada usmjerimo financijska sredstva u istraživanju te tehnologije onda vjerujte da ćemo riješiti i teške metale u tim solarnim pločama i sve one probleme koji onemogućuju danas punu primjenu takve, takve tehnologije. Dakle, samo je pitanje strateškog opredjeljenja. Živimo u realnom svijetu gdje ne mogu samo stratezi odlučivati što treba, tu je naravno i biznis, svatko ima neki interes i u tom nadmudrivanju stvari se usporavaju, ali ne dajmo da se zaustave.

Kolega Klisović, krenuli ste utopistički pa onda sa teorijom zavjere, ali iz cijele vaše rasprave shvatio sam da većim dijelom se slažete sa cijelom strategijom i onda ste nastavili, nadovezali se na kolegu iz Živog zida koji je puno pričao o energiji sunca, međutim čak ni Nikola Tesla nije uspio riješiti to skladištenje električne energije i još uvijek nemamo ništa bolje od baterije, a to nam je onda veliki problem za velike snage gdje i kako to pospremiti. Svi zaboravljaju kad se razbacuju sa solarnim fotonaponskim ćelijama da treba pored toga što tijekom dana imamo električnu energiju iz njih, trebamo to nekako nadomjestiti tijekom noći kad nemamo iz njih električne energije tako da ostaje taj dio ozbiljan za riješiti pa uvijek moramo imati neki drugi izvor.

Ne znam gdje ste u mom izlaganju našli teoriju zavjere pošto ja nisam poklonik te teorije i svakako bi volio to ovaj znati. Što se tiče tehnoloških rješenja, da Tesla nije uspio sve riješiti, niti mi danas nismo uspjeli sve riješiti i skladištenje energije je veliki problem čak kod obnovljivih izvora energije, kad imate puno vjetra odjedanput nagrune energija koju nemate gdje pospremiti i morate zatvoriti onda vjetroelektranu. No, jednostavna logika razmišljanja kaže slijedeće. Možda energiju neće biti ni potrebno skladištiti. Zašto? Zato što će svaki potrošač energije, kažem od malog ručnog sata, automobila, aviona do zgrada ili tvornice uzimati onoliko energije koliko mu treba i onda zatvoriti. Danas koliko sam ja informiran u Njemačkoj već imaju tehnologiju da im ne treba sunčevo svjetlo da bi napravili električnu energiju. Samo za prvi proces pokretanja treba, a nakon toga ovo umjetno svjetlo koje nas obasjava ovdje je dovoljno da bi se potakao proces proizvodnje solarne energije. Uvaženi kolega Klisoviću ajmo malo u idealističkom tonu dalje. Ja se s vama slažem, trebalo bi čak uvesti, ako već ne može energija biti besplatna, ali ajmo uvesti kartu, osobnu kartu potrošnje energije. Jer ja opet postavljam pitanje što će nekome automobil snage 500 konjskih snaga? Što će čovjeku to? Kao prosječan vozač sam u atmosferu do sada već vožnjom automobila ispustio oko 60 tona, pazite 60 tona ugljičnog dioksida, vjerujem da ste i vi tu negdje, to je 30.000 litara goriva. Pravo pitanje je bilo, koliko čovjek može koristiti energije unatoč tome što ima novca. Drugim riječima iako imaš puno novca ne možeš kupiti energiju koja pripada i drugima jer u ovom slučaju jedan potroši i za njih 10 koji nemaju novca. Evo, to je bio temeljno polazište, a jednako tako i sa zaštitom okoliša.

Hvala lijepo. Sad malo ipak odlazimo iz ove ozbiljne teme u filozofske rasprave ovaj ja razumijem vašu poantu. Da, čovjek bi trebao uzimati onoliko koliko mu stvarno treba, a ne više od toga i jedna socijalna jednakost i pravednost bi se kroz to trebala manifestirati. Sve je to ustvari manifest neke socijaldemokracije, no ne zaboravimo čovjek nije stroj, čovjek nije kompjuter da se točno može izračunati koliko mu treba energije. Čovjek je sazdan od razuma, racia i emocija. Nekada emocije trebaju malo više da se zadovolje i da čine čovjeka sretnim i pripravnim za sve izazove koji stoje pred njim. Tako da neki raspon malo veći tu svakako treba imati.

Gospodin Josip Borić.

Bilo je danas dobrih rasprava, čuli smo mi podosta toga, čuli smo i one koji su spasili HEP 2015., čuli smo kako se radi snijeg na CMROK-u, čuli smo i obračune s Bandićem a naravno i puno dobrih rasprava koje su ipak pogledale ovaj dokument i utvrdile njegovu važnost za neku budućnost ove naše države ali posebno energetskog sektora jer iako nam se čini daleko 2030. možda i nije toliko kao i 2050., sjećajući se mnogi proroka koji su davno utvrdili da 2000. neće više biti svijeta, da će biti smak svijeta, to su nas uvjeravali čitavo jedno stoljeće. 2020. još smo živi, tu smo, funkcioniramo u raznim problemima tako da ova priča o strategiji što donosi do 2030. sigurno ima osnovu o tome da su je najprije napravili ljudi koji se razumiju u energetiku po više područja, ne samo električnu energiju, čuli smo što piše ili smo pročitali što piše o plinu, o nafti, o energetsko obnovi, o mnogim drugim mogućnostima koje imamo u tom sektoru da bi znali gdje krećemo 2020. i gdje dolazimo 2030. a što bi nas moglo čekati i 2050. Sasvim korektno posložena po područjima, od vizije, od raznoraznih scenarija, nekoliko je scenarija, do izazova, do strateških ciljeva i na kraju naravno financijskog aspekta tj. same vrijednosti strateškog dokumenta koji treba uložiti, vidimo i sami, stotine milijardi kuna do 2050. da bi to izgledalo za 30 g. drugačije nego što to izgleda nama danas. Prije 30 g. ovakva jedna strategija sigurno nam ne bi izgledala kao što nam danas izgleda vrijeme u kojem živimo, vjerojatno bi i tada gatali ili proricali što bi nas to čekalo 2020. g. a kad se sjetimo što smo sve prošli, sigurno možemo utvrditi da smo bolje društvo u svakom segmentu pa i u segmentu energetike po svim područjima, naravno uz mnoge i greške koje su se u tom prostoru događale. Vizija, jasno je navela što želi u 5 jasnih ciljeva, prije svega smanjiti emisije stakleničkih plinova, nakon toga povećati udio obnovljivih izvora energije, osigurati energetsku tj. provesti energetsku učinkovitost, osigurati sigurnost i kvalitetu samog sustava i naravno, razvoj samog unutarnje energetskog tržišta unutar same EU. Pet jasnih ciljeva o kojima se da raspravljati, vrlo rijetki su raspravljali sa njima, osim na nivou vlastitih pojedinačnih promišljanja gdje su naravno prevladavali isključivo solari na osobnim nekakvim nekretninama, na kućama, na manjim prostorima i tu se vodila određena rasprava, naravno uz osvrte tko to ili što to čini emisije stakleničkih plinova i što nas to čeka ako se ne znam, otopi jedan Antartika ili Sjevernog pola pa nam more poraste 3 m, što ćemo tad. Jasno je da i te stvari treba raspravljati ali nije baš da je sve uvijek tako katastrofično kako mi sami sebi želimo to posložiti ili predočiti. Kroz 9 glavnih odrednica, jasno se odredila znači promjena u energetskom samom sektoru. Do 2030. g. znači pravni dokument kojeg trebamo napraviti jest integrirani nacionalni energetski i klimatski plan. I to je ono što će nas interesirati kao i političare ali i kao sve one koji se žele brinuti o tom sektoru ili tom što danas postaje možda i najvažniji dio ne samo u RH nego i u Europi a i čitavom svijetu, priča o klimatskim promjenama i zašto smo tu danas gdje jesmo i što to se događa oko nas kad danas ne znam, u mom podvelebitskom kraju puše bura, ne voze trajekti, što se to događa u društvu, da li smo mi svi sami krivi, da li je ona nekada puhala istom snagom ili jače pa je ovo danas rezultat naše neke nebrige ili je baš danas samo takva i nikada do sada nije bila takva, da li su to pojedinačni fenomeni ili je to nešto što smo možda i u povijesti sreli, ne na ovakav način, malo drugačije, možda i jače, možda i slabije i da baš ne ovisi sve samo i o tim klimatskim promjenama, da se nešto oko nas mijenja, mijenja se, vidimo da su nam na dugim razdobljima, posebno u toku godine, kroz pojedina godišnja doba, drugačije ajmo reći drugačiji klimatski uvjeti nego što smo možda na njih navikli ali zima je i dalje zima, ljeto je i dalje ljeto, proljeće i jesen malo drugačiji nego što su nekada bili i zasigurno da i tu treba povlačiti određene poteze ne bi li osigurali dugoročnost opstanka ne samo u ovoj našoj državi nego uopće na cijeloj planeti Zemlji. Što se tiče najvažnijih smjernica koje mogu dovoditi u upitnost samu strategiju, i to je navedeno u određenim poglavljima same strategije koja govori znači od demografskom razvoju i gospodarskom razvoju. Demografski razvoj kao bitan dio same strategije i što nas to čeka za 30 g. sa ovakvim trenutačnom demografskom slikom koja u tih 30 g. može biti gora pa imati učinke i na energetski sektor, onakvi kakvi u predočeni ili što nam je činiti da nam demografska slika bude bolja i što to znači na ovaj sustav i sektor, znači nakon i 10 i onih ostalih 30 godina. Vidjeli smo i pojedince koji su na ovakvi 80-ak stranica reagirali na način da to bace na pod jer to njima tako dobro izgleda, nečiji trud samo tako baciti o pod, pokazuje da ne žele učiti i da ne žele biti korisni ovoj zajednici osim razine optužbi, laži, neistina kojima treba motivirati građane da sutra možda od takvom dokumentu promišljaju na isti način. Ne slažem se s takvim reakcijama iako su moguće i dozvoljene u ovom domu jer ne reći ništa protiv ovih 5 jasnih ciljeva i vizija, a pričati samo o tome da su svi loši a poneki dobri, jednostavno nije doprinijelo po meni onome što ovaj dokument treba značiti u slijedećem razdoblju. Dolazim s lokalne razine i mi smo uvijek sretni kad svjetlo gori, doma smo svi zadovoljni kad palimo da to gori. U onom trenutku kad upalimo, a ne gori tj. nema električne energije u kući, znamo koga zovemo, zovemo HEP koji nam ne valja ni u kojem pogledu, barem nekima, danas razvijati mrežu nije jednostavno i puno je teže nego nekada, nekada se puno lakše prolazilo kroz imovinske odnose, kroz razno razne načine na koji se je rješavalo pitanje opskrbe električnom energijom i mnogi su to zaboravili, danas postoje drugačija pravila, ali HEP razvija svoju mrežu, HEP se itekako brine da cijeli sustav RH bude siguran, ne možemo zamisliti Grad Zagreb da u jednom kvartu nestane električne energije 24 sata, da u vršnom opterećenju ljeti i zimi, kad je jako toplo ili kad je jako hladno, kad se uključuju apsolutno mogući svi električni aparati, nema dovoljno energije na tržištu koje možemo isporučiti, bilo kuda ona dolazi da li iz obnovljivih izvora energije koji ne čini još uvijek neki veliki postotak u cijeloj toj priči ili iz nekih drugih izvora, nije nas tada briga da li iz nuklearke, da li iz termoelektrane ili hidroelektrane, samo neka gori. Ova Vlada bila je odgovorna prema građanima i kad je došla za razliku od prethodne koja je podigla sve energente za 20% već nakon nekoliko mjeseci Vlade, mi smo bili ti koji smo smanjili PDV na opskrbu električnom energijom sa 25 na 13% i vrlo brzo se to zaboravi, ipak su ti računi bili manji i to treba reći, i to treba reći. Oni koji su podizali cijenu kažu nije to tako bilo, morali smo ili opravdanja na razne načine. Ono što se sigurno traži od države u budućem vremenu, brža aktivacija državne imovine u funkciji razvoja ili solara ili drugih mogućnosti obnovljivih izvora energije jer to nam treba, trebaju nam vjetroelektrane bez obzira što o nama govorili ovdje i tumačili nam da to sve ne vrijedi ništa jer da to ne vrijedi ništa i da se brzo isplaćuje, a isplate idu i nakon 15, 20 i 30.g., pa izvolite gospodo čekati do tvojih trenutaka profitabilnosti jer svi misle napravili smo sutra je već isplativo, jednostavno moramo kroz dobre politike, kroz ovakve dokumente pokazivati da znamo što radimo, da nije to baš samo tako pogledom riješiti svaki problem i da ova država u energetskom sektoru treba još više možda samostalnosti, još više truda i micanja mnogih barijera koje to onemogućavaju i to ovaj dokument plus ono sve ostalo što treba donijeti u budućem razdoblju treba omogućiti.

Poštovani kolega Borić, energetska neovisnost jedna je od važnih strateških odrednica svake države, RH kad je u pitanju proizvodnja električne energije, 62 ili 63% ukupne energije ostvaruje na vlastitom prostoru odnosno proizvodnjom u svojoj državi, zato taj dokument koji ide ka poticanju izgradnje energetskih objekata je iznimno važan, pogotovo ako u tome uračunava niskougljični pristup u osiguravanju novih izvora energije, pa i električne energije. Kolko ja imam informaciju HROTE će do kraja godine raspisivati natječaj kojim će se omogućiti poticanje i subvencioniranje proizvodnje upravo električne energije kod raznih izabranih izvora energije, pa u tom smislu i solara.

Hvala lijepo. Kolega Bačić, evo mi smo, mislim ja sam osobno zadovoljan da smo donijeli Zakon o otocima koji govori o zelenim i pametnim otocima, osobno radim na jednom projektu iako imamo problem, to ću reći, znači prve fotonaponske elektrane na otoku koji doživljava problem koji se desio 2013.g. smanjenjem tarifa u smislu ulaska u mrežu i isplate mogućih poticaja za isporučenu energiju, 2013.g. nove tarife malo su otežale ulazak u mrežu mnogih koji su do tada htjeli izgraditi već i prve fotonaponske elektrane i ti projekti su u jednom trenutku postali malo neisplativi tj. počeli su biti isplativiji, ali na duga vremenska razdoblja i to je ono s čime se trenutačno borimo i zato molim ili vjerujem da ova država ima snage da aktiviranjem dodatnih površina kojih ima, koje bi bile u funkciji toga da onaj koji je već uzeo određene prostore ili zemljišta ili čestice i dobivao od države određene mogućnosti da povećava snagu koju može isporučiti, a da ga to ne košta [[Upadica: Vrijeme]] puno s obzirom da je kupovao zemljište koje je tada bilo nepovoljnije [[Upadica: Vrijeme]] nego danas. Kolega Borić, vi ste u svojoj raspravi spomenuli energetsku infrastrukturu, vrlo interesantno da se danas niko nije dotakao ni Plinacro-a, ni JANAF-a, pa ni HEP-a u njegova 3 segmenta proizvodnje, prodaje i transporta jer ništa ne pada iz zraka, svi zaboravljamo da do prije 10-11.g. plin iz Sjevernog Jadrana nije dolazio hrvatskim potrošačima iz Sjevernog Jadrana nego preko Italije i Slovenije, ako Slovenija nije bila zatrpana sa uvozom plina za svoje tržište, dakle to sve zaboravljamo danas. Dakle, da bi se moglo govorit o energetskoj strategiji onda se prvo mora donest politička odluka što i kako što se tiče elektroenergije, što i kako što se tiče plina, pa na kraju krajeva ona silna istraživanja, polja prije nekoliko godina, pa sjetimo se družbe Adrie, pa južnog toka, pa ovoga, pa onoga, dakle svako vrijeme nosi svoje, ali bitno je da Vlada ima jasnu strategiju i da ima infrastrukturu kojom će transferirati tu energiju.

Kolega Šuker, kažem olako prilazimo svemu tome jer dok svijetli svi smo zadovoljni i ne vidimo brige oko toga, kao i do trenutaka dok dolazi voda u kuću, dok odlazi ne znam voda iz te kuće itd., ne vodimo puno previše brige i uglavnom sve nam to izgleda jednostavno, za izgraditi sustave nije baš tako jednostavno i država sigurno u ovih proteklih 30.g. jest činila napore u svim tim segmentima. Kada jedna INA najavi da će uložiti, ne znam, 4 milijarde kuna u modernizaciju jedne rafinerije u našem, u mom kraju, preko toga se pređe kao da je to u stvari jedna jednostavna situacija, vrlo jednostavna operacija i nije previše ni puno, a moglo je bit i barem dvostruko više, tako se dešavalo i sa razgradnjom plinovoda koji su išli kada se gradila i autocesta, kada su se gradili čvorišta, kada su se gradila skladišta i sve to kažem poprilično jednostavno doživljavamo od ljudi koji u biti u životu nisu napravili po tim pitanjima apsolutno nikada ništa i ne donose odluke niti na lokalnoj, niti na regionalnoj, osim ovdje na državnoj razini u saboru, a uglavnom

Apsolutno se slažem, maksimalno ozbiljno, možda da počnem ovaj kidat papire, bacat okolo onda će valjda značit da sam ja u pravu i da ono što govorim je efektnije i to vam ide kroz onu staru tko je glasniji taj je više u pravu vjerojatno jel, pa onda bi se trebali i ovdje svi počet derat, pa mjerit onako decibelima ko se najviše dere taj će bit najviše u pravu ili ko napravi najveći spektakl tako, tako će nas naši građani da me neko snima tu na facebook vidi ga kako je on dobro, bori se za naše interese, ovi su svi lopovi, ovi svi ne znaju, jedino sam ja dobar, jedino ja brinem o malom čovjeku, vi ste svi katastrofa. Puno puta viđena, pa da mogu reći takvi legitimna tehnika pridobljivanja nekoga rejtinga, kratkoročnog ako povijest me dobro ovaj služi ili poena političkih, kako god rekli, ali dobro, valda će građani uspjeti i negdje razaznati od teatra i sadržaj onoga što se priča, a sadržaj ovdje je nešto što mislim da zapravo nisam čuo neke alternative, čuo sam ponovo, kao i u svemu, listu dobrih želja, dobronamjernosti, što mi želimo, kako se borimo za naše građane, kako se borimo za okoliš, kako bi nešto trebalo biti bolje, pa uvijek može bolje i tu se možemo ja mislim složiti i od najboljeg uvijek može bolje. Dakle, tu apsolutno je bespredmetno o tome pričati.

Plin, ne mogu sad sve pobrati što se ovdje govorilo, naravno teško mi je, ali kolega Klisović je to i rekao, na sve neke primjedbe nismo čuli konkretne izmjene, amandmane, ja mislim da se može podnijet amandman na ovo, nema sada tajnika ovdje, ali ja vjerujem da se na ovu strategiju može podnijet amandman, pa di su sve te pametne glave ovdje koji su tako lijepo govorile šta valja il ne valja, neka uzmu, podnesu amandman na nešto što je radilo niz, niz stručnjaka. Ja ne kažem da možda nešto i nije, ne bi moglo bit drugačije, al ajmo vidit, ajmo obrazložit, stavite to na papir, ovako paušalno bacati ocjene Bože sačuvaj, al na to smo čuli.

Znači mi želimo nametnuti ljudima skuplju struju, to bi bio epilog nečijih prijedloga. Zahvaljujem. Sada je na redu g. Ivan Lovrinović također završno u ime Kluba zastupnika Živog zida i promijenimo Hrvatsku. Hvala g. potpredsjedniče, pažljivo sam slušao današnje rasprave i u ime Stranke promijenimo Hrvatsku želim ukazati na ono što mi mislimo da treba napraviti, a riječ je o slijedećem, dosadašnje, kao prvo nismo imali do sad strategiju u energetskom sektoru, ali ona je postojala, ona je djelovala na način da su se razvijali poslovi u segmentu vjetroelektrana i tu je, ajmo tako reći, ostvaren interes određenih skupina u RH, a posljedica toga je da je cijene električne energije morala poskupit u RH prije, sjećate se 3-4.g. za 30% Zašto? Zato što se morala jamčiti određena cijena po kilovatu investitorima, to su sve mahom privatni investitori koji su prije poznavali dobro teren, situaciju, neki su radili u HEP-u, prema tome imali su izvrsne informacije. Mi ćemo još godinama morati tim poduzećima koje imaju vjetroelektrane isplaćivati, znači posebno ljudi koji imaju mala primanja, isplaćivati znači dobre profite njima.

Mi možemo hidroelektranu napraviti sa najmanje 90% domaće supstance od, od turbina, svega ostalog. Prema tome, ovo je sve riječ o ekonomiji pogodovanja, o trgovačkoj švercerskoj ekonomiji koja RH razlaže na proste faktore, ajmo tako reć, mi imamo potpuno, idemo prema potpunoj energetskoj ovisnosti, a koja je ključna zadnja crta obrane Hrvatske elektroprivrede odnosno HEP, vidite dva su bila pokušaja da se HEP destabilizira i jeftino proda investitorima privatnim. Prvi je bio za vrijeme Ivana Vrdoljaka, drugi za vrijeme Martine Dalić, treći je sada na scenu, poštovani građani ja vas želim upozoriti, u ovom saboru se ipak neko bori s argumentima, o čemu se ovdje radi? Hidroelektrana Plat kraj Dubrovnika ne radi već godinu dana i po izračunima eksperata izgubljeno je milijardu kuna prihoda za HEP u 2019.g. Nadalje, prošle godine su smanjene HEP-u naknade za tzv. mrežarine, prijenos struje preko dalekovoda u ukupnom iznosu oko 300 milijuna kuna, sad je tek počeo kad su se svi namirili ulagati u, u vjetoelektranu Korlat, uložit će 500 milijuna kuna, njega se prisililo da uloži i u LNG terminal na Krku, prema tome vidite da ga se financijski priprema da ga se oslabi, da bi se onda moglo preuzet. Mi se u Promijenimo Hrvatsku zalažemo i borit ćemo se da sva akumulacijska jezera hidroelektrana budu isključivo u vlasništvu države, tražit ćemo podršku ovdje u saboru, jer ove ekipe koje su dosad vodile RH, one su sve živo rasprodavale, nema potrebe da navodim pojedinačne slučajeve, a kad pogledate malo ko će braniti takav HEP takav kakav je da bude hrvatski, pa to je tamo ekipa, pa recimo to je jedno od najjačih uporišta ove marginalne stranke HNS, oni su nevjerojatni, tu su strašni menadžeri, ja nisam vidio tako da mala stranka da je dobro uspjela istrgovati da vodi, oni vode JANAF, oni … [[Govornik se ne razumije]] , pa to je neviđeno ljudi moji ja to ne mogu doći sebi o čemu se tu radi, RH će samo tako dragi građani propadati, zato glavu gore i kad budu slijedeći izbori poštovani građani, posebno se obraćam vama koji mislite da prkosite kad ne izađete na izbore, ma vi dvaput glasate kad ne izlazite na izbore i ova i ovi kako bi rekao, ovi ljudi koji su barabe, koji su na taj način vodili RH, pa oni, oni vama plješću, oni vama plješću i, i oni Boga mole da ne izlazite nikad u životu na izbore jer oni tako misle, Vlada do sudnjeg dana.

Još jedanput da u ime Kluba SDP-a ponovim da energetsku neovisnost ne možemo ostvarit u izolaciji i sva naša partnerstva koja trebamo ostvariti sa zemljama koje su bogate energijom i dobavljači su energenata, od Bliskoistočnih zemalja Alžira, ne znam do Rusije ili Azerbajdžana su dobra i hvale vrijedna, ali ćemo svoje interese prvenstvo ostvarivati sa članicama EU u okviru EU definirajući zajedničke politike. Ono što je važno također naglasiti, energetska politika je prevažna politika i nadilazi mandat bilo koje Vlade i u tom kontekstu treba imat kontinuitet energetske strategije i politike naravno, tako da svi oni koji imaju dobre ideje sada je vrijeme da ih i kažu kako bi se ugradilo u ovu trenutnu strategiju, a nova Vlada kad dođe jednog dana samo treba napravit korak dalje, ne počinjat abovo, nego ići korak dalje, nadograđivat na ono što smo stvorili zajednički i usklađivati sa trenutkom u kojem će ta nova Vlada donositi takvu strategiju. Naša infrastruktura u ovoj zemlji dobrim dijelom je izgrađena u državi eto čiju zastavu danas imamo ovdje istaknutu od strane očigledno nekih ljubitelja te države, ali ta država također nije bila imuna na korupciju u energetskom sektoru. U energetskom sektoru se okreće veliki novac, on je izuzetno atraktivan za organizirani kriminal i korupciju. Ono što sigurno nećemo oprostiti niti jednoj Vladi, to je upravo da omogući korupciju ili kriminal u energetskom sektoru. Mnogi su danas zastupnici govorili i o pojedinim slučajevima di postoje indicije da se tako nešto radi, s obzirom da je novac velik, a s obzirom također da energetika je dio nacionalne sigurnosti ove zemlje, gdje sam reko da svaka pogoršanje energetske slike RH utječe i na naše gospodarstvo, utječe i na kritičnu nacionalnu infrastrukturu, utječe na svakog građanina, na svako kućanstvo ove zemlje, a time i državu u cjelini. Prema tome, svako narušavanje energetske stabilnosti RH je i narušavanje nacionalne sigurnosti ove zemlje. Svaki kriminal u ovom važnom strateškom sektoru je narušavanje nacionalne sigurnosti ove zemlje, dakle to nije više jamio sam na nekom malom projektiću, to je jamio sam i ugrozio sam nacionalnu sigurnost, tu tolerancije nema toga moramo svi biti svjesni i ljudi koji su na vlasti i oni koji su na oporbi, u oporbi, a sutra će doći na vlast, nema igranja sa nacionalnom sigurnošću, a korupciju i kriminal to ćemo zajedničkim nastojanjima morati suzbiti u ovoj državi jer to je nešto što uništava samo tkivo našeg društva i naše države, ono gradivno tkiva. Previše se tolerira, previše je ljudi umreženo u razne interesne skupine koje su povezane s kriminalom, dok to ne iščistimo nema ni našoj zemlji napred. Uz svo zalaganje za veliki suverenitet, za donošenje odluka u Zagrebu, što sve podržavam, sve je to, rekli bi u Bosni džabe ako ne riješimo kriminalce u našim redovima, počevši sa politikom i političarima, nastavljajući dalje i šire od toga jer ne može se desiti da u državi politika bude profesija koju građani najviše demoniziraju, koju smatraju najkriminalnijom profesijom koja uhljebljuje najviše kriminalaca, a to je profesija i to su ljudi koji su izabrani da vode društvo i donose odluke u ime svih građana RH. Prema tome, drage kolege zastupnice i zastupnici, na nama je ta odgovornost i zato nemojmo posustati u tako nečemu, najavimo otvoren rat svima u korupciji, ko se bavi korupcijom i organiziranim kriminalom, posebice ako ugrožava time i nacionalne interese, ako petlja sa energetikom, to sigurno čini.

Energetski razvoj RH je vrlo bitan i to je strateški najbitnija energetika nešto uz znači uz šta imamo u RH, država se računa i, snaga države je u proizvodnji energetike, manjoj ovisnosti kad je RH neovisna država, tako i kad je svaka obitelj neovisna energetski na taj način osigurajemo stabilnost države, naravno i konkurentnost države. Međutim, Andrej Plenković već mjesecima govori da EU teži, a tako i ova Vlada da teži borbi za zelenu energetiku, protiv CO2, protiv znači da će se sve napraviti da se taj dio ovaj zaštiti naša ekologija, naš zrak, da se i to je opisano ovdje u ovoj strategiji, međutim je činjenica da se još uvijek spominju fosilna goriva, pa tako ja rekao i to u dosta velikoj mjeri fosilna goriva se forsiraju premda smo izgubili taj energetski segment, izgubili smo ga kroz nacionalnu izdaju tj. prodaju naše INA-e, prodaju, preuzimanje neprijateljsko uz pomoć vladajućih od SDP-a koji je preko bijelih noći i Slavka Linića do završno Ive Sanadera ovaj predali su INA-u, naš energetsku tvrtku koja je vrlo značajna, čak smo imali obećanje prije, pre 3.g. da će za ovaj 2 i nešto, 2.g. i par mjeseci, da će se Vlada RH otkupit INA-u prodajom dionica HEP-a, niti je INA otkupljena, Bogu hvala, dionice HEP-a nisu prodane, ali očekujem da će se ispunit obećanje pred, predbožićno tj. božićno vraćanje INA-e u naše ruke. Osobno kad gledamo poglavito ovaj dio proizvodnje sunčeve energije, rekao sam da u Europi 5%, u EU 5% se proizvodi od sunčeve energije, a u RH 0,34%, što znači da se forsiraju vjetroelektrane, vjetroelektrane, da su to u nacionalnom interesu, da je to vlasništvo hrvatske države, da je to vlasništvo hrvatskih poduzetnika, da to građanima ne isisaje milijardu i po kuna subvencija koje je Vlada Zorana Milanovića donijela na zadnjoj sjednici Vlade tj. sad koalicijski partner HDZ-a, HNS-ov ministar Ivan Vrdoljak, milijardu i po kuna godišnje znači iz naših džepova subvencije iđu strancima, dok u isto vrijeme je MOST dao Zakon o mikrosolarima di se osiguraje neovisnost obitelji, energetske obitelji, naravno i drugih institucija. RH je jedna od najsunčanijih zemalja u EU, 0,34% proizvodi se od sunčeve energije, ne samo kad govorimo o RH, nego govorimo o Dalmaciji, govorimo i o, kolega Mišić je maloprije spomenuo, govorio i o Slavoniji, znači govorimo o cijeloj RH, svaki dio se more proizvesti u RH solara do postavljanja na krovove, a poglavito je upitno ovdje kako rješiti, kako se, zbog čega se ne rješaju ljudi koji su socijalno ugroženi tj. ljudi koji nemaju novca za ogrjev, država plaća negdje oko, priko 250 milijuna kuna plus lokalne samouprave plus regionalne ovaj uprave, županije, tu odlazi po milijarde kuna, za po milijarde kuna može se oko 10 000 mikrosolara na 10 000 kućanstava i u toj godini si riješio te ljude, oni su energetski neovisni te obitelji. Dali smo taj zakon, nažalost taj zakon nije usvojen, pokušao je nekakav, Vlada je napravila nekakav hibrid tijekom rasprave, međutim apsolutno se ne rješaje po tom našem potencijalu, a to je sunce, vrlo malo se radi jel ovo ne bi, ovo bi bio i demografska mjera, ljudi bi ostali na tim područjima al ako imaju energiju poglavito u ruralnim područjima, evo vi ste i predstavnik tj. iz nacionalne manjine, ne znam zbog čega se vi ne zauzmete već ako ste tajnik g. Horvat da i na tim područjima ne budu sunčeva energija se više ne koristi, a ne uvijek se ovdje kukljava svako jutro od vašeg predsjednika kluba g. Pupovca kako na tim područjima nema elektrofikacije, evo sunčeva energija more riješiti taj problem i na tim područjima, znači apsolutno smo dali zakon zbog čega nije prihvaćen, nije prihvaćen zbog lobija koji pogoduje stranim investitorima za vjetroelektrane di niti jedan dio nije naš i na taj način od moga područja, reć ću ja sad priko Kina to su strašila, ali već kad su strašila, već ako je Dalmacija pretvorena krajobrazi su ugroženi, pa bar da to nije na štetu hrvatskih građana, a u džepove ko zna koga, evo hvala.

Poštovani gospodine potpredsjedniče sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, poštovane dame i gospodo sve vas srdačno pozdravljam i dopustite mi da u skladu sa zakonskom obvezom ukratko predstavim informacije koje ste dobili. U prvom dijelu izlaganja kao i uvijek dat ću osvrt na najvažnije makroekonomske trendove, a potom govoriti o djelovanju HNB-a. Međutim, prije opisa domaćih gospodarskih kretanja dopustite mi da se ukratko osvrnem na događaje u međunarodnom okružju koji za malu, otvorenu ekonomiju poput Hrvatske predstavljaju okvir u kojemu djeluje. Usporavanje globalnog gospodarskog rasta koje je započelo prethodne godine nastavilo se i u prvoj polovici 2019. uz naglašene negativne rizike u međunarodnom okružju i rastuću neizvjesnost na financijskim tržištima. Kada je riječ o euro području slabljenje ekonomske aktivnosti iako široko rasprostranjeno najvećim je dijelom odraz nepovoljnih kretanja u njemačkom gospodarstvu odnosno problema u tamošnjem izvozno orijentiranom prerađivačkom sektoru slabljenjem inozemne potražnje. Osobito je kao što vjerojatno znate bila pogođena automobilska industrija koja je trenutno u procesu restrukturiranja pogotovo s obzirom na alternative mogućnosti proizvodnje automobila na električnu energiju i na vodik tako da je pitanje u kojem smjeru će se u idućem srednjoročnom razdoblju razvijati potražnja u tom sektoru. Istodobno i kod ostalih važnijih vanjskotrgovinskih partnera Hrvatske poput Italije, Slovenije i Austrije došlo do usporavanja rasta. U domaćem gospodarstvu godišnja stopa realnog rasta iznosila je 3,1% što je u skladu sa nekakvim prosjekom sada već praktički 5 godina oko 3% se kreće rast BDP-a što je predstavljalo donekle jačanje u odnosu na prethodno polugodište, ali kao što kažem tu se kreće stopa rasta već sada velim u 5 godini smo gdje se kreće između recimo 2,6 i 3,2% Tome je najviše pridonijela potrošnja kućanstava kao i bruto investicije u fiksni kapital. Osobnu su potrošnju podržavala povoljna kretanja na tržištu rada te daljnje raskreditiranje kućanstava sve to u uvjetima povijesno najviših razina potrošačkog optimizma. Nadalje, rast kapitalnih ulaganja bio je snažan što je bilo posljedica jačanja državnih investicija i boljeg povlačenja sredstava iz Fondova EU. Pozitivan doprinos rastu dala je i državna potrošnja te kontinuirani nastavak rasta izvoza. Istodobno je snažan rast domaće potražnje rezultirao i snažnim rastom uvoza. Zaposlenost je nastavila rasti po sličnim stopama 2,2% čemu su ponajviše pridonijele djelatnosti građevinarstva, turizma te poslovnih usluga. Istodobno nezaposlenost se nastavila smanjivati iako nešto sporije pa je sezonski prilagođena administrativna stopa nezaposlenosti u prvom polugodištu iznosila 8% Plaće su nastavile rasti, također malo sporije pri čemu je prosječna nominalna bruto plaća bila za 3,8% veća nego u istom razdoblju prethodne godine. U principu ono što se dogodilo sa gospodarstvom je da smo nakon recimo 3,5 godine gdje je rast BDP-a bio prvenstveno pogonjen rastom izvoza nakon ulaska u EU, prvenstveno zbog toga što je rast ulazak u EU omogućio malim i srednjim hrvatskim poduzećima da postanu izvoznici, velik dio poduzeća koji nije bio izvoznik je nakon ulaska u EU postao izvoznik. U 2019. godini smo došli u situaciju gdje je glasni pokretač rasta postaje osobna potrošnja i rast investicija temeljem, prvenstveno na angažmanu sredstava iz strukturnih fondova RU. Što se cjenovnih kretanja tiče temeljna inflacija je blago porasla sa 1% na 1,1% što je uglavnom bio rezultat prelijevanja rasta cijena nekih prehrambenih sirovina na svjetskom tržištu na domaće cijene prerađenih prehrambenih proizvoda. Radi se prvenstveno o mlijeku i svinjetini, kao što se u krajnjoj liniji i sada prvenstveno zbog nedostatka svinjskog mesa na kineskom tržištu cijene povećavaju uslijed rasta prehrambenih sirovina prvenstveno svinjetine. Domaći inflatorni pritisci u smislu ubrzavanja rasta domaće potražnje i rasta troškova rada tek su u manjoj mjeri preneseni na povećanje cijena. Ukupna inflacija potrošačkih cijena usporila se na 0,6% gdje se inflacija usporila na 0,2% zbog smanjenja stope PDV-a na neke prehrambene i farmaceutske proizvode. Učinak smanjenja odnosno prijenosa smanjenja PDV-a na spomenute proizvode bio je znatan, ali nepotpun. Temeljem analize na vrlo detaljnoj razini procijenjeno je da je ukupni izravni učinak smanjenja PDV-a u razdoblju od prosinca 2018. iznosio oko -0,6%-tnih bodova, od čega se -0,5%-tnih bodova odnosilo na prehrambene proizvode, a ostatak na farmaceutske proizvode. Iz detaljne analize proizlazi da je prijenos niže stope PDV-a na prehrambene proizvode obuhvaćeno smanjenjem PDV-a iznosio oko 50% pri čemu je glavnina prijenosa ostvarena upravo na početku 2019. Također analiza je pokazala da su pojeftinili i određeni prehrambeni proizvodi na koje se nisu odnosile porezne izmjene, ali u znatno manjoj mjeri, inflacija potrošačkih cijena je počela blago ubrzavati do razine od 0,6% polovicom godine, na što je najviše utjecalo povećanje godišnje stope rasta cijena energije, naftnih derivata i plina, te prerađenih prehrambenih proizvoda. U prvoj polovini 2019. saldo na tekućem i kapitalnom računu platne bilance pogoršao se zbog daljnjeg produbljivanja manjka u robnoj razmjeni s inozemstvom, uvjetima intenziviranja gospodarske aktivnosti i snažnog rasta domaće potražnje. Pored toga iako u manjoj mjeri, povećao se manjak na računu primarnog dohotka uslijed veće dobiti domaćih poduzeća u vlasništvu ne rezidenata i manje dobiti stranih poduzeća u vlasništvu rezidenata, nepovoljna su kretanja tek djelomično ublažena poboljšanjem salda na računima sekundarnog dohotka i kapitalnih transakcija zbog primjetnog intenziviranja korištenja sredstava iz Fondova EU, što sam već spomenuo. Istovremeno se glavnina neto priljeva kapitala na financijskom računu odnosila na rast neto dužničkih obveza, ponajviše kreditnih institucija. Kako bi podržao gospodarski rast, HNB je i nadalje vrlo ekspanzivno monetarnom politikom podržavao iznimno visoku razinu likvidnosti istodobno održavajući tečaj kune prema EUR-u stabilnim. HNB je neto otkupio 633 milijuna EUR-a, pri čemu je kreirano gotovo 5 milijardi kuna primarnog novca. Početkom veljače HNB je otkupio od poslovnih banaka ukupno 450 milijuna EUR-a nakon što je isti dan prodao 463,4 milijuna EUR-a Ministarstvu financija radi refinanciranja dijela trezorskih zapisa od 1,5 milijarde EUR-a s dospijećem od 455 dana. Kasnije, nakon što je sredinom lipnja država izdala 10-godišnju euro obveznicu na međunarodnom tržištu, HNB je od Ministarstva financija otkupio 660 milijuna EUR-a što je dodatno povećalo izuzetno visoki strukturni višak likvidnosti. U uvjetima tako visoke likvidnosti banke nisu bile zainteresirane za kratkoročna kunska sredstva ponuđena putem redovitih tjednih operacija. Kamatne stope na kredite banaka nastavile su se smanjivati, a plasmani rasti. Na kraju lipnja 2019. godišnji rast ukupnih plasmana domaćim sektorima isključujući državu usporio je na 3,6% tome je pridonjelo smanjenje plasmana poduzećima koji su na godišnjoj razini iskazali pad od -1%, što je bila posljedica aktiviranja državnih jamstava za kredite brodogradilištima i smanjivanja potraživanja od grupe Agrokor povezanog i sa operativnom provedbom nagodbe. Ukoliko se isključe spomenuti jednokratni učinci, plasmani poduzećima su usporili svoj godišnji rast čemu je u najvećoj mjeri pridonjelo smanjenje kreditiranja velikih poduzeća. Istovremeno su plasmani stanovništvu porasli za 6,7% potaknuti u najvećoj mjeri rastom gotovinskih nenamjenskih kredita. Kako bismo ublažili rizike povezane s odobravanjem takvih kredita, HNB je u veljači 2019. izdao preporuku o postupanju pri odobravanju nestambenih kredita potrošačima. Podsjećam da za sada bankama samo preporučujemo opreznije uvjete odobravanja gotovinskih kredita, posebno onih sa duljim rokovima dospijeća, a potrošačima razboritost pri zaduživanju, ali i da pozorno pratimo učinke preporuke. Promatra li se kretanje gotovinskih nenamjenskih kredita, njihov se godišnji rast snažno ubrzavao do donošenja preporuke nakon čega se počeo smanjivati.

Kratko o upravljanju međunarodnim pričuvama RH i ostvarenom financijskom rezultatu, međunarodne pričuve i nadalje se povećavaju, te su na kraju prvog polugodišta 2019. bile za 14% više u odnosu na kraj 2018., dok su neto međunarodne pričuve porasle za 5,7% Na rast međunarodnih pričuva utjecali su otkup deviza od banaka koje sam spomenuo, radi sprječavanja aprecijacijski pritisak koji su kontinuirano relativno snažni i otkup od Ministarstva financija više razine ugovornih repo poslova, te priljev deviza na račun Ministarstva financija. Ovdje bi se osvrnuo i na financijski rezultat upravljanja pričuvama, na cjelokupnom europskom portfelju ostvarena je stopa povrata od 0,31% na godišnjoj razini unatoč činjenici da je više od polovine državnih vrijednosnih papira zemalja članica Europodručja nosilo negativan prinos. Stopu povrata za cjelokupni dolarski portfelj međunarodnih pričuva kojima upravlja HNB iznosila je 2,57% što je naravno posljedica toga da na američkom tržištu … [[Govornik se ne razumije]] održava znatno više stope nego što je to slučaj u Eurozoni. Osnovni cilj, a to su likvidnost i sigurnost u upravljanju međunarodnim pričuvama uspješno je ispunjen. Što se događalo u bankovnom sustavu? Ukratko, zabilježen je daljnji rast imovine i profitabilnosti banaka, kapitaliziranje sustava i nadalje je visoka pri čemu je stopa ukupnog kapitala iznosila gotovo 23%, kvaliteta izloženosti kreditnom riziku nastavila se poboljšavati, te je udio neprihodujućih kredita pao na 7,3% Na povećanje ukupne imovine najveći utjecaj imao je rast ulaganja u vrijednosne papire, a potom je kreditna aktivnost usmjerena prema stanovništvu, znači to su ne kolateralizirani ili kako ih zovemo gotovinski krediti te učinak regulatornih promjena u računovodstvu najmova. Rast profitabilnosti ostvarena je zahvaljujući većim ne kamatnim prihodima, a potom i manjim troškovima kreditnog rizika budući da se udio loših ne prihodujućih plasmana smanjio. S oporavkom dobiti u prvoj polovici 2019. godine porasli su pokazatelji profitabilnosti pa je prinos na imovinu i prinos na kapital iznosio 1,9% odnosno 11,3% Svoje izlaganje završio bih kratkim osvrtom i na fiskalna kretanja. U prvom polugodištu 2019. nastavila su se uglavnom povoljna kretanja u javnim financijama. U spomenutom razdoblju ostvaren je višak opće države prema metodologiji ESA 2010 od 200 milijuna kuna, takva proračunska ostvarenja posljedica su zamjetnog godišnjeg rasta proračunskih prihoda od 7,5%, ali i rasta rashoda od 7,2% Dug opće države na kraju lipnja 2019. iznosio je oko 298 milijardi kuna ili za oko 12 milijardi kuna više nego na kraju 2018. Povećanje prije svega održava pred financiranje dijela obveza po inozemnim vrijednosnim papirima koji su dospijevali u drugom polugodištu 2019. Zaključio bih ovo izlaganje konstatacijom da su ovo razdoblje obilježila pozitivna ekonomska kretanja što se prelilo na visoku razinu potrošačkog optimizma, a posebno na nastavak povoljnih kretanja na tržištu rada, znači rast zaposlenosti, pad nezaposlenosti, rast plaća što je doprinijelo rastu osobne potrošnje kao glavnom generatoru rasta BDP-a. Međutim pozitivni učinci ulaska u EU na izvoz postupno slabe, kao što smo i očekivali jer su kao i kod drugih zemalja najjači u prvih nekoliko godina nakon ulaska u EU te se salto tekućeg i kapitalnog računa platne bilance pozitivni saldo polako smanjuje. HNB i nadalje kao već dakle sada dugo godina, nastavlja voditi vrlo ekspanzivnu monetarnu politiku i održava vrlo visoku likvidnost domaćeg financijskog tržišta uz to održavajući uvijek i stabilnost tečaja što doprinosi nastavku povoljnih uvjeta financiranja pa su se i kamatne stope na sve kredite i stanovništvu i poduzećima i države spustile na povijesno najniže razine. Međunarodne pričuve su na povijesno najvišoj razini s druge strane i one su na neki način druga strana medalje vrlo visoke likvidnosti. Strukturni višak likvidnosti u hrvatskom gospodarstvu jednak je u ovom trenutku otprilike strukturnom višku likvidnosti na području eurozone koji stvara Europska središnja banka drugim instrumentima. Na neki način mi provodimo kontitativizing odnosno kupovinu financijske imovine, međutim za razliku od Europske središnje banke koja to čini otkupom prvenstveno vrijednosnih papira, mi to činimo otkupom deviza i time povećavamo međunarodne pričuve koje je na razini otprilike 20 milijardi eura u ovom trenutku među najvišima na svijetu kao postotak BDP-a. Ukupni plasmani domaćim sektorima isključujući održivu nastavljaju rasti, a kao što sam rekao kamatne stope padaju dok je otpornost bankovnog sustava na visokoj razini u ovom trenutku provodi se i tzv. AQR provjera kvalitete aktive hrvatskih banaka kao preduvjet za ulazak u blisku suradnju sa Europskom središnjom bankom, Bankovnu uniju, a nakon toga i u eurozonu i sigurni smo da će i ona to potvrditi. Međutim, kao što uvijek naglašavam za ubrzanje potencijalnog rasta BDP-a ubrzanje konvergencije, ono što je dalje potrebno raditi su prvenstveno strukturne reforme na onim područjima koje su označena kao ona u kojima strukturne slabosti u gospodarstvu i dalje postoje. To je u budućnosti glavni izvor rasta, potencijalnog rasta BDP-a uz naravno prudentnu i monetarnu i fiskalnu politiku koju moraju održati u tom razdoblju stabilnost gospodarstva. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Prvu repliku ima gospodin Bulj. Guverneru kažite mi da li je generator rasta, niste spomenuli BDP-a 6,6% od doznake iz inozemstva naših građana koje je u povećanju non stop, znači da ljudi iseljavaju, šalju novac, to ste vi objavili, znači da li je to generator rasta?

Što se tiče doznaka naših ljudi koji rade u inozemstvu, one su uvijek bile značajan dio priljeva po kapitalnom računu i tekućem računu platne bilance. U ovom trenutku ona rastu, zbog toga što ima više ljudi koji rade u inozemstvu, međutim to nije značajan generator samog rasta BDP-a, to ima više utjecaj na račun platne bilance. I na tom računu platne bilance, kao što znate imamo suficit, znači zbrojno tekući račun i kapitalni račun platne bilance su u suficitu. Otprilike ako pogledate priljevi po de facto transakcijama koje dolaze iz inozemstva, a prvenstveno su doznake naših radnika u inozemstvu, su pokrivali naše kamatne rashode, jel. U ovom trenutku naši se kamatni rashodi smanjuju zbog toga što padaju kamatne stope na sve ono što refinanciramo, a ovo raste, i to doprinosi prvenstveno tom suficitu, manje samoj stopi rasta BDP-a, donekle zbog naravno isto toga što ulazi u osobnu potrošnju, međutim to nije glavni generator.

U vašem izlaganju mogli smo čuti dosta subjektivnih informacija od strane Hrvatske narodne banke, ali javnost zanima jedna ozbiljna stvar koja se nedavno dogodila, javnost zanima kada će biti rezultati istrage nad RBA bankom.

Ono što je, ja bih rekao, se već najvažnije dogodilo, je da već tijekom samog nadzora nakon mog razgovora sa upravom Banke, predsjednik uprave banke je podnio ostavku, shvaćajući što se dogodilo i time odgovornost. Nakon što završi nadzor, mi imamo na raspolaganju i prekršajne odredbe, pa o tome će biti jasnije nakon što sam nadzor završi. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, poštovani guverneru. Pa možda imate podatke u apsolutnom iznosu, zanima me ovaj dio gotovinski nenamjenski kredite krajem godine, dal je on negdje oko 53-54 milijarde kuna, koji je tu apsolutni iznos, možda njihov MPL, jer on je bio negdje 7-8%, znači onda oko 3-4 milijarde kuna MPL-a, i kolika je pokrivenost tih gotovinskih nenamjenskih kredita budući da oni zapravo i samom ovom dijelu, pokazujete u vašem izvješću, da oni zapravo generiraju najveći rast, negdje na razini 12%, pa me čisto zanimaju krajem godine iako nisu to u ovom dijelu, dal je on, do koje razine je on već došao, koliki je taj dio MPL-a, i kolika je pokrivenost tih kredita budući da su značajni, važni i neke zadnje podatke ako imate. dakle, što se tiče samih MPL-a oni su kao što sam rekao počeli padati nakon naše preporuke, sami loši, znači krediti su 4,6%, što znači da nisu visoki, međutim problem je u tome da kad imate visoki rast, što pretpostavljam vi znate, kad imate relativno visoki rast, onda je prosječna starost tih kredita niska, i onda je, onda su loši krediti niži zbog toga. Kad oni uspore ili kad dođe do pada, ili dođe do recesije, onda oni rastu. Zbog toga mi unaprijed upozoravamo da bi se to u budućnosti moglo dogoditi, iako velim, ti krediti za sada su zdravi.

Pa ja bi se isto nadovezao na te kredite, u biti vi ste upozorili u siječnju lani na opasnost, recimo tu buduću i sad ste to dobro obrazložili, ali iz ovoga što ste sada rekli kolegi Lalovcu proizlazi da u biti postoji realna opasnost možda da i uskoro nam zemlju zahvati nekakav oblik krize ili recesije, i sada osim te pokrivenosti i postotka kredita, koliko građana, po nekoj vašoj procijeni bi moglo bit na udaru zbog takvih kredita, budući da znamo da su ih banke u biti davale i bez nekih jamstava, dakle vi ste jednostavno mogli dignut kredit u banci, i možete još uvijek i danas, s obzirom da su niske kamate, kapitala ima dovoljno, bez nekakvih garancija malo jačih, i u biti koliko bi to moglo ugrozit naše građane, k'o što smo imali sa švicarskim frankom svojevremeno, nije to isto, ali recimo ugroženost građana može biti takva i koliko je taj scenarij opasan odnosno izgledan, ili neizgledan, ili u tom pravcu. Pa recimo ako uspoređujemo sa švicarskim frankom, situacija je bitno različita, kao što ste i sami rekli, u smislu da se ovdje radi prvenstveno o kreditima koji su u kuni i sa fiksnom kamatnom stopom. Tamo smo imali prvenstveno tečajni rizik, međutim ukoliko dođe do, recimo recesije, ako dio ljudi izgubi posao, ona će im biti teško servisirati ili nemoguće te kredite. To je s jedne strane rizik za njih, međutim isto tako za banke jer su to nekolaterizirani oni nemaju nikakvu kolateralu, oni nemaju stan, kuću, bilo šta iza toga. Prema tome, ako građani nisu u tom trenutku kad izgube posao u stanju servisirati, taj kredit praktički ga banka mora otpisati. Ono što se tu događalo, što smo mi primijetili da je loše i zbog čega smo reagirali je da smo primijetili da zbog zakona koji su doneseni u saboru oko ovrhe dijela plaće jel, koji se limitira su dio građana je izgubio kreditnu sposobnost [[Upadica: Hvala.]] što su radile banke, samo sekundu da objasnim, što su radile banke onda bi dale dio kredita koji ulazi u kreditnu sposobnost kao normalni kredit, a dodatno bi dali ona negotovinski pa ga razvukli na 12 godina recimo i na taj način su arbitrirali između zakona. Da to spriječimo mi smo donijeli onu preporuku da to banke više ne mogu raditi. Poštovani guverneru imam jedno jednostavno pitanje, vi ćete znati odgovor. Kako se može izaći iz tečajnog mehanizma ERM II? Iz tečajnom mehanizma ERM II nije predviđen izlazak jel to nije nešto što, to je u principu nešto što je čekaonica za ulazak u euro zonu, ali vi možete ne zadovoljiti uvjete tečajnog mehanizma. Drugim riječima taj tečajni mehanizam od vas zahtijeva da održavate tečaj u vrlo uskom rasponu oko EUR-a, nefiksiran, znači vrlo slično onome što mi sada imamo, ajmo reći da je to nekakvih plus/minus 2,5 ili 5% recimo plus/minus 2 25% Tako da vi možete ne zadovoljavati uvjete tečajnog mehanizma i ako ih ne zadovoljavate ne možete ući u euro zonu, ali to nije mehanizam u koji danas ulazite, sutra izlazite. Možemo ne zadovoljavati, ali ne. Gospođa Perić. Poštovani potpredsjedniče, poštovani guverneru, spominjali ste kretanje plasmana kunskih i deviznih poduzećima pa iz izvješća koje smo imali prilike čitati vidljivo da su recimo ne izvoznici zapravo se razduživali u deviznim plasmanima odnosno kreditima i da su uzimali više kunskih kredita. U isto vrijeme su izvoznici uzimali više deviznih što je onda zapravo pogotovo 2016. na ovamo interesantno s obzirom da se stalno govorilo o tome kako je tečaj previsok, kako nije atraktivan itd., pa molim vas malo pojasnite. Ja mislim da je to su trendovi…

Zato jer oni koji imaju prirodna osiguranja od tečajnog rizika hedg to su upravo izvoznici za njih je logičnije da imaju devizne kredite. Ovi koji nemaju taj prirodni hedg za njih je bolje da imaju kunske kredite. I to je nešto što ja mislim da je jako dobar i isto tako građani, uzimaju više kunskih kredita sad su kunski krediti preko 5% svih kredita građanima, što je opet dobro zato jer građani nemaju osiguranja od tečajnog rizika osim oni nemaju prihode u inozemstvu pa ih to čini manje ranjivima na bilo kakve tečajne šokove. Iako ja ne vjerujem da će doći do tečajnih šokova do uvođenja EUR-a.

I druga stvar mislim da bi ovdje u ovom visokom domu, a i vi i ministar financija trebali pojasniti malo, iznest u stvari strukturu rasta BDP-a. Pa recimo šta ja znam da je ovaj zadnji prošlu godinu za 2,2 postotna poena ga digla potrošnja, ali ga je za 2 postotna poena spustio povećani uvoz i to onda nas jasno upućuje na nešto drugo, a to je na strukturu hrvatskog gospodarstva koje ne može proizvesti ono što hrvatski građani i hrvatskog gospodarstvo potražuje. Mislim da to naprosto jednim običnim, narodnim jezikom treba ovdje doći u sabornicu onda će mnoge stvari nestati, a ne se nabacivati jer kad kažemo da je potrošnja povećala rast BDP-a al ga isto tako spustio povećani uvoz. I ustvari neutralna priča o ovom je [[Upadica: Hvala lijepa, vrijeme.]] i izvoz koji se nažalost smanjujem. Prvo, možemo mi možemo poslati u bilo kojem roku koji se dogovorimo samo će s obzirom na kratkoću roka biti podaci takvi koji jesu, znači koliko DZS-u treba da proizvode i nama podatke oni će biti, znači ako se dogovorimo da dođe za 2 mjeseca onda će biti sa onim podacima koji su do tada raspoloživi i o njima možemo raspravljati, ali meni je osobno uvijek s vama draže raspravljati isto tako što recentnije podatke, a ne podatke od prije 6 ili 12 mjeseci. Što se ovog drugog pitanja, dijela tiče to neću uspjeti u 30 sekundi, ali to je dobro pitanje. Struktura gospodarstva je upravo ono što na neki način determinira rast i kvalitetu rasta gospodarstva. To se kod nas u ovom trenutku mijenja i istina je da kako raste osobna potrošnja koja diže s jedne strane rast BDP-a, s druge strane diže i rast uvoza, što smanjuje i to potpuno se slažem.

Sada želi li u ime odbora netko uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu, prvi je gospodin Miro Bulj koji će govoriti ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Hvala lijepo.

Ako je to HNB onda nije samo dovoljno uvaženi guverneru baviti se sa masterchef-om, oće li sljubljivati vino bilo sa obrnutom ribom bilom il će s crvenom, očito je samo vama to priča ovdje. Ovdje se znači radi o životnim problemima.

Čija je to banka? Privatna, reka bi jednu tešku rič koja se kaže za ovu u mome doli kraju sinjskome za ovu stvar. Znači ja govorim čisto laički, vi ste stručnjak, ja govorim laički. Pa ja sam doslovno morao dignuti kaznenu prijavu protiv toga nečinjena Vijeća za stabilnost financijsku, prije tri godine, dvije ne znam kad je bio ono Agrokor. Znači ugrožena financijska stabilnost, to je nečinjenje. Znači ovde je pitanje kad donosimo ova izvješća mi očekujemo kao saborski zastupnici što ste poduzeli. Ja smatram kao saborski zastupnik ono što je napravila banka koja je rekla da je PR zadužila tj. raspisala natječaj za PR agencijom koja će utjecati na Ustavni sud. Ja mislim da to nisu dobre poruke, ja to kao zastupnik vama govorim kao guverneru HNB-a. Naravno da je ogroman problem vidimo pojavljuje se i u javnosti oko ništetnosti kamata tj. kredita koji su davani u EUR-u. Znači ja ne znam kad se počeo taj krediti u biti Franak tzv. Švicarci, kad su počeli i kad je osnovana ta direkcija, agencija koja će zaštiti potrošače i dal ona šta radi inače ta? Jel postoji kad je dovedeno u ovu situaciju kad vidimo da čak naši sada sudovi ovaj nakon prosvjeda građana, nakon aktivnosti građana znači vi bi tribali biti oni koji će zaustaviti pljačku hrvatskog naroda od strane banaka, hrvatskih građana …/nerazumljivo/… jer to je ogroman potencijal i resur. Ako netko izmuze građanima iz džepa nezakonito 20 milijardi kuna u kratkom roku na kreditima nekakvim, nezakonito, to je udar na Hrvatsku, to je agresija na Hrvatsku, na hrvatskog građana. Pa nije to, to je ozbiljna stvar, a vi kao guverner, kao legitimni znači predstavnik HNB-a morate ovaj to zaštiti. Evo mjenice sam spomenio, spomenuli ste znači financiju stabilnost ovaj stabilnost tj. kad se govorimo o stabilnosti međutim, često se pojavljuje u zadnje vrijeme pošto se ovo radi o izvješću kao da će EUR-o pomoći, vi ste, vi EUR-o međutim brojne države u našem okružuju koje su puno pa i razvijenije od nas koje su također u euro zoni Češka, Poljska, Danska, ne znam da ne nabrajam koje su ispred nas po brojnim pitanjima nažalost tribali smo da je sve korektno mi biti ispred njih po svemu što imamo. Međutim, oni ne letu, ne srljaju baš toliko u EUR-o. Koji su to razlozi zašto mi tako srljamo, mi moramo EUR-o? Pa zašto se ne bi otvorila rasprava, ljudima eminentnim koji su za, koji su protiv, pa da vidimo argumente u kojemu roku, zbog čega, nije to obaveza mi moramo. Zašto moramo? Ako nešto nije dobro za hrvatski narod poštivajući to što smo ušli u EU onako kako smo ušli ono što smo izdali generala, nismo smili isključivi gospodarski pojas, morali smo sve potpisat samo da bi se dodvorili i pokornički ušli i sad kada smo, dat sad poljoprivredno zemljište, mislim to je sve jedan sklop van ovoga ali došli smo tu di smo došli. Zbog čega mi ne bi raspravljali o tome? Zbog čega ne bi javnost znala argumente stručnih, kompetentnih ljudi šta to znači za hrvatsko gospodarstvo dugoročno, šta znači za našu poljoprivredu, šta to predstavlja našim ljudima. Međutim vi dajete samo svoj stav i tu vas prati premijer i plivate zajedno, ok plivajte. Ja čisto sumnjam sve šta ste falili da je ispalo dobro.

Prema tome, sumnje su dobre, propitivanja su dobra, a od vas očekujem da vi kao guverner štitite nacionalne interese.

Pa nemojte dozvoliti, ja sam tada rekao da je Hrvatska nenarodna i ne banka, pa mi smo dugo godina, evo dugo godina, ne znam ima li to u ovome izvješću, al dugo godina nismo uopće znali da banke godišnje na provizije i naknade uzimlju ne znam kolko ima 500-tinjak, 4 milijarde kuna godišnje, ne na kamate od naših građana, fizičkih i pravnih osoba, uglavnom to su naši građani, 4 milijarde kuna opelješe iz džepa hrvatskih građana.

Prema tome, ovdje je, brojna se ovdje pitanja postavljaju, ja postavljam ovo kao zastupnik, kao nekoga koga je narod poslao da ga pita jel znan da je 2/3 RH prazno, znan da iz moga sela ljudi odoše vanka, ostavljaju matere plačuć i to ne oni, nego odoše i dica njiova guverneru, odoše im svi, samo se čuje plač dice na, na autobusnim kolodvorima, samo to čujete, plač roditelja, ne dice, nema u rodilištima plača, sve manje i manje, nego obrnuto roditelji plaču na autobusnim kolodvorima kad šalju svoju dicu i unuke vani i sav taj novac što dolazi ovdi odjedanput BDP reste, ja sam ovdje govorio danima guverneru, danima premijeru zbog čega raste, da li je istina da raste broj doznaka, novac na osnovu doznaka iz inozemstva, on mi je tvrdio da su to moje tlapnje, da su to moje tlapnje, nit sam stručnjak, samo sam zastupnik, moje je da pitan, a vidim da je prazno sve, ja kad odam svojom Dalmatinskom Zagorom, Likom, Gorskim kotarom, kad odem u Zagorje, u Slavoniju, prazno, prazno, mračno, tmina, nema veselja, nema stoke, nema poljoprivrede, nema dice, nema, a sad govoriti o porastu, o kojeme porastu.

A sada je na redu gospođa Grozdana Perić koja će govoriti ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče, poštovani guverneru, viceguverneru, državni tajniče i suradnice. Pred nama je dakle polugodišnje izvješće odnosno drugo polugodište 2018.-te i prvo polugodište 2019.-te godine, to što su ta izvješća sada, a ne prije odnosno kad su došla, je ipak po rasporedu kako se postavlja raspored samih tema na plenarne sjednice, ali dakako uvijek, i to smo i na Odboru govorili, da nam je u interesu da bude stanje što aktualnije i da onda se može o tome raspravljati puno kvalitetnije. Kada pogledamo 2018.-tu godinu, onda ukratko možemo reći o glavnim makroekonomskim kretanjima koja su se događala u toj godini, a to je da je godišnja stopa rasta u 2018.-oj bila 2,6% BDP-a u odnosu na 2019.-tu kada je ona bila, 2017.-tu kada je ona bila 2,9. Inflacija je prosječno u 2018.-oj bila oko 1,5%, a u usporedbi sa 2017.-om to je bila svega 1,1% U toj, ovoj tekućoj, 2018.-oj je šestu godinu zaredom je ostvaren višak na tekućem i kapitalnom računu platne bilance, i on je iznosio 4% BDP-a, te se on u odnosu na prethodnu godinu, znači 2017.-tu, smanjio za 0,7 postotnih bodova. Isto tako važno je reći da su se kamatne stope, prosječna je bila nekih 3,6%, prosječna kamatna stopa na nove i to na kunske stambene kredite, dok je godinu prije su one bile skoro 4 odnosno 3,9% Isto tako država je ostvarila višak odnosno 0,2% BDP-a u 2018.-oj u odnosu na 2017.-u kad je on bio negdje oko 0,9% BDP-a. Što se još događalo tijekom 2018.-te odnosno druge polovice 2018.-te godine? Važno je reći da se u tom razdoblju, su se intenzivirala investicijska ukupna aktivnost, i taj pozitivan doprinos gospodarskom rastu dala je također i državna potrošnja, ali isto tako i domaća potražnja. Ona je rasla, snažna domaća potražnja rezultirala je i visokim rastom uvoza, zbog čega je doprinos neto izvoza povećanju realnom BDP-a ostao negativan, dakle više smo uvozili nego izvozili, što je zapravo problem upravo one strukture našeg gospodarstva. Na tržištu rada nastavila su se povoljna kretanja, i zabilježen je nastavak rasta zaposlenosti, i u isto vrijeme pada nezaposlenosti, pa u drugom polugodištu 2018.-te je stopa nezaposlenosti bila svega 8,4%, što je zapravo u posljednjih desetak ili petnaest godina najniža stopa. Plaće su u ovom razdoblju rasle, pa je prosječna bruto plaća u drugom polugodištu 2018.-te bila veća za 4,4% u odnosu na prethodnu godinu. Neto plaća je isto tako, realna neto plaća je rasla, i to je, ona je iznosila nekih 3,9% povećanja u odnosu na prethodnu godinu, jer je došlo i do porasta nekih indeksa potrošačkih cijena. Kada pogledamo inflaciju, ona se ubrzala pa je u lipnju 2018.-te ona bila negdje 0,7%, a u prosincu oko 1%, tome je najviše, rezultat je to povećanja proizvođačkih cijena prvenstveno duhanskih proizvoda i rasta trošarina koje su se dogodile u prosincu. Na tekućem i kapitalnom računu platne bilance došlo je do povećanja viška u odnosu na prethodnu, prethodnu godinu. Za razliku, produbljenjem manjka u robnoj razmjeni s inozemstvom, i nepovoljna kretanja na računu primarnog dohotka imali su suprotan učinak. HNB u drugoj polovini 2018. nastavio provoditi ekspanzivnu monetarnu politiku što je spominjao i guverner i na taj način podržao visoku likvidnost monetarnog sustava i istodobno je održao nominalni tečaj kune prema euru stabilnim. Najviše su u tome pridonijeli otkupi deviza od poslovnih banaka i time se ublažio aprecijacijski pritisak na domaću valutu i time su povećane bruto međunarodne pričuve. U uvjetima te visoke likvidnosti nastavio se trend poboljšavanja domaćih uvjeta financiranja, a zajedno s ublažavanjem standarda kreditiranja i rastom kreditne potražnje plasmani u domaćim sektorima nastavili su se povećavati. U 2018. zabilježen je rast imovine i profitabilnosti banaka pa su banke povećale svoju imovinu za 4,4% i tu je zamjetan utjecaj imao je rast kredita ponajviše zbog pojačane kreditne aktivnosti prema stanovništvu. Unatoč mnogim rizicima koji su bili prisutni i manjih troškova koji su povezani sa grupom Agrokor, rast profitabilnosti ostvaren je izuzetno dobro pa je onda na taj način i imovina prinos na imovinu i prinos na kapital je bio vrlo visok, on je iznosio 1,4 odnosno 8,6% Opća država odnosno nakon manjka od 0,7 milijardi kuna prema metodologiji ESA 2010 u prvom polugodištu u drugom polugodištu 2018. višak opće države iznosio je 1,4 milijarde kuna i tako je ostvarenje znatno u dijelu pogoršanja u odnosu na višak koji je bio od 5,2 milijarde kuna iz istog razdoblja prethodne godine. Međutim tu moramo spomenuti i one intervencije koje su se događale u brodogradnji pa onda nije ni čudo da je utjecaj bio toliki.

U drugoj polovini 2018. se isto tako nastavila povoljna fiskalna kretanja, tako da u ovom razdoblju možemo reći da je i u ostvarenju opće države od srpnja do prosinca 2018. ostvaren tako višak rekla sam od 1,4 milijarde kuna. Kada uspoređujemo što se dogodilo u razdoblju nakon toga odnosno u prvom polugodištu 2019. godine onda vidimo da je dinamika gospodarske aktivnosti u prvoj polovini 2019. bila nešto veća i ona je iznosila 3,1% što je zapravo rezultat potrošnje kućanstva, znači osobne potrošnje i bruto investicija u fiksni kapital. Kada pogledamo i kada uspoređujemo globalno gospodarstvo onda je vidljivo iz kretanja koja su se događala u Kini, Indiji, Njemačkoj, Italiji možemo reći da su se događale bitne i velike promjene i kretanja u odnosu na nas gdje su stope čak Njemačke i Italije znatno niže u odnosu na Hrvatsku. Povećanje osobne potrošnje bilo je podržano nastavkom povoljnih kretanja na tržištu rada, a i porastom kreditiranja kućanstava što smo evo iz izlaganja vidjeli što je pridonijelo tome da se povećavaju i krediti kućanstvima i ovo je razdoblje prvog polugodišta 2019. kad je vrlo visoka razina potrošačkog optimizma. Isto tako su se dogodila kapitalna ulaganja gdje je država i jača investicijska aktivnost opće države je itekako potencirala kao npr. što je to Pelješki most. Snažan rast domaće potražnje rezultirao je rastom uvoza koji je bio veći od rasta izvoza zbog čega se produbio negativan doprinos neto inozemne potražnje. U prvom polugodištu 2019. isto tako su povoljna kretanja na tržištu rada pa je zaposlenost nastavila rasti i ona je bila povećana za 2,3% Vidjeli smo kakvi su bili zahtjevi u odnosu na tržište radne snage u turizmu i tu je vidljivo da je potreba za radnom snagom bila itekako velika. Ono što treba još dodatno spomenuti da je došlo do inflacije potrošačkih cijena odnosno da su ona usporila i da su u lipnju 2019. iznosila 0,6% Vrlo važan faktor na razini inflacije imale su i cijene energije gdje je kada pogledamo u odnosu na 2018. je barel nafte povećan bio za nekih 11% odnosno na 63 američka dolara što je bilo nekih 7 dolara veće u odnosu na 2018. godinu. Kada pogledamo na kraju prvog polugodišta 2019. ukupne međunarodne pričuve HNB-a bile su za 14% više u odnosu na kraj 2018. i one su tada dosegle visinu od skoro 20 milijardi eura odnosno 19,88 pri tom u prvoj polovini 2019. moramo isto tako reći da je došlo do rasta imovine profitabilnosti banaka i da postoji itekako visoka kapitaliziranost i likvidnost sustava i nastavak poboljšanja kvalitete izloženosti kreditnom riziku. Unatoč tomu na povećanje imovine najviše je utjecao od 0,8% rast ulaganja u vrijednosne papire, a potom i kreditna aktivnosti usmjerena prema stanovništvu. Evo na ovaj način možemo reći da je svim mjerama koje je HNB provodila u ovom razdoblju održana stabilnost sustava i naravno klub HDZ-a će podržati ovo izvješće.

Tako je poštovani potpredsjedniče taj sam.

Dakle, govorimo o polugodišnjoj informaciji o financijskom stanju i stupnju ostvarenja stabilnosti cijena itd., pa ćemo krenuti redom. Poštovani guverneru, pitanje sam postavio maloprije, dali ste mi odgovor, ali evo ja ću ponoviti gradivo da čuju građani. Može li se izaći iz tečajnog mehanizma ERM2? vi ste mi rekli ne odnosno da to nije izlaziš ili ulaziš nego jednostavno kada si ušao stojiš i zadovoljiš te uvjete ili ne zadovoljiš, jel tako. onda ja od srca želim da Hrvatska ne zadovolji te uvjete. Ali mi je ovo interesantno to što ste mi vi rekli da se iz tog mehanizma ne može izaći odnosno da je Vlada Andreja Plenkovića bez da se konzultirala s ovim Domom, makar formalno uvela euro u Hrvatsku, bez da je imala jednu široku javnu raspravu, široku javnu raspravu u hrvatskom društvu sa stručnjacima, sa ekonomistima, sa ljudima koji se razumiju u financije mi smo uveli euro bez znanja ikoga, bez da se iti jedna riječ u ovom Domu rekla o tome. I naravno da će nas EU pustiti jer to odgovara njoj, nije bitno što odgovara nama, bitno je što odgovara Bruxellesu jer kada bi se govorilo o našim interesima situacija bi odnosno naše članstvo u EU bi bilo vjerojatno malo drugačije. I to je ono što javnost mora znati, da je Hrvatska već uvela euro, već je uvela euro i iz ovog se tečajnog mehanizma koji je jedna uvertira za uvođenje eura ne može izaći i to je katastrofalna činjenica i o njoj se mora govoriti.

Ja znam da se vi s tim ljudima poznajete vjerojatno svim tim, znači to je taj milje, ali evo budite frajer pa kažite, vaš stav o tome da jedna bankarska institucija, jedna od najmoćnijih u državi plaća PR firmu, tvrtku, agenciju da se utječe na Ustavni su. Vi ste zapravo dužni, gledajte niste vi došli ovdje sjesti tu i reći svoje pa će malo kolegica Perić reći nešto, pa će malo kasnije kolega Lovrinović, Škibola, vi ste nama dužni dati odgovore jer ako je ovo vi ste došli, mi smo rekli, vi ste nešto … ja želim od vas čuti jasno i glasno stav vezano uz RBA-a i agenciju koja je bila angažirana da se utječe na Ustavni sud. Evo molim vas. Znači ovo su dva pitanja, prvo ponovite mi za ERM tečajni mehanizam još jedanputa, drugo je ovo. Treće, ako uvedemo euro, evo treće pitanje, stvarno želim čekat ću odgovore, vi onda idete u Europsku narodnu banku jel tako, pretpostavljam i zanima me konkretno, sad imate plaću 40-ak tisuća kuna, super, meni je drago da imate dobar standard, kolika je plaća članova Europske narodne banke?

Nadalje, niste spomenuli, ma jeste spomenuli ste onako usput, ali ja to moram ovdje još jedanputa reći, evo ministar Marić je tu bio fer i uvijek ga ja moram pohvaliti bez obzira što je situacija u banani on ipak zna onako iskreno odgovoriti na neke stvari. Dakle, vezano uz obveznice, obveznice, dakle mi smo 5, evo nisam se stigo do kraja pripremit, al evo ga 5,5 milijardi kuna, pa 5 milijardi kuna na domaćem tržištu, pa onda još na inozemnom tržištu, ono što ja želim da se ovdje kaže, okej mnoge države dižu obveznice, da će se ovaj novac vraćati za 10.g. i više i da smo mi već sada 90.-tak milijardi kuna +- možda i 100, možda i 105, možda i 85, nije bitno, dužni milijardi kuna dužni, vi ćete reći okej dižu svi kredite odnosno svi izdaju obveznice, ovo je čak povoljnije jel su sad povoljniji uvjeti izdavanja obveznica nego što su bili, ali to se mora reći ovdje da ljudi ne misle da je ovaj novac poklonjen, ovaj novac koji smo mi zapravo posudili od nekoga, bilo to fizička osoba, bila to tvrtka, nije bitno, nego je kupio obveznice, neka država, ko god je, moga bi kupiti bilo tko, mirovinski fond, ali je taj novac posuđen i neko će ga vratiti i vratit će ga sa kamatom i vratit će ga za 10.g., ko će sjediti u ovom saboru odnosno na vašem mjestu, ja mu ne bi bio u koži. I možda samo evo za kraj jedna mala ovako sitnica koja je, nije vezana, nije vezana toliko, evo samo da pronađem ovdje među … [[Govornik se ne razumije]] evo bravo, našao sam, dakle s obzirom da je slijedeća točka dnevnog reda prijedlog SDP-ovog zakona, oni su ga nazvali o pobačaju, a ja govorim o zaštiti života, mene zanima evo biste li vi smjeli izdati ovakav jedan jubilarni novčić od 25 kuna koji je izdan 2000.g., 2000.g. je izdan novčić, s jedne strane piše 25, a s druge strane jedan mali embrij, jedan mali embrij, kao jedan, znači, jedna pro life kampanja, pa me zanima biste li smjeli, ne zbog toga što ste vi guverner, pa ne smijete, bi li vam vaš, vaš šef, onaj ko vas je tu stavio, kome odgovarate zapravo, Andrej Plenković, predsjednik hrvatske Vlade, to dozvolio?

Hvala g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, predstavnici HNB-a, poštovani građani prije svega vama se obraćam, raspravljamo o polugodišnjim informacijama HNB-a za drugu polovicu, znači 2018.g. i prvu polovicu 2019.g. Ja ovdje neću ulaziti u mnoge detalje jer smo se naslušali potpuno nepotrebnih priča jer ova polugodišnja informacija se redovito objavljuje na stranicama HNB-a. Želim odma ovdje na početku napomenuti poštovani građani, podsjetiti vas da zbog svega ovog što se događalo proteklih godina u RH zbog slučaja Franak gdje je bilo oko pola milijuna što roditelja, što djece, znači obuhvaćeno tim problemima, zbog toga što je 8 banaka odobravalo tzv. otrovne financijske kredite, znači kunske kredite koji su vezani uz franak, zbog toga što se lihvarilo po RH, što su emitirane mjenice bez pokrića da sam zajedno s kolegom Škibolom podnio kaznenu prijavu prije jedno dva tjedna protiv HNB-a za razdoblje 2000.g., pa ovamo i prema tome i još u ime Stranke Promijenimo Hrvatsku podnio sam kaznenu prijavu jedini protiv Raiffeisenbanke iz Zagreba jer je dakle potpuno javno, sve druge institucije su to mogle vidjeti i građani su to vidjeli, znači građani i jedan portal je reagirao, oni su javno tražili piar agenciju koja će utjecati na rad sudova u RH, znači vidimo koliko se ovaj financijski bankarski sustav osilio i dakle zbog toga sam podnio kaznenu prijavu. E sad vidite, u svakoj zemlji središnja banka igra važnu ulogu, igrom okolnosti ja se evo ovim područjem kao ekonomski stručnjak bavim 30.g., što monetarnom politikom, što međunarodnim financijama, žao mi je da nikad nijedan guverner u povijesti nove RH nije dakle bio specijalist za monetarna pitanja već su to obično bili za javne financije, za tržište radne snage, na tome doktorirao itd., ali očito je vlastima to odgovaralo da imaju takve ljude. E sad pogledajte nešto, ajmo mi, moj je cilj ovdje kao i političara i ekonomskog stručnjaka da raskrinkam ovaj pojam financijske stabilnosti, znate financijska stabilnost moguće je ostvariti, a da se raspada prealna ekonomija i da imate društvo i građane koji propadaju, bankrotiraju, razbolijevaju se, to je moguće, to je jako, jako, itekako moguće. Vidite kako je koncipiran taj financijski sustav u RH, najvažniji dio financijskog sustava su banke, bankarski sustav, broj banaka je drastično pao, osamostaljenjem RH bilo ih je negdje skoro 60, sad ih ima 21. U tom bankarskom sustavu, to je talijansko-austrijski u stvari bankarski sustav jer 4-5 banaka kontroliraju 81% imovine bankarskog sustava, nema tu S od suverenosti i mi smo postali naprosto kolonija. No, je li financijska stabilnost kad imate preko 300 000 blokiranih ljudi od kojih su mnogi ovršeni, otprilike do sada je provedeno oko 8 milijuna raznih ovrha po podacima pravne struke. S druge strane, propada industrija zbog nerealnog tečaja hrvatske kune već, koja se vodi već od '93.-'4.g. do danas, zbog izuzetno visokih kamata koje su i sada ne 20-30% više u odnosu na druge nego 20-30 puta, ponavljam 20-30 puta više nego što su u Austriji i Njemačkoj i dakle drugim članicama EU, pa čak i onima koje nisu u Eurozoni. E vidite što je ta financijska stabilnost, dakle što kaže HNB i njeni predstavnici ovdje? Kaže, mi već 25 godina 6 čuvamo nominalnu stabilnost deviznog tečaja to u prijevodu znači dok bude da ne kažem svijeta i vijeka dok budu živi čuvat će i budu tamo i 1 EUR-o će biti 7 recimo zarez 4 kune. Moram priznat da ove, već 4-tu godinu u politici da ništa građanima nije teže objasniti od uloge središnje banke i pokazati ljudima da je to uz pravosuđe drugi najveći destabilizator hrvatskog gospodarstva, društva i države. To je uistinu shvatio sam vrlo teško objasniti. E pa zato smo pokrenuli …/nerazumljivo/… se kaznenim prijavama sad ćemo vidjeti koliko će to stajati u DORH-u, koliko DORH ima, koliko je neovisan, koliko ima snage da pokrene. Ali doći će taj dan kad ćemo mi ući u HNB, ne mi, nego institucije koje trebaju, neovisni revizori, državna revizija i ostali eksperti jer mi ljudi moji pravo stanje stvari tamo ne znamo. A ja ću vam pokazati kroz ovu moje izlaganje. Želim naglasiti slijedeće, HNB u 2017., 2018. kumulativno ostvarila dug, gubitak u stvari gubitak od 3,5 milijarde kuna to danas o tome vidite ni riječi nema. Znate dobro je kad nešto branite institucije, ja to razumijem, pa morate barem nešto malo priznati da je minus, pa kažete eto popravit ćemo se, ništa od toga. Znači taj nitko u tako kratkom roku, ja ne znam ni Agrokor nije napravio u 2 godine gubitak od 3,5 milijarde kao što je to HNB napravila. I ne samo to, HNB je u zadnjih nekoliko godina najbrže zadužuje RH u inozemstvu i ona u vanjskom dugu Hrvatske sudjeluje nećete vjerovati sa preko 3 milijarde EUR-a. Sad će netko reći, pa jeste vi normalni, što će vam 3 milijarde EUR-a kad ionako devizne rezerve stoje kod vas, što ćete se zaduživat još za 3 milijarde EUR-a. O tome ću poslije reći. Oni su se zaduživali za 3 milijarde EUR-a kroz …/nerazumljivo/… poslove, to je nemoguće objasnit u kratkom roku, a znate koliko su zaradili i to je upitno to njihovo računovodstvo, knjigovodstvo, to ćemo provjerit kad-tad, zaradili su navodno za prošlu godinu nekih 30-tak milijuna kuna od 25 milijardi kuna znači koliko su se zadužili. Znači, devizni tečaj je koji je nerealan 26 godina uz privatizaciju za nas iz Stranke Promijenimo Hrvatsku to je drugi magnum crimen suvremene Hrvatske, Hrvatske države. To su dva najveća zločina napravljena u Hrvatskoj u području gospodarstva. Netko će reći pa ti nemoj pretjerivati čovječe, jel ti znač što govoriš. Vidite, sad ću vam pokušati objasniti zašto je tečaj najveći drugi najveći krimen ovih vlada koje su dosada vodile Hrvatsku. Kada se mijenja struktura troškova u Hrvatskoj i bilo kojoj drugoj zemlji onda vama iako troškovi i stopa inflacije u Hrvatskoj brže rastu kroz 10, 20 godina nego u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj itd., to se upoređuje i mjeri onda znači ona zemlja koja je ne efikasnija, koja ima više troškova, višu inflaciju ona mora oslabiti svoj devizni tečaj. I to je tako po svim teorijama, po svim teorijama. Ali vidite, vidite sad potkrepljujem ono da možete proglasiti financijsku stabilnost da vam je tečaj nominalni stabilan, ali ste uništili, desetkovali ste izvozni sektor Hrvatske koji je bio.

I uz tu laž propada Hrvatska sigurno, dušmanska puška nije istjerala iz Hrvatske 300 do 400.000 ljudi, a ovakva ekonomska i monetarna politika je, HDZ-a i SDP-a. Ona je izvan svakog demokratskog nadzora. Izvan demokratskog nadzora. I što se sad dogodilo, zašto je, ovi su ljudi osuđeni na suradnju jedni s drugima, koji su prije obnašali vlast, sada i koji sada obnašaju u HNB-u, jer to je ista ekipa koja je oko svega, jedni drugima bili kumovi i zato se oni drže jedni s drugima. Pa čak mi žao SDP koji govori da je oporba oni dakle u suštini ili ne dođu na raspravu ili su protiv prijedloga novog o HNB-u ili jedni drugima drže svijeću. Znači, prava oporba je, nije, nije ova koja se promovira nego mi koji smo o tome, mi smo temu HNB-a, kune, EUR-a, blokiranih mi smo donijeli u Hrvatski sabor. Vi to morate naravno braniti jer nema vam druge. Predsjednik Vlade on želi na projektu EUR-o osobno i sa svojim pajdašima profitirati u sustavu Bruxellesa znači administracije da nešto napravi. Znači, 25 godina tečaj kune prema EUR-u je fiksan, on je zabetoniran. Pa gledajte ako je to, ako se stalno propovijedalo da nam je ta stabilnost važna, pa mi smo imali stvarno 25 godina EUR-o bez EUR-a, to je fiksni devizni tečaj, ako je to bilo važno pa zašto nismo, zašto nam je razvaljena platna bilanca gospodo. Znači, pričajte sa stručnjacima, a ne sa svojim propagandnim timom koji vozate po Hrvatskoj da objašnjavate kako treba, uvijek ista ekipa, kako treba uvesti EUR-o. Ostat će ovi zapisi da hrvatski narod vidi tko je što radio i govorio, a ja sam uvjeren da ćemo to brzo i na parlamentarnim izborima raščistiti. Dakle, 25 godina se vodi ista politika deviznog tečaja, e sad što je posljedica toga, kaže financijska stabilnost je po definiciji, vi ćete to reći, da bez obzira kakav šok dođe iz zemlje, izvana da banke ne propadnu jer su kapitalizirani itd., ali mi 20, 25 godina imamo kontinuirani deficit platne bilance u vanjskoj trgovini sa svijetom na međunarodnoj razmjeni, u zadnji 10.g. deficit kumulativni u robnoj razmjeni je 70 milijardi EUR-a, 70, to je 520 milijardi kuna mi više smo uvezli u proteklih 10.g. nego što smo izveli, takvim tečajem ste to razvalili, mi imamo dakle pokrivenost, pročitajte '93.g., dakle kad je bio rat, RH je imala pokrivenost uvoza izvozom 90%, sada je on pao nije ni 50% razumijete, Srbija ima 70%, Sloveniji pao sa 100% na 95%, pa su zabrinuti, pa nemojte prodavat, pa kome vi prodajete dakle maglu.

Zašto? Jer će odma reć a ti želiš devalvirati kunu, pa će narasti obveze dužnicima, pa naravno vi ste napravili taj zid, napravili ste strategiju kako da euroizirate, kako da ljudima kredite vežete za tuđe valute, a onda da ih uništite ako dođe do promjene tečaja, to je znači ono što ste vi osmislili, to je prava strategija i zbog toga je 300 000 blokiranih, zbog toga je oko 500 000 ljudi pati zbog Franka, mnogi su se razboljeli, mnogi otišli iz RH ne mogu plaćati, zato je HNB uz bankarski sustav ključni destabilizator hrvatskog gospodarstva, društva i države uz pravosuđe, ali brzo će izbori. Poštovani građani, ja vas pozivam da ovu dramu hrvatskog naroda i države zaustavimo, da okrenemo kotač jer ima nas dovoljno bez obzira što je puno ljudi iselilo, koji će udarit šakom u stol, skupiti glave i reć idemo sad u ovom smjeru, da HNB bude institucija koja će podržavati rast i razvoj, a ne podržavati bankarski sustav da lihvari i kamatari svoj narod, vlastiti da ga goni da bježi u inozemstvo. S druge strane, ko je, što je financijska stabilnost u vašem pojmu? Javni dug je, vaši su podaci, narastao sa 284 milijarde kuna kad ste došli na vlast na 299, vi ste to objavili, znači premijeru nemoj lagat hrvatski narod, stalno govoriš da je javni dug pao, vi ste povećali vanjski dug kad ste došli sa 40,5 na 43 milijarde EUR-a, to su također službeni podaci HNB-a, znači imamo potpunu destabilizaciju realnog sektora, potpunu destabilizaciju, znači ajmo tako reć, osiromašenje sektora stanovništva, povišanje vanjskog duga, javnog duga, gubitke HNB-a i sve ostalo i prema tome moramo provesti monetarnu reformu i HNB staviti pod demokratski nadzor [[Upadica: Vrijeme profesore]] hrvatskog društva.

Oprostite, sad sam tek shvatio da imam po 5 minuta da odgovorim, pa ću probati nešto odgovorit na obadvije ove prije intervencije, dakle što se tiče ove prve tečajni mehanizam, kao što sam rekao nije predviđen ulazak izlaz kao ni iz Eurozone, znači nema ali zemlja na koncu uvijek može, Grci su bili pred glasanjem u parlamentu da izađu iz Eurozone, pa su odlučili da je bolje ostati u Eurozoni, znači bez obzira što nisu predviđeni pravni mehanizmi kao takvi, za tako nešto uvijek na koncu ako postoji politička odluka i volja, postoji i način. Što se tiče Raiffeisenbanke već sam odgovorio na pitanje gospodine zastupnika Škibole, dakle istrage provodi DORH, HNB provodi nadzor, za sada ono što je jasno je da je predsjednik uprave podnio ostavku, ja mislim da je to značajno jel to znači da se neće nastaviti takvom politikom, ja sam to vrlo jasno banci dao do znanja da je to potpuno neprihvatljivo i da tako ne može se nastavit, a to nije, a to je samo dio onoga što će se dogoditi u banci. Ne možemo mi govoriti o tome, u krajnjoj liniji i surađujemo i sa DORH-om oko toga, ali budite uvjereni da će tako biti. Što se tiče Europske središnje banke, ja sjedim u odboru onda Europske središnje banke ako uđemo u EUR-o jednog dana, imam istu plaću koju imam sada, znači nemam nikakvu drugu plaću, svaki zastupnik tamo ima plaću koju ima u svojoj vlastitoj zemlji. Što se tiče obveznica, dakle dug se refinancira jeftinije, ali dug kao udio u BDP-u pada, to je bitno, znači i vanjski dug i javni dug pada, a ne zadužuje se dodatno sve dok postoji suficit na fiskalnom računu što je dobro ili uravnotežen bar dug, što je isto djelomično odgovor na ono što je rekao g. Lovrinović, on govori o nominalnim brojkama, jedino što je važno u ekonomiji su relativne brojke, znači odnos vanjskog duga i javnog duga u odnosu na BDP i jedan i drugi vrlo brzo padaju, znači javni dug pada 4 puta brže nego što zahtjeva Europska regulativa i mi smo tu zemlja koja ostvaruje drugi najbrži pad javnoga duga u BDP-u. Ono što je rekao g. Lovrinović još oko duga HNB-a ne, to potvrđuje da on u biti ne razumije ništa o tome, kao što smo već puno puta vidjeli, naime radi se jednostavno o tome da vi imate poslove u kojima zamjenjujete obveze s jedne strane i s druge, tako da neto duga nema, znači ono što vam je potraživanje to vam je dug, a zarađujete na tome, pa zašto HNB ne bi zaradila 30 milijuna kuna, a da neto dug ne povećava? Ono što vi pričate to je samo jedna strana bilance, a ne vidite drugu stranu bilance, morate kao profesor ekonomije razumjet da postoje dvije strane bilance. Što se tiče tečaja, da smo slušali ono što ste vi predlagali što se tečaja tiče onda upravo ono što ste vi govorili se ne bi ostvarilo, ne bi padao dug nego bi rastao, da je HNB vodila politiku kojom bi devalvirala tečaj 10%, dug u Hrvatskoj bi bio 50 milijardi kuna veći. Da smo devalvirali tečaj 20%, bio bi stotinu milijardi kuna veći, to znači da bi dugovi kućanstava bili veći, ne bi ih mogli otplaćivati, onda bi imali s EUR-om ono što ste vidjeli sa švicarcem, da bi dugovi poduzeća bili veći, ne bi imali za investicije, i da bi dug države bio veći, i država ne bi imala za svoje, potrošnju, ili bi morala dići poreze, ili bi morala smanjiti potrošnju, i to bi Hrvatsku sasvim sigurno odvelo u recesiju, i to je jedna istina o tečaju. Hvala lijepo. Idemo ka povredama Poslovnika, molim vas da budete vrlo jasni. Gospodin Vujčić povrijedio je članak 238. Poslovnika Hrvatskog sabora, znači vrijeđao je i omalovažavao zastupnika Lovrinovića, na način da je rekao da zastupnik Lovrinović nema pojma uopće o čemu priča, prema tome molim vas da nas zaštitite od ovakvih izjava, vrijeđanja guvernera Vujčića. Hvala.

Članak 239. kaže: „Zastupniku će se izreći opomena ako postupa protivno članku 238. ovoga Poslovnika.“ Recite mi o čemu se radi. Vi ste povrijedili, znači vi ste povrijedili 236.

Kao predsjedavajući. Onda tu nije 239., molim vas sjedite.

Imate opomenu. Ne možemo se igrati, ma mislim nismo u krčmi, ne. Nažalost ne postoji članak kojim bi se pozvao, ja ću se pozvati na 238., ali nažalost ne postoji članak kojim se može upozoriti na nedopustivo ponašanje predlagatelja.

Što se tiče gospodina Škibole, tu smo u jako velikoj nedoumici nakon odluke Ustavnoga suda, ovaj, ali međutim donekle imate u pravu, donekle imate pravo, neću dat nikakvu opomenu nikomu, neću dati nikakvu opomenu nikomu, ali međutim ja bih molio da svi se suzdržavamo u, kada se, kada govorimo o drugim zastupnicima, Možemo. Gospodin Zekanović druga opomena, ne možete više govoriti znate.

Izvolite gospodin Škibola. U ime Kluba nezavisne liste mladih tražim stanku u trajanju od 15 minuta, iz razloga što je gospodin Boris Vujčić došao u Hrvatski sabor i jednostavno vrijeđa ovdje saborske zastupnike, ne poštuje saborske zastupnike i ostaje na stavu Hrvatske narodne banke koja kad god ih pozovemo na odgovornost, oni uvijek govore da su nezavisni od Hrvatskog sabora, da ih ne zanima institucija Hrvatskog sabora, da ih ne zanimaju hrvatski građani, prema tome tražim stanku od 15 minuta. 18:18 je, do 18:30, 12 minuta, svima će nam dobro doći jedna pauzica. Hvala lijepa.

Izvolite gospodine Bulj. Hvala lijepo. Uvaženi guverneru. Evo ja ću sada u replici isto kazat što sam mislio, nije korektno zastupnike vrijeđati na način da kažete da prof. Lovrinović ništa ne zna. Mi smo zastupnici, nit se ja smatram stručnjak, ali ću vam postavljati brojna pitanja koja su rezultat loših politika i monetarne i sve politike HNB-a i ostalih politika, to je naša obaveza.

Zbog čega mi srljamo u euro, a ne znamo rezultate koji će biti na ekonomiju i gospodarstvo, uostalom na život građana?

Znači, dva su pitanja prvo su RBA zadruge, o tom sam već dosta puta pričao ovdje, ali jednostavno se radi o tome kao što ja mislim već je tu i zaključeno da HNB nije nadležna za nadzor institucija koje daju prekogranične kredite iz drugih zemalja. Znači to su bile zadruge koje niti su licencirane bile u Hrvatskoj niti su nama nikad javile niti smo znali da daju nekome kredite jel su ih davali iz Austrije. Što se tiče eura, ja moram reći da smo mi pozvali sve zastupnike u HNB na raspravu o euru i neki su se odzvali, neki se nisu odazvali, isto smo tako organizirali nekoliko javnih nastupa tribina gdje smo objašnjavali zbog čega je euro dobar za Hrvatsku o tome sam stvarno puno puta pričao. Ono što mogu reći u kratko jel nemam puno vremena je da smo mi zbog toga što smo visokoeuroizirana država znači većina štednje u Hrvatskoj je i dalje u eurima, zemlja koja je od svih u Europi, trenutno u EU može najviše profitirati od uvođenja eura, a mi smo uz to i najmanja zemlja u EU koja još nije uvela euro. Hvala lijepa. Poštovani predsjedavajući. Već sam 4 godine slušao guvernera kada dolazi i ja ne znam što se danas u njegovoj glavi dogodilo, nikad niko ga nije ponižavao od saborskih zastupnika i vrijeđao. Ne znam zašto je mene danas izabrao da me vrijeđa i ponižava ovdje. Da li je to zbog kaznene prijave da mi se želi osvetiti što smo podnijeli kaznenu prijavu protiv njega jer je sada on kao zamjenik najodgovorniji, da li je to zbog toga što vidi sve što radi da ide u propast? Uglavnom, nije dobro, ja to nikad vama guverneru rekao jer sam i akademski čovjek, cijenim druga mišljenja, nikad vam ne bih rekao da nešto ne znate. Vidjeli ste ja sam s vama fino polemizirao, iznosio sam fakte, argumente, to sam očekivao i od vas. Ali zašto vi gubite živce, zašto vrijeđate i mene i druge zastupnike ponižavate? Vjerojatno je to sve prešlo od premijera Plenkovića koji je inače bahat pa je to prešlo i u druge institucije, eto ja se čudim da ste postali takav.

Znači, ste vidjeli dozvolili smo kompletno da svako kaže ono što misli sad idemo dalje, ok. Odgovor, izvolite. Pa ja se apsolutno izvinjavam ako ste se osjetili uvrijeđeni, ja sam samo replicirao temeljem ovog što ste vi rekli da vam je žao da u HNB nikada nije izabran guverner koji razumije monetarnu politiku. To je bilo isključivo vezano na to. A što se tiče kaznene prijave i kaznenih prijava koje su podnesene, ja moram reći samo da mi je jako žao da se institut kaznene prijave koristi za politički marketing. Ja bih bio sretan da postoji odgovornost za podnošenje takvih kaznenih prijava kada se već podnose.

Ne razumijem ovo.

Gospodin Lovrinović, teška srca, a znam da imate najbolje namjere ali moram vam dati opomenu jer ne možete dati repliku na odgovor na repliku, mislim oprostite ali imamo jedan Poslovnik ovdje koji je zakon, Poslovnik je zakon i mi smo ga ovdje izglasali jel da. A mislim da ste i vi glasali za Poslovnik. Idemo dalje.

Ja se ne mogu složiti sa tim pamfletom koji navodite u tom izvješću jer ja osobno ne vidim taj potrošački optimizam koji vi ovdje navodite, ja vidim optimizam egzodusa, vidim optimizam da mladi ljudi zapravo napuštaju našu domovinu i vidim pesimizam u kontekstu ostanka u RH, ali potrošački optimizam ja u RH ne vidim i veliko je pitanje na temelju kojih parametara vi računate taj potrošački optimizam koji se ovdje navodi? Evo danas me zvao kolega iz Udruge Ovršni ustanak, on mi govori da u Međimurskoj županiji ima veliki broj deložacija koje su dogovorene u narednom periodu, znači banke su krenule u ubrzanim promptnim procesima izbacivanja ljudi iz svojih nekretnina, vidimo čime se banke bave u RH, vidimo da RBA banka je nastojala, pazite ne lobirati, znači treba napravit tu jednu distinkciju, ona je nastojala vršiti pritisak na Ustavne suce, na koji način je nastojala vršiti pritisak na ustavne suce? To je ono pitanje koje treba istražiti DORH.

Druga stvar što ste naveli u izvješću, doprinos neto izvoza povećanju realnog BDP-a je i dalje ostao negativan, znači evo vi to priznajete u samome izvješću i, ali ne tražite uopće svoju odgovornost u tom kontekstu, znači vi priznajete da je neto izvoz ostao negativan, ali nećete uć u problematiku zašto je negativan u smislu vođenja vaše monetarne politike, znači vi nećete postaviti pitanje da li je tečaj kune prejak, znači da li je tečaj kune nerealan, da li se može taj tečaj kune prema savjetima mnogih uvaženih i etabliranih ekonomista oslabiti jer mnogi su o tome govorili, ali vaša, vaša mantra koju vi ponavljate jest ne mi ne možemo devalvirati kunu i na taj način stimulirati izvoz zato što ćemo opteretiti građane i oni će morati ovaj, imat će više troškove vraćanja kredita, ali to su te floskule i to je i g. Lovrinović objasnio, vi ste prvo vezali kredite, znači valutnom klauzulom, znači nametnuli ste valutnu klauzulu i onda se, i onda se pozivate na to da ne možete devalvirati kunu, znači to je ta jedna zmijska zamka koju ste vi napravili i onda koristite argumentaciju unutar tih postavljenih okvira, međutim treba razmišljati izvan okvira, treba jednostavno koristiti monetarnu politiku kao aktivan instrument u poticanju gospodarstva, a vi to ne radite. Pogoduje se na taj način, kome, pogoduje se na taj način uvoznom lobiju, pogoduje se na taj način uvoznim korporacijama, uništava se domaća proizvodnja, vama je to poznato, međutim ono što je vama bitno, vama je bitno samo održavati stabilnost, znači stabilnost cijena, nema nikakvog utjecaja na gospodarstvo i ponavljaju se te mantre. Druga stvar što treba reći i konstatirati da u kontekstu ovoga što sam iznio, vaša briga o nacionalnom interesu je ravna nuli, ja ne vidim na koji način vi zagovarate nacionalni interes ako uopće ne koristite monetarnu politiku u kontekstu poboljšanja gospodarskog stanja u državi i imam dojam, imam dojam da slušate samo naloge predstavnika međunarodnog monetarnog fonda koji vas zapravo instruiraju, oni vas instruiraju što trebate raditi i vi to poslušno znači izvršavate bez ikakve odgovornosti prema instituciji HS jer se uporno pozivate na tu nezavisnost HNB-a, međutim vi ste javna institucija, vi ne možete biti apsolutni, apsolutno nezavisni od izvršne vlasti, ne možete bit, ja znam da je uređeno da je HNB nezavisna, međutim vi jednostavno morate usklađivati svoju politiku i sa izvršnim politikama Vlade RH i trebate radit na poticanju, na poticanju gospodarstva. Svakako treba preispitati tu vašu nezavisnost i sjećam se koliko ste se odupirali i tada isto koristili taj argument kada se tražilo da državna revizija uđe u centralnu banku onda vam je taj argument nezavisnosti narodne banke bio najvažniji iako se znalo da se time ne želi utjecat na monetarnu politiku nego se htjelo uć u poslovanje same narodne banke i da se zapravo vide kakav je to, kakav je to bunar tamo i, i, i, i kolko tamo ima nereda. Međutim, kada treba štititi banke i njihove prljave rabote e onda ste tu hrabri, odvažni, onda nećete koristiti svoje mehanizme koje imate na raspolaganju. HNB je javna institucija, hrvatski građani vas plaćaju, masno vas plaćaju, imate duplo veće plaće nego ovdje saborski zastupnici koji danas sjede, ali postavlja se pitanje kolko vi dajete ovome društvu i koja je vaša uloga jer ako društvo vama puno daje u materijalnom smislu, a vi tom društvu vraćate malo, usudio bi se reći da više branite interese tih privatnih bankarskih institucija nego što branite interese hrvatskih građana kojima bi trebali biti, kojima bi trebali biti odgovorni, radite protiv ruke koja vas hrani i to je činjenica. g. Vujčić, danas vaša uloga u ovom mandatu je da izvršite tu implementaciju EUR-a i vi znate da ste samo zbog toga dobili još jedan mandat, to radite na jedan subjektivan način bez konstruktivne rasprave, bez sagledavanja prednosti i nedostataka, znači vi govorite samo prednosti, ja se slažem da ima i prednosti, ali nećete reć nedostatke, a nedostataka također ima puno, od asimetričnih šokova do, do gubitka monetarne politike i da se uopće nešto sa monetarnom politikom napravi itd., itd.

Spominju se, spominju se i globala okruženja, znači problemi sa brexitom, mnogi mediji su širili strah i paniku da kada Velika Britanija izađe iz EU da ne znam što će se dogoditi, da će doći do gospodarskog kraha Velike Britanije, da će građani u Velikoj Britaniji ono malte ne svi završiti u nekom bankrotu, znači strašilo se, mediji su tu ono odradili ogroman poso, vidimo Velika Britanija je izašla iz EU, redefiniraju se određene politike, redefiniraju se određeni ugovori i oni kažu mi ćemo zagovarati sada više svoje vlastite interese, znači nećemo dopustiti nekoj Europskoj središnjoj banci ili nekim nadnacionalnim, transnacionalnim institucijama da nam se miješaju u sve segmente politike i društva. Naveli ste primjer sa Italijom, ista priča i u Italiji, strašili su mediji sa tim pokretom 5 zvjezdica kao da će oni ne znam što napraviti, ljudi su došli tamo na vlast, sređuju stvari, rade, znači nikakvih problema nema, znači a, a, a, a vi srašite znači taj establišment straši kao da ne znam što će se dogoditi i što se trebalo dogoditi, tako da tu se vidi i velika uloga medija u cijelom tom sustavu, jedna propagandna uloga medija koja nije nezanemariva, zapravo zato što, otkuda se mediji financiraju, uglavnom isto od tog privatnog kapitala banaka i onda je to sve povezano i vi npr. kada kritički govorite o tim nekim politikama e onda vas se želi prikazati kao neznalicu, onda vas se želi difamirati na različite načine, međutim to je politika koja neće dugo trajati jer građani na vlastitoj koži osjećaju ove stvari koje ja danas ovdje govorim, znači oni na vlastitoj koži to osjećaju i oni će prije ili poslije radi egzistencijalnih razloga odbaciti takvu politiku. Hvala.

To je prvenstveno jedan od tih pokazatelja je, je svakako i ovo što je ovdje bilo danas govoreno snažan rast poticaja rasta kredita stanovništvu, a padanje, opadanje odnosno krediti, gospodarski subjekti odnosno poduzećima su u minusu.

To je ono što sigurno u toj nekakvoj strukturi u određenom vremenskom nizu pokazuje određene trendove koji mogu biti sada još uvijek ne pokazuju određene znakove upozorenja, međutim ukoliko vidimo i sa ovim virusom svjetska trgovina, utjecaj na svjetski turizam, svakako na promet vidimo jednu opću histeriju što se tiče toga, sigurno i zatvaranje granica. I kada netko najavljuje nekakav, ne samo naš ministar nego i drugi da se stvara jedna psihoza koja sigurno na svjetsko gospodarstvo će utjecati, ne znam, bile su procjene svjetskog gospodarstva oko 3%, sada su već korigirane na 2,5% Međutim svakako ova upozorenja ne samo na ove eksterne faktore vrlo brzo onda oni izbijaju kada dođe do krize. Također ono što je primjetan trend u bilancama banka je da se ukupni primljeni depoziti neznatno su se smanjili odnosno da su se promijenila njihova ročna struktura, pretežito je posljedica daljnjeg prelijevanja oročenih depozita stanovništva u transakcijske račune. To je trend koji čini mi se zadnjih 5, 6 godina da smanjuju se oročena sredstva, a da sve više i više sredstava ima na transakcijskim računima, da građani drže na transakcijskim računima. Tako je na kraju prve polovine 2019. godine iznosio je dio 40,3% je bilo ukupni depoziti, ali depoziti na transakcijskim računima se povećao i dosegnuo je tih 54,2% što ponovo kao ovakav trend nije dobar jer bolje da banke imaju nekakve dugoročnije izvore financiranja da bi tako te dugoročne mogli prenijeti i na gospodarstvo kao dugoročno, a znamo da su transakcijski računi da se vrlo brzo novac može i povući i da u tom kontekstu, da takva struktura pasive banaka nije nešto što je dugoročno povoljno za gospodarstvo bez obzira što ovaj dio trend nižih kamatnih stopa kao što je rekao guverner koji je prvenstveno posljedica europskog kvantitativnog …, a u konačnici domaćeg kvantitativnog … od HNB-a gdje smo došli na niske razine kamatnih stopa. I postavlja se pitanje i to je ono što niko zapravo nema danas odgovor na nekakvo pitanje, koji su nam instrumenti sutra u budućnosti, za godinu, dvije, tri kada ukoliko dođe do ovoga usporavanja koji su više instrumenti monetarne politike? Jel sada smo na nekakvim niskim kamatnim stopama da ne kažem negativnim kamatnim stopama, velika većina poduzeća, tu je i guverner rekao se refinancira, ne znam koji su zadnji podaci, ali između od 2 do 3% su sada ti, znači poduzeća uzimaju kredite refinanciraju se i sada oni imaju u svojim bilancama prosječnu kamatnu stopu, ne znam da li imate taj podatak, ali bilo bi dobro čuti koliki je ponderirani trošak refinanciranih kredita kod firmi kojim je vjerojatno sada negdje oko 2, 3%, međutim postavlja se pitanje u budućnosti ukoliko bude pritisak na kamate jel su sada kamate na takvoj razini da nije zapamćeno da tako bude i naredno razdoblje sigurno trogodišnje … da imamo negativne kamatne stope, negativan EURIBOR, RNS je na razini nule itd., koji nam instrumenti više monetarne politike ostaju u budućnosti da kada dođe do bilo kakvih poremećaja na tržištu. Ono što je problem da kamatne stope ne mogu više ići dolje, one su sada na povijesnom minimumu i sada nemamo, ja bih volio da možda ako guverner zna jel ima ne samo u HNB nego i Europska centralna banka koji su to mehanizmi koji mogu više.

Ono što bi sigurno bilo dobro vidjeti u ovom izvješću, ne znam da li ima ja nisam našao, određeni dio nekakav vremenski slijed tih greenfield investicija, ne znam da li ima. Znam da ste vi to pratili, da ste imali te podatke, jel ovaj dio što je bilo danas govora, znači nama najveći dio za devizama koji danas zadovoljavamo ne samo kroz izvoz usluga odnosno turizam, znači ove transfere doznaka je najveći dio zapravo su povlačenje eu fondova. Međutim, dugo vremena je država cijelo vrijeme i svoju platnu i kapitalnu bilancu branila kroz određene kapitalne odnosno greenfield investicije i to je bio jedan dio gdje se negdje nekakve određene ekonomske politike su se mjerile koliko smo privukli greenfield investicija, mislim nema više tih podataka. Mi smo već sada sedam godina u EU i znamo da su sve zemlje koje su ulaskom u EU da su privlačile određene greenfield investicije pa bi bilo možda dobro u tim nekakvim izvještajima dat ipak taj nekakav pregled i tih greenfield investicija koji potiču industriju, potiču proizvodnju i bilo bi dobro i njih pratiti u određenim ovim makroekonomskim pokazateljima, a ne samo da govorimo evo kako smo privukli određena eu sredstva, a sami cijelo vrijeme govorimo da najveći dio eu sredstava koristimo za uvoz.

I ono što je zapravo ovdje i konstatirano da taj efekt nakon sedam godina članstva u EU izvoz, robni izvoz koji stvara taj negativni dio da on opada. Također ovdje jedno vrlo važno pitanje, a vezano je za cijene za stambene kredite odnosno za ove nenamjenske kredite su svakako i pitanje da kažem tih divljanja cijena nekretnina na tržištu nekretnina, pogotovo neravnomjerno. Jer gledajte na 90% teritorija RH cijene nekretnina padaju, samo na jednim određenim dijelovima, pogotovo u turističkim dijelovima ili u gradu Zagrebu imate eksponencijalni rast cijena nekretnina. I onda imate jedne stvarno gospodarski teške situacije za one koji su u gradovima da su pritisnuti vrlo visokim cijenama nekretnina koji se kasnije zadužuju, a s druge strane imamo druge dijelove Hrvatske gdje su razlike po dva do tri puta. I sad također utjecaj i ovih cjenovnih pritisaka na nekretninski, kažem ne na razini cijele Hrvatske, nego na razini pojedinih dijelova vidimo ovaj velike nesrazmjere i također tu vidimo određene poteškoće koje sigurno utječu i na demografsku politiku, ispričavam se, a i na vođene određene gospodarske politike. Tako da vezano za, vezano kažem za ovaj dio naša možda preporuka možda u budućnosti da kada se ovakvi prijedlozi donose da se onda i razmotri da se donosi sutrašnjim zakonima da se ipak to objedini, a da bi sutra i ta rasprava bila kvalitetnija da bi i dobili odgovore vezano, danas smo dobili neke odgovore od guvernera kada je pitano za EUR-o, za EUR-o II mehanizam itd., vjerujem da će biti i sutra, ali sutra olakšavate i vladi kada brani određene zakone da onda mogu kvalitetnije davati odgovore, pa tako budući da se radi o specifičnoj temi, temi koja je, koja zahtjeva ovdje od zastupnika brojne odgovore ja bi volio da možda razmislite u budućnosti i možda nekakve promjene Poslovnika i da se dopusti kolegama iz HNB-a da onda te određene zakonske prijedloge zajedno sa Vladom ovaj da ih kvalitetnije rasprave u saboru i onda bi vjerojatno i možda nekakva komunikacija, šum komunikacije između zastupnika i s druge strane možda bilo ovaj, možda bio manji. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ponovit ću nekoliko teza koje sam iznio maloprije u svojoj raspravi, a to je da je uz pravosuđe HNB najveći destabilizator hrvatskog gospodarstva, društva i države. Zašto? Jer su 100-tine tisuća ljudi u Hrvatskoj ugrožene lihvarskim kamatama, ogromnim dugovima, nemogućosti otplate kredita, a to sve skupa tolerira HNB koja ima zadatak da između ostalog što štiti stabilnost cijena i ovakvog deviznog tečaja, ona znači, njoj stabilnost građana i gospodarstva nije bitna, ona to ne želi utjecati na to. E pa vidite, već sam iznio tezu da je hrvatski to je u stvari, mnogi ekonomisti u Hrvatskoj i u svijetu govore da je tečaj kune nerealan već 26 godina vidite. Da je HNB svake godine od '94. godine samo 1% slabila tečaj kune on bi danas bio puno drugačiji i puno više poduzeća bi ostalo na tržištu, posebno izvoznih poduzeća. Međutim, oni su upravo u HNB-u osmislili valutnu klauzulu kako bi provodili politiku euroizacije hrvatskog monetarnog sustava. Time potiskivali kunu iz optjecaja i što su postigli na taj način, oni su time učinili da tečajna politika postane nemoćna, neaktivna. Jer što bi onda govorili, ako kažete treba oslabiti kunu, ne devalvirati, nitko ne traži u ovoj zemlji devalvaciju 10, 20%, ali pametno slabiti 1%, 2% što nitko ne primijeti i to sve rade zemlje pametne u svijetu Poljska, Češka, Mađarska, Turska, sve turističke zemlje. A vi nama prodajete ovdje priče, a žao mi je da gubite živce, da vrijeđate ovdje zastupnike, posebno mene, ne znam zašto ste mene uzeli na zub, nikad to niste radili, nikad to niste radili, ali očito kad čovjek vrijeđa nekog drugog onda pokazuje svoju slabost, nema argumenata, možda vas brine i kaznena prijava. Sve to razumijemo, ali eto ja neću vas vrijeđati s poštovanjem govorim argumentima. Ajmo dalje, znači narodna banka je stavila pazite ona je kao živi zid stavila svoje građane ispred sebe i onda kaže, svatko tko traži slabljenje tečaja ugrozit će ove ljude. Ali poštovani građani, mi koji smo stručnjaci, mi znamo jednostavan način kako riješiti taj problem. Ukinut ćemo valutnu klauzulu, sve kredite uz valutnu klauzulu pretvorit ćemo u kunske kredite, kao što je napravila Mađarska i druge zemlje i onda ćemo voditi aktivnu politiku deviznog tečaja. Kao što vidite to nije moje rješenje, izmišljotina, to su već radile druge zemlje. Zašto one, pa zato što čuvaju banke, njihovu stabilnost, a iz banaka svake godine, vidjeli ste 4, 5 milijardi kuna čiste dobiti odlazi vani. Recimo za 2018. godinu izašlo je neto 4,9 milijardi kuna od toga 3 milijarde kuna čiste dobiti banke su transferirale svojim bankama majkama u Italiju, a skoro 2 milijarde austrijske svojim bankama. Znači 5 milijardi kuna, a za to vrijeme hrvatsko gospodarstvo, građani stenju pod teretom dugova i puno ih, previše ih ima blokiranih, ovršenih itd. A vidite kad ne možete provodit aktivnu i nećete provoditi aktivnu politiku deviznog tečaja kune i tu lomite kralježnicu, slomili ste kralježnicu hrvatskom gospodarstvu. Onda što se događa? Evo, europski, što ovdje, ovdje je došlo do jedan institut europskih sindikata objavio je analizu koja je stručna, znanstvena da je u proteklih 10 godina Hrvatska bila jedna od 6 zemalja gdje su plaće radnicima najviše realno pale, znači smanjile se realno u proteklih 10 godina. Najviše su pali u Grčkoj za 15%, Cipru 7% i odmah poslije toga hrvatskim radnicima 5% Poštovani građani što ovo znači? To znači da kada narodna banka vodi lošu politiku, drži ovakav nemogući tečaj, onda svi radnici moraju platiti i jedino oni mogu povećavati konkurentnost hrvatskog izvoza. Na koji način? Na način da im se smanjuju plaće. Znači, neće raditi središnja banka, nije radila što joj je zadatak, e onda poslodavci smanjuju plaće da bi sačuvali konkurentnost prema inozemstvu i na taj način prinose svoje radnike, svoje građane kao na žrtvenik međunarodnog odnosno svjetskog tržišta. Znači, ovo su stručni podaci, ovo je sve objavljeno, dakle ja ništa ovdje ne izmišljam. On raste, pod navodnicima iako sumnjam u to, na nezdravim temeljima, prije svega na osobnoj potrošnji, onda raste i na potrošnji države. Međutim odakle dolazi osobna potrošnja? Maloprije je kolega Škibola dobro rekao, kaže pazite zato je ovaj materijal pamflet jer tamo piše da osobna potrošnja raste zbog optimizma potrošača. To bi u prijevodu trebalo biti da nam je standard sve veći, radi se, dobivaju se veće plaće, radosni, veseli idu u šoping centre i kupuju. Ma nije nema veze. Nego znate zašto raste potrošnja građana? Pa zato što uzimaju sve više gotovinske nenamjenske kredite da bi preživjeli, otplaćivali one stare dugove, kupili nešto šta treba, a najviše raste od doznaka naših radnika iz inozemstva. Te doznake su kada pretvorimo u kune oko 25 milijarde kuna 3 milijarde 200 milijuna eura. Znači naši su ljudi istjerani iz Hrvatske da traže trbuhom za kruhom, da traže poslove, tamo zarađuju i ovdje preko svojih doznaka i potrošnje njihove rodbine oni podižu BDP. Pa bar da im je neko iz ove Vlade rekao hvala gospodo, hvala što nam ovdje podižete potrošnju. Međutim, kada bi ta potrošnja bila okrenuta dominantno prema domaćim proizvodima, pa to bi bilo sjajno. Međutim, najveći dio potrošnje građana odlazi upravo na uvozna dobra, uvozne robe i tu se taj đavolji krug zatvara. Znači pošto onda sve više uvozimo onda se povećava deficit bilance plaćanja odnosno vanjsko-trgovinske bilance i to je taj đavolji krug koji Narodna banka nikad nije htjela prelomiti promjenom politike deviznog tečaja. To je istina o rastu.

Kakva je distribucija kredita u bankarskom sustavu?

Vidite, kada ovo kao krvnu sliku pokažete onda odmah znate da se radi o zemlji koja nema perspektivu. Zašto? Jer znači da bankarski sustav najviše odobrava praktički financira potrošnju građana, a ne proizvodnju, ne investicije. Pa ako zbrojimo državu i stanovništvo koji troše onda je tu 69% svih kredita njima ide, a samo 31% poduzećima. Takva ekonomija mora dugoročno propast i mi smo na pragu toga, mi sigurno ide u to. Vidite, danas bankarski sustav je prošle godine prerađivačkoj industriji samo 18,4 milijarde kuna, a trgovini molim vas 15,6 milijardi. Pa više je odobrio poduzećima, agencijama za promet nekretninama nego čitavoj poljoprivredi, to je slika hrvatskog gospodarstva, to je ono. Vi zato niste ni hrvatska, ni narodna, ni banka i to će vam se pitanje postaviti u vremenu koje dolazi što ste radili i za što ste radili. I na kraju da ovdje završim jer mi polako prolazi vrijeme. Ponavljam da ovaj sustav opstaje zbog toga što 25 milijardi kuna svake godine dolazi deviznih doznaka i tim ljudima treba zahvaliti jer oni čuvaju ajmo tako reć, oni čuvaju stabilnost da ovdje mnogi ljudi ne gladuju. I na kraju, dopustile ste bankama da prodaju 34 milijarde kuna neplativih kredita, država im je odobrila da za toliko smanje iznos znači masu koja bi se oporezivala poreza na dobit, to su kupile uz veliki diskont oko 70% Agencije za utjerivanje dugova i na kraju država nije dobila ništa, banke joj nisu platile porez na dobit, građane i dalje utjeruju 100% i ovo je država praktično, ovo nije država. Jest, ali za vas, ne za nas.

Gospodine Lovrinoviću nedavno je bila i presuda Vrhovnog suda u predmetima švicarskog franka gdje se utvrdilo da je osam banaka naštetilo interese i zapravo radilo protivno interesima hrvatskih potrošača. I onda se postavlja pitanje koja je uloga tu bila centralne banke koja je to sve dopustila, oni uopće nisu reagirali kada su trebali reagirati i koje će biti posljedice zbog ne reakcije i ne činjenja HNB-a? Jednostavno veliki broj hrvatskih građana našao se u dubokom dužničkom ropstvu, veliki broj hrvatskih građana izgubilo je nekretnine, mnogi su čak počinili i suicide. Znači mi ovdje tražimo odgovornost Narodne banke i ljudi koji su tada obnašali dužnost zbog izdavanja kontaminiranih kredita. Vidite to je sud utvrdio, a ja sam siguran da će i Vrhovni sud uskoro u 4. mjesecu potvrditi jer sve su institucije u drugim zemljama presudile itd. Što je radila Narodna banka? Ništa. Jednom je sadašnji guverner negdje nešto rekao nekome što niko nije ni prenio i to on ističe, Narodna banka to ističe da je bilo Ne, pazite, ovdje je ugrožena nacionalna sigurnost, stotina tisuća ljudi pate. Kao što ste rekli mnogi su se razboljeli i to dobar dio teško, mnogi su morali bježati iz zemlje trbuhom za kruhom. Znači ako ovo nije ugroza nacionalne sigurnosti, a jedan od zadataka je upravo to bio središnje banke, upravo to, ne da upozorava, a oni nisu ni to radili, nego da spriječi prodaju pokvarenih proizvoda kao što je švicarski franak.

Evo, ja bi samo kratko ukazao još jednom, iskoristio ovu prigodu da HNB u proteklim razdobljima nije obavljala svoj posao u zaštiti građana. Ja to govorim kao saborski zastupnik, a ne interesa hrvatskoga gospodarstva jer se uvijek nešto nameće.

Sad su one objavljene nedavno. Znači to je ogroman novac godišnje, 400, 4 milijarde kuna godišnje. To je ogroman novac, koji dajemo ne kamate, nego naknade, provizije i to je zaista ogroman novac. Vi ste dali guverneru naglasak na generiranju rasta BDP-a, a poglavito osobna potrošnja. Prethodnik je moj o tome govorio, a ja sam o tome govori jedno 3-4 dana sam ovde govorio i kroz zastupnička pitanja premijeru, on je govorio da su to moje tlapnje da raste BDP, da raste BDP i osobna potrošnja temeljem doznaka iz inozemstva. Ljude smo iselili, oni šalju novac, čak im ne damo pravo guverneru ni glasa, nemaju pravo elektronski glas, najprije su istjerali, to nisu glasači vladajućih kasti i nemaju pravo niti glasa ti ljudi. A ti ljudi u biti šalju 6,6% BDP-a, 6,6 BDP-a šalju ti mladi ljudi koji su otišli sa svojim obiteljima, liječnici, profesori ono sve što nedostaje u Hrvatskoj. I sad imamo 2/

Ako Hrvatska ostaje prazna, država nije samo teritorij koji ne znamo ni njega štititi, mi nemamo snage proglasiti isključivi gospodarski pojas. Ako je država prazna tom vašom politikom monetarnom onda nemamo radno snagu, ostaje prazan prostor. Država je i ljudi i teritorij. Prema tome, vodite lošu politiku. Nikad neću zaboraviti ja ću uvik to guverneru spominjat. Kakav vam je mastechef ja sam čita, natječaj je bio objavljen da morate imati kuara koji zna sljubljivat oboritu ribu sa vinima, teletinu i kolko vi, ko zna i naravno da je to bila posljedica da ovaj sabor ovdje, kad smo došli, grupa novih saborskih, ovo mlađa generacija saborskih zastupnika, tražili smo reviziju poslovanja. A Kambodža ima zlato, Albanija ima zlato, Srbija ima zlato, Bosna ima zlatne rezerve, Slovenija ima zlatne rezerve. Mene zanima gdje je zlato iz naših rezervi? Evo recimo to je isto upravljanje našim, to je smiješno, vidim da se i potpredsjednik smije, Hrvatska je država, potpredsjednik sabora se smije na ovo, Hrvatska država je bez zlata, zlatnih rezervi. To je 13, 15, ja ne znam tko je više proda to bi ministri financija, kolega Šuker ili Lalovac bivši znali, ili je HDZ više proda zlata ili, ja ne znam, ja neću ulazit, ali je činjenica da je 15 tona otpunulo. Zbog čega? Koga je se pitalo? Tko je odlučio? Jel to štiti monetarnu politiku? A kažu stručnjaci da će u idućih nekoliko godina zlato 200, 300% poskupit. Nitko. A nećemo govoriti o PR-u, maloprije mi je spomenu jedan kolega saborski zastupnik kod Raiffeisen štedno-kreditnih zadruga da je bio uključen i prije PR, PR Macan, da je on bio, ja mislim da je štedno-kreditne zadruge aktiviran, tako da ovo nije presedan, ovo nije sad presedan sa ovom bankom, znači ovo nije presedan, ali moramo reagirati da se zaštite znači od tih udara da netko lobira kod ustavnih sudaca, da lobira kod guvernera. On se vjerojatno, poslat će nekoga PR-ovca kod vas guverneru da lobira kod vas, da vi nekakve svoje aktivnosti koje možete zakonski poduzeti. Kad govorimo o mastechefu, tu sam malo priskočio, mene zanima ako imamo, koliko imamo djelatnika, koja je njihova starosna dob, čujem da su neki do 60 godina, kao 65 radili, da su ih iznosili sa 76 godina, da se prima ne znam koji natječaj, na koji način. Vi ste od HNB-a napravili posebnu tvorevinu iznad parlamenta. I nemojte zaboraviti vas je imenovalo kroz odbor ovdje izglasano na dan kad je igrala utakmica, reizabralo, utakmica Engleska-Hrvatska u Rusiji na svjetskom prvenstvu da bi se manje pričalo. Znači jednostavno sve se nekako začahuri, biraju se. Ali vi ste onaj koji mora reći javnosti zašto Poljska, zašto Češka, zašto EUR-o ne uvode? Ja nemam, vi kažete mi imamo previše EUR-a ovo, ono, ali to triba čuti i druge stručnjake.

Mi smo jedna od malobrojnih država koja nema zlatne rezerve, zlato je otišlo, niko nije pitao narod, RH nema u svom trezoru gram zlata, evo kažite kolko ima zlata?

Hvala lijepo g. potpredsjedniče g. Vujčić sa suradnicima, kolegice i kolege, ja ovaj, ja stvarno neću dugo s obzirom da je rasprava već bila opširna, ali moram reć, moram u svojoj raspravi reć par stvari, a imat ću i par pitanja za guvernera, dakle prije svega oko EUR-a kolege koji danas sad ovdje raspravljaju uopće nije tema hoćemo li uvest EUR-o ili nećemo uvest EUR-o danas u društvo, ja mislim da to nije tema, ja mislim da se RH na to, možda se varam, a vi me ispravite, RH se na to obvezala onoga trenutka kad je potpisivala pristupne pregovore sa EU i kad smo odlučili uć u EU u dokumentaciji smo mi potpisali kao zemlja da ćemo uvest EUR-o i to po meni uopće nije tema danas, niti neko gura EUR-o, niti ga unutra, ni van, to je sad pitanje trenutka i EUR-o je tu i nisu to razlozi, dakle ni da naši građani imaju kredite u valutnoj klauzuli ni ovo nego je to se RH obvezala onog trenutka kad smo potpisali pregovore predpristupne, dakle još jednom to jasno kažem, a ono o čemu bi mi danas trebali raspravljat, ne mislim današnji dan nego u današnje vrijeme i često raspravljamo u biti pogrešno, oćemo uvest EUR-o ili nećemo, mi bi trebali raspravljat kako ga uvest i da to najbezbolnije prođe i tu će veliku ulogu imat HNB, veliku zato što ako gledamo u povijest od '99.-te do danas, sve zemlje koje su uvodile EUR-o, pa i Njemačka su nakon uvođenja EUR-a pale u recesiju i imale su određenu krizu, odmah po uvođenju EUR-a i to je, znači nema zemlje kojoj se to nije dogodilo i Njemačkoj koja je jedno jako gospodarstvo europsko. Vidimo sad recimo isto proteklih mjeseci koliko je Njemačka jaka, dakle došla je u, u, u situaciju da padne u, u, u novu gospodarsku krizu i onda je samo napravila određene preorijentacije na svom tržištu i uspjela je to izbjeć, RH to ne može, dakle mi smo jedan zemlja koja se ne može tu borit, ali jedna Njemačka je pala u krizu nakon uvođenja EUR-a i sve druge zemlje koje su to napravile i to će se vrlo vjerojatno dogoditi i RH i to je ono činjenica i sad mi moramo razgovarat kada je najbolji trenutak za nas da uvedemo EUR-o, na koji način, po kojem prelaznom tečaju, kako ćemo konverzirat cijene i sve ostalo i to je to i o tome treba razgovarat, često govorimo, dakle o vrijednosti kune, ako poslušate naše izvoznike okej, oni su ti koji zagovaraju da ovaj tečaj njima ne ide na ruku, ali zadnje, u danjih godinu dana ja često s njima razgovaram, oni su sada za što prije uvođenje EUR-a da više maknu tu temu o vrijednosti kune i nadmudrivanju i sa HNB-om i sa politikom i sa svime, pa njima sada u ovom trenutku najviše odgovara EUR-o kao valuta, valuta ovoga da znaju pod kojim uvjetima posluju, to je kad s njima razgovarate, razgovarajte malo, pa ćete vidjet. Dakle, to je ono što sam htio reć, pa koda sam slušo Bagu profesore, da možda sam slušo, možda nisam, pa jesam, sudjelovao sam i tamo u nekakvim raspravama s njima, al treba ljude, dakle ne možemo mi ovdje govorit šta je najbolje za nekoga, a da toga ni ne pitamo šta on misli, ja to tako mislim, ja sebi neću uzet za pravo govorit za građane je najbolje ovo, a da s tim građanima o kojima govorim, nisam razgovarao i mislit da je moje mišljenje najbolje za nekog, dakle s njima treba razgovarat.

Druga stvar kada pričamo o Agrokoru, nakon provedbe nagodbe prvih godinu il dvije dana u biti i ova 2018. na koju se ovo odnosi su pokazatelji bili dobri i Agrokor je poslovao s dobiti, ali su bile zaleđene kompletne obaveze Agrokora, dakle prvih godinu dana nakon nagodbe poslovanja Agrokor nije morao vraćati svoje obveze, sada kada to mora, pokazatelji pokazuju ipak da ta tvrtka opet ne posluje, ne posluje baš sa dobiti odnosno da dobiti nema jer ne može servisirat kroz poslovanje sve obaveze koje je stvorio i mene sad zanima da li je Agrokor danas iz vašeg kuta gledanja koliko možete reć naravno da li je on stabilan ili nestabilan odnosno kad je država krenula u spašavanje Agrokora onda je to bila priča spašavamo kompletno hrvatsko gospodarstvo i zbog toga idemo u to, da li sada ako dolazi u, u pitanje pozitivno poslovanje Agrokora u budućnosti radi obaveza koje mora vraćat, da li RH opet prijeti nekakva kriza gospodarstva malo veća i širih razmjera jer se ipak radi iako je sada nakon nagodbe ta tvrtka dosta smanjena, ali ipak se radi o značajnoj tvrtci, tvrtci u, u RH, dakle to su ono neka 2-3 ključna pitanja koja su mene zanimala. Ista stvar, recimo sada se i brexit konačno dogodio, što zadnje 3.g. kolko je trajao taj proces smo svi već mislili da možda se neće dogodit, koliko će to recimo utjecat isto na, na, na hrvatsko gospodarstvo i monetarnu politiku u budućnosti i još ću se jednom sad vratit u biti na početak svoje rasprave, a to je EUR-o, ja sam vas i zadnji puta prilikom izvještaja pitao šta će radit HNB kad se u RH uvede EUR-o, kroz nekoliko rasprava mi je objašnjeno da ću u biti imat još značajniju ulogu, ali mene sad ne zanima to pitanje, ako želite možete i to reć ako budete imali vremena, ali me zanima u kojoj smo fazi iz pogleda HNB-a mi sada spremnosti za uvođenje EUR-a odnosno da li smo spremni, do kud smo došli i kada bi po vama bio možda najbolji taj trenutak koji se mora dogodit?

Što se tiče komunikacije sa građanima, a vi ste rekli da se ne komunicira sa građanima, pa građani su jasno rekli preko 50% u anketama da su protiv uvođenja trenutnog EUR-a, tako da, to je, to je činjenica i zbog toga se i otvara to pitanje. Kolega Škibola, nisam ja to baš tako reko ne slažem se ja s vašom replikom, ja sam jasno rekao ne da nije trenutak da mi raspravljamo o tome hoćemo li uvodit euro ili ne, ne da nije trenutak nego je to bespredmetna rasprava jer smo se mi obvezali ga uvest i to je činjenica a ono što trebamo raspravljat je ovo što ste rekli kasnije, kad je taj trenutak i kad je nama najbolje kao državi da to napravimo. I to je predmet rasprave i o tome treba raspravljati i upravo zbog svih ovih efekata i koji negativni proizlazi iz toga, treba vidjet šta je pozitivno, šta je negativno i kada je najbolje to napraviti i koji su modeli, recimo HNB bi bilo dobro da od onog trenutka uvođenja eura, možda da se fiksira dosta ranije taj tečaj koji će biti prelazni pa da se ističu cijene već u tom tečaju, da se ljudi mogu pripremiti na to, to su recimo sve neki od modela o kojima trebamo razgovarati. To je to. Na građane sam, u biti na opasku prof. Lovrinovića da sam razgovarao s Bagom, onda sam zbog toga se referirao da razgovaram sa svima, između ostalog.

Pazite, ovaj guverner je dobio mandat da ostvari interese premijera Plenkovića u Bruxellesu, e onda su morali nekoga naći iz privrede a to je g. Bago, šef izvoznika koji isto treba neki mandat tamo, prema toma, idealna kombinacija i to društvo još istih ekonomista koje šeta po Hrvatskoj zajedno s njima, oni šire priču i samo jedna anketa govori da građani žele uvesti, to je anketa koju je naručio HNB i platio, eto vidite, demantirajte ako nije tako. Pa za početak ću vas demantirati da ja nisam za nedvosmisleno uvođenje eura, dakle vi očito ne čujete što ja govorim ili ne razumijete što sam ja rekao. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Pa naravno da tražim, to je odgovorno ponašanje, po meni. Ja ne govorim, vi cijelo vrijeme nastupate, kontradiktorni ste profesore, moram vam to reć. Vi prvo kažete trebamo ne uvest euro a onda kasnije govorite treba naći najpogodniji trenutak jer Poljska, Slovačka i druge zemlje su obvezale se ali ga još ne uvode jer im još nije trenutak. Jeste vi za uvođenje ili za odgađanje? To ja ne mogu shvatiti jer sami sebe demantirate u istoj rečenici.

Dakle nema razmimoilaženja u SDP-u oko eura. I ovo je dobar trenutak da se diskutira o euru. Mi smo de facto u izbornoj godini, parlamentarni izbori dolaze i svaka ozbiljna stranka mora imati jasnu poziciju o euru. Da bi imala jasnu poziciju, sasvim je legitimno postavljati ova pitanja koje je postavio kolega Đujić. Neki odgovori još uvijek su nejasni i moraju se pojasniti prije nego što pa i stranka kao što je SDP, donese konačnu poziciju. Načelno da, jesmo za euro i Hrvatska je iskazala načelno svoju suverenu volju da uvede euro ali ga nismo uveli. I ne znači da ćemo ga sutra uvest. Uvest ćemo ga u onom trenutku barem što se SDP-a tiče, kad budemo u potpunosti sigurni da je to u interesu hrvatskog gospodarstva i države. A da, izvoznici se jako žale na svoju nekonkurentnost i zbog tečaja ... [[Govornik se ne razumije.]] u kune. Upravo tako kolega Klisović, i dobro je da se o tome raspravlja, a i ja upravo mislim o ovo to govorim cijelo vrijeme, da je odgovorna politika na vrijeme počet o tome raspravlja i na vrijeme tražit tečaj konverzije da ne bi doživjeli šok jer i uz to traženje na vrijeme od godinu, dvije, tri ili pet godina prije uvođenja eura, po svim pokazateljima svih zemalja koje su to prije nas napravile ćemo mi nakon toga ući u recesiju i to je to. Ali treba biti odgovoran i počet na vrijeme se pripremat jer je to neizbježno ili na vrijeme o tome razgovarat ali razgovarat kad je najbolji trenutak za našu državu i za naše građane da uđemo u taj proces ali ja sam samo rekao da je promašeno danas razgovarat o tome, mi ćemo od toga odustat i mi nećemo nikad uvest euro.

Kolega Đujiću, drago mi je da ste spomenuli upravo našu obvezu odnosno naše pristupne pregovore koje se odnose i na uvođenje eura i da mi kao ozbiljna država i Vlade koje jesu, koje su bile i koje će biti, znaju točno što trebaju raditi a isto tako i HNB i novo usklađivanje i Zakona o kreditnim institucijama i o HNB-u, dakle sve postupke koje trebaju provesti ova Vlada i buduća Vlada i pronaći najbolje rješenje za uvođenje eura. Evo ono što je meni poznato da sada bi bio neki idealni rok, najbrži rok koji bi se moglo dogoditi, eventualno u 2023. g. što znači da će

Evo zato sam i pitao guvernera u kojoj smo fazi danas iz vašeg pogleda jer opet prije godinu dana otkad se odnosi ovo izvješće je možda bio jedan pogled, danas je možda neki drugi pogled. Puno je tu stvari na koje ne može utjecati, ali se na vrijeme treba pripremat i treba odgovorno tome svemu pristupiti i razgovarati odgovorno.

Da, hvala lijepa o ovim nekima o kojima sam pričao već puno puta tipa zadruga, mjenica, kuhara o tome ću možda nešto još u završnoj riječi, ali samo o ovoj tema EUR-a koja je važna naravno i aktualna. Ako je pitanje, dakle da, mi smo već donijeli odluku da ćemo uvesti EUR-o i referendum o tome je bio jel smo se na to već obvezali. Ako je pitanje tajminga kada uvesti EUR-o, onda sam htio samo reći da je Hrvatska u ovom trenutku po stupnju realne konvergencije prema zemljama EU naprednija od bilo koje tranzicijske zemlje koja je do sada uvela EUR-o u trenutku kada je ulazila u tečajni mehanizam osim Slovenije. Od svih ostalih smo u ovom trenutku u višem stupnju realne konvergencije ako se pitate da li smo spremni u ovom trenutku. Jesmo, ako su oni bili spremni, mi smo još spremniji, velim osim Slovenije koja je imala viši BDP per capita mjeren paritetom kupovne moći. Isto tako kao što sam rekao mi smo u ovom trenutku najmanja zemlja još EU koja nije uvela EUR-o i mi smo isto tako još važnije od toga najeuroiziranija zemlja EU koja nije uvela EUR-o, a upravo taj visoki stupanj euroizacije čini potrebu uvođena EUR-a većom i čini koristi koje ćemo imati od uvođenja EUR-a većima, što onda odgovara i na ono pitanje zašto neke druge zemlje tranzicijske to nisu odlučile napraviti poput Češke, Mađarske ili Poljske. A zašto je niži nego u Hrvatskoj? Niži je nego u Hrvatskoj zbog toga što ne štede, što nemaju tradiciju štednje u stranoj valuti. A zbog čega mi imamo tradiciju štednje u stranoj valuti? To potiče prvenstveno iz '80.-tih godina prošloga stoljeća kada su ljudi počeli štedjeti u njemačkoj marci zbog toga jer je Središnja banka Jugoslavije u to vrijeme vodila kontinuiranu politiku devalvacije domaćeg tečaja kako bi pomogla izvoznicima što je obezvrjeđivalo štednju građana koji su odlučili da je bolje štedjeti njemačkoj marci. I zbog toga imamo i, i opet sad dolazim na neka prijašnja pitanja, zbog toga imamo i valutnu klauzulu. 1994. godine u Zakon o obveznim odnosima, sabor je unio valutnu klauzulu, ne središnja banka, kako bi zaštitio u vrijeme visoke inflacije i kontinuirane devalvacije one koji su imali potraživanja u stranoj valuti i kako bi omogućio da se u krajnjoj liniji daju krediti sa nižom kamatnom stopom. Zato kad imate takvu situaciju onda su i kamatne stope puno više, a to je opet kažem posljedica toga da je većina štednje u stranoj valuti. Znači to nema nikakve veze sa politikom središnje banke, to nema nikakve veze sa odlukom središnje banke, to ima veza sa lošim politikama devalvacije koja nije pomogla izvoznicima u prošlosti, nego je dovela do toga da građani izgube povjerenje u vlastitu valutu i pretežno štede u njemačkoj marci. Mi kad smo postali neovisna država 91% štednje u bankama je bilo u njemačkoj marci.

Hvala. Želim se samo još nadovezati, vi ste rekli gospodine guverneru da smo najspremnija ajmo reći zemlja od zemalja koje su prije nas uvodile što je i logično s obzirom da je iza nas jedno 20-godišnje već iskustvo i to je upravo ono što trebamo učiti na greškama koje su imale prije ili ne greškama nego efektima koji su se dogodili zemljama koje su prije nas uvodile EUR-o. A kada pričamo, kad se volimo uspoređivati sa Poljskom, sa Češkom, sa Mađarskom, mi smo zemlja koja ima veći uvoz od izvoza još uvijek. Druga stvar mi smo zemlja sa malim tržištem, sa malim brojem stanovnika, dakle mi se možemo u nekim stvarima s Poljskom uspoređivati, ali to je zemlja od 20 miliona stanovnika i sa ogromnim tržištem. I to opet neke razlike i nije to tako jednostavno, niti se to može samo tako olako reći oni su uveli, oni nisu. Oni imaju vlastito tržište dovoljno jako da mogu izdržavat puno veće udarce [[Upadica: Hvala.]] recimo koje mi ne možemo.

Što se tiče samih izvoznika mi pričamo stalno s njima. Dakle, ima jedna izvoznika koja bi htjela imati slabiji tečaj, međutim ima grupa izvoznika i to su izvoznici koji u ovom trenutku imaju najbrži rast izvoza koji kažu da ih uopće tečaj ne smeta i da tečaj ovakav kakav imamo uopće nije faktoru u njihovom izvozu.

Dakle ovo što čujem od vas da tvrdite, čitavo vrijeme kako ste tamo dakle HNB radi na strategiji totalne euroizacije da nam opet na kraju priopćite maknuli smo tu vašu kunu sad moramo na EUR-o vidite. Prema tome, to je bila politika. Bio sam prije ljeta u Češkoj, Mađarskoj razgovarao sam ista je financija u središnjoj banci, kad sam ih pitao pa vi ste spremniji, vi tvrdite, pazite što je naprosto nebuloza, da smo mi realno spremniji za EUR-o od njih razumijete, pa to naprosto, to vam više ni mala djeca ne vjeruju. Kad sam ih pitao zašto vi ne uvodite oni imaju daleko veći izvoz pokrivenost, zdraviju ekonomiju i to? Oni su se samo nasmijali i rekli, pa čujte zašto da mijenjamo konja koji je brz i koji dobiva što se kaže trke. Prema tome, prestanite dezinformirat hrvatsku javnost, radite svoj posao, a jednog dana svak će morati položiti račune za ono što je radio.

Znači Hrvatska u ovom trenutku po stupnju realne konvergencije je najbliže zemlje EU od svih tranzicijskih zemalja koje su uvele euro. Guverneru kažete da je euroizirana Hrvatska, da su štednje uglavnom u euru, da li je to možda učinak ovih iseljenih ljudi? Jel opet ponovit ću 6% BDP-a, 6, nešta BDP-a to je 20-ak milijardi kuna i više, jel dal oni štede u eurima, da li je to taj možda učinak te štednje jer ljudi zarađuju u eurima tamo. Znači mi smo te ljude potrali vanka da zarađuju i sada štede i to se prikaziva na taj način. Jedna od glavnih zadaća kada se stvarala samostalna Hrvatska je bila puška na hrvatskom ramenu i hrvatska lisnica u hrvatskom džepu.

Mogu vas samo još jednom pozvati što smo i napravili već sve saborske zastupnike u HNB na konstruktivnu raspravu i na bilo koja pitanja, znači mi smo poslali pismene pozive, dio zastupnika je bio u HNB-u i pozivam sve koji žele doći, uvijek smo otvoreni za tu raspravu. Mislim da bi trebalo u ovom Saboru okrenuti pilu naopačke. Gdje bi Hrvatska danas bila da nismo postali članica EU 2013. Koliko bi imala danas nezaposlenih, kolika bi nam bila prosječna plaća, kakvo bi bilo stanje sa gospodarstvo i koji bi uopće potencijal Hrvatske bio? Dakle da bi postali članica EU lako je lamentirat onima koji su u nekakvoj debeloj hladovini bili u trenutku kada su se vodili pregovori za ulazak u EU, Hrvatska je nešto dobila, a isto se tako na nešto i obavezala. E sada ako se na nešto obavežete, nekada je to među ljudima bilo dovoljno da se da riječ ili da se pruži ruka, a u ovom slučaju se potpisao nekakav dokument. Mi smo potpisali određene dokumente i oko odredbi tih dokumenata možemo raspravljati, ali tvrdit neke stvari koje naprosto ne stoje. Međutim, ja mislim da bi mi svi naprosto trebali biti sretni da nakon onoga svega što se događalo proteklih godina Hrvatska u ovom trenutku praktički zadovoljava skoro sve mastriške kriterije za ulazak u eurozonu. Da Hrvatska već nekoliko godina zadovoljava sve mastriške kriterije i po svim prognozama koje imamo i mi i Europska komisija i MMF i privatni sektor, mi ćemo i u idućim godinama zadovoljavati sve mastriške kriterije što nas očito isto čini spremnom zemljom za ulazak u eurozonu. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Ja ću se samo osvrnuti na polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za prvo polugodište 2019. Dakle o čemu mi zapravo raspravljamo? O statističkim podacima odnosno konkretnim činjenicama gdje idemo i u kojem smo stanju bili u prvom polugodištu 2019., gdje smo bili zapravo da znamo koji su trendovi, tu je i 2018. i gdje idemo, ne u euro, ne ništa drugo, ali i do toga ćemo doć. Pa kaže onda da u prvoj polovini 2019. je godišnji rast realnog BDP-a od 3,1% čemu su pridonijeli najviše potrošnja kućanstva i bruto investicija u fiksni kapital, onda nadalje kaže zaposlenost je bila veća za 2,3%, prosječna nominalna bruto plaća veća za 3,8%, ako gledamo u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, inflacija potrošačkih cijena je usporila sa 0,8 u 2018. na 0,8 u lipnju 2019. itd. temeljna inflacija je nešto blago porasla i tu možemo nać niz opravdanja odnosno obrazloženja. Apsolutno ono podaci koji su izuzetno konkretni, koji su bitni i koji su prije svega bitni za sva makroekonomska kretanja, a i za gospodarska kretanja našeg ukupnog gospodarstva. Evo tečaj kune recimo na kraju lipnja 2019. je 7,39 je bio itd., itd. broj kreditnih institucija, kaže neto prihodi iz transakcija s proračuna EU su značajno porasli, znači kako apsorbiramo sredstva, kako ih koristimo. Dobit banaka recimo u prvoj polovici 2019. je iznosila 3,8 milijardi kuna što je porast za 10%, tu vidimo koje su i kreditne aktivnosti itd., itd. I onda mi dođemo na raspravu o euru. Inače glavni jedni od ciljeva glavnog cilja svih središnjih banaka pa tako i HNB-a je održavanje stabilnosti cijena, regulacija općenito kreditnih aktivnosti i likvidnosti banaka itd., mislim da kroz instrumente različite se to i postiže, jedan od onih je i stabilnost tečaja. Onda kada dođemo do stabilnosti tečaja onda možemo doći i do eura i onda zapravo ja ne vidim tu opće ikakvu temu za raspravu. Znači nema neke pretencioznima za suverenost za neku vlastitu valutu, za neki nacionalni naboj, ne damo svoje, to ljudi vole čuti kako se borimo za sebe, za svoju kunu, za svoju valutu jer mi smo pravi Hrvati. Da počnem pobrajati imovinske kartice tko ima štednju u čemu ima štednju? Ne govorim samo ovdje, govorim i za naše građane u čemu se kupuju stanovi, u kojoj valuti se cijene kad nekome pričate, koji kvadrat, niko ne zna, koje su prosječne cijene kvadrata u Zagrebu u kunama, ali u EUR-ima znamo svi i bilo gdje drugdje.

Neki od benfita koje ćemo dobiti zasigurno, kolega Đujić je reko da je neminovno, samo ću se vratit na one, na one negativnosti uvođenja EUR-a osim doduše vjerojatno ste to i spominjali, inflaciju i troškovi konverzije, da zabilježeni su inflacija 0,2-0,3%, troškovi konverzije do 0,5% BDP-a, ali kao sve zemlje koje su uvele EUR-o su došle do krize s obzirom da je bila globalna kriza i one zemlje koje nisu uvele EUR-o su tako došle do krize, pa možemo reć da i one koje nisu zapravo su zato što nisu došle do krize jel dakle to nam nije neka, neka baš razlog, kad imamo, a govorimo o ovoj štednji, znači 75% štednje je u EUR-ima znači svih građana, ne samo ovdje u saboru nego i svih onih koji hvala Bogu imaju i mogu štediti, ne kažem da njih možda ima puno. Uvođenjem EUR-a ukidamo valutni rizik što direktno utječe na visinu kamatne stope, na zaduživanje, na naše građane, nemamo rizik aprecijacije, deprecijacije, dakle kod investicijskih ulaganja, niži transakcijski troškovi, mislim što se tiče inflacije itd., itd., znači treba jedna edukacija, trebaju građani znat, ali prije svega svi ono što građani već sami znaju da EUR-o je već tu, zvao se on kuna, EUR-o il nekako drugačije nažalost ili na sreću kako god uzmemo, to je činjenica, to je sadašnje stanje. Guverner je govorio zašto je to tako, imali smo hiperinflaciju '80.-tih, svi se sjećamo one Markovićeve Jugoslavije itd., čak i mi mlađi i tangovanju kak bi tako rekao ovaj markama na pijacama itd. dok nije bilo reda i naravno onda još jedna stvar koja je doprinijela i valutnoj klauzuli i okretanju u stranoj valuti je bio i rat da se razumijemo, to nije guverner spomenuo, znači ratna zbivanja i nesigurnost mislim da je to apsolutno jedan od i glavnih razloga ako ne i te nasljedstva iz bivše države, tako da sve rasprave oko toga ne treba štetno sve, treba svesti na to da pametno odaberemo trenutak i način i mehanizma i, i način na koji ćemo regulirati po kojom onom krajnjem tečaju ćemo napravit tu konverziju i to je sva suština rasprave koja treba biti.

Imamo jer me kolega spomenuo ovoga prvo moram ispravit jedan netočan navod, nemamo mi danas EUR-o jer da bi imali kompletno EUR-o onda bite mogli, morali moć plaćat u EUR-u u trgovinama, to još uvijek nemamo, ovo ste u pravu da sve i kad dajemo oglase ili nešto prodajemo u EUR-ima i kvadratima to je točno. Kad ste spomenuli da sve zemlje koje su uvele EUR-o su ušle u krizu da sam ja rekao, rekao sam i to je činjenica, ali nisam to reko u kontekstu da mi ne trebamo zbog toga uvest EUR-o, nego da nam to slijedi i da se moramo pripremit da to prođe što bezbolnije, a ovo sad globalna kriza, svi su imali, gledajte to je činjenica i Njemačka kad je uvodila EUR-o je imala posljedice iza toga i mi trebamo samo izvuć primjere i, i dovest mjere kako to što blaže odradit, a neću sad ono govorit, može se reć onda najbolje čekat, pa kad bude kriza onda smo tako i tako u krizi, pa uvest, ne jer bi onda bilo još gore, ali treba odgovorno o tome razgovarat [[Upadica: Hvala]] i treba onda vidjet kad je najbolji trenutak. Da kolega ja sam to više figurativno rekao s obzirom na sve živo što nas sljeduje u EUR-ima i od štednje i ne znam, vanjsko trgovinske razmjene odnosno s Eurozonom 60% ukupne trgovinske razmjene itd., dakle mi smo, dijelimo sudbinu Eurozone, ne možemo pobjeći od toga htjeli mi biti u EU ili ne, mi nju dijelimo, ni mi da danas nismo članica EU opet bi dijelili istu sudbinu Eurozone upravo zbog te naslonjenosti na tu valutu, zbog rezervi, zbog mentaliteta našega, zbog mentaliteta jel sve bježimo toj sigurnosti, to je taj safe haven, znači to je valuta u kojoj, koja je zamijenila jednostavno njemačku marku i to je u našem mentalitetu, htjeli mi, ne htjeli, priznali mi, ne priznali, imali neke nacionalističke pobude, htjeli skupit bodove ili ne htjeli skupit bodove, al nažalost i najveći Hrvati štede u EUR-ima, plaćaju u EUR-ima, govore o EUR-ima, kupuju u EUR-ima, prodaju EUR-e, tako da mislim da tu više rasprave oko toga samo treba bit ovo što ste rekli i tu se slažem da [[Upadica: Hvala]] bude to što povoljnije za nas. Hvala lijepa, slijedeća pojedinačna rasprava trebala je biti poštovanog zastupnika Pernara, nema ga, gubi pravo na govor, pa će, sad ćemo ići na završne, prvo poštovani zastupnik Ivan Lovrinović u ime Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku, izvolite.

Hvala g. potpredsjedniče, evo želim se na kraju obratiti ispred Stranke Promijenimo Hrvatsku, ozbiljna je tema, govorimo o monetarnoj politici i financijskoj stabilnosti, HNB-u, želim sumirati stavove ispred Stranke Promijenimo Hrvatsku i konstatirati da mi, da je ova situacija daleko od stabilnosti, mi imamo fundamentalnu neravnotežu kako to naziva MMF u platnoj bilanci, mi imamo fundamentalnu neravnotežu u vanjsko trgovinskoj razmjeni, to što se ovdje govori da nam pokriva, teku, račun tekućih transakcija, prihodi od turizma, ne daj Bože da samo jedne godine nešto se dogodi, a ovisni smo, najovisnija smo zemlja o turizmu u čitavoj EU, dakle ova politika vodi slomu neka ovo bude i ostat će zapisano, mi razumijemo da ovdje ljudi koji su došli iz HNB-a oni moraju braniti ovo što govore jer je premijer naredio tako, mandat se dobije zbog toga da se upravo ljudima objašnjava, sve su ankete svih agencija u RH pokazale da najveći postotak hrvatskih građana smatra da bi EUR-o bio poguban za RH koja je u teškim problemima gospodarskim, demografskom osipanju, iseljavanju, deindustrijalizaciji, fundamentalnoj neravnoteži u vanjsko trgovinskoj razmjeni, padu proizvodnosti, nestabilnom mirovinskom sustavu itd., međutim pazite kroz propagandu, medije vi možete čuda pokazati, znači ako 10-20 puta ponovite laž, ljudi će misliti da je to istina, to su dobro poznate metode od prije. Dakle, sve je pitanje toga zašto je netko došao u ovaj sabor ovdje, da li da brani svoje pozicije, svoje stranke ili svoje interesne skupine ili je došao zastupati interese građana. Mnogi, zašto se vodi propagandna akcija za EUR-o, EUR-o je politička pitanja, ono, ono odavno nije ekonomsko pitanje, oni koji se žele više informirat o EUR-u pogledajte literaturu zašto Danska ne želi, jedna od najrazvijenijih ne uvodi, Švedska, pa one bi trebale prve, nisu, pametne zemlje. Zašto Mađarska, Češka, Poljska, pa ni Rumunjska ne žele, vidimo kako je Grčka nagrabusila dragi građani, oni nas žele ubaciti u brzi vlak za Grčku, a onda kad uđeš onda je predviđeno da nema izlaska, znate, znate to je karta u jednom smjeru. I neki govore Njemačka isto trpi, ma Njemačka će uvijek izvlačit najviše koristi od toga, ako, ja nemam vremena o tome previše govorit u 5 minuta, al vas upućujem na video prilog koji sam snimio na pola, prije jedno pola godine na YouTube o tome da je EUR-o novac bez države, on traje doduše malo dugo oko 70 minuta, znači konzistentno i jasno, ko se želi informirati, kao odgovor na ovu propagandnu kampanju Vlade i HNB-a i ljudi će to sve više gledati, tamo su argumenti, ne možete 70 minuta ipak budalaštine i viceve pričat, znači jedno tipično akademsko predavanje oko toga. U tom smislu moramo izaći iz tih zabluda, mi HNB moramo vratiti pod demokratsku kontrolu, vi koji pratite il ne pratite, Švedska radi sada promjenu zakona o njihovoj središnjoj banci gdje će ući ponovo državna revizija, uvode im dodatne mandate zašto su za, promijene su i u statutu Europske središnje banke, ali ovdje se govori jedna istina, ovde mediji ne prate nas iz oporbe, ne prate ni ono što je u znanosti novo, ovde se prodaje propaganda, ali ovo neće, žao što hrvatski narod i građani moraju patiti, još će izgleda morati jedno vrijeme barem do parlamentarnih izbora patiti i to se mora prekinuti i zato smo mi, nismo mogli ovo trpjeti, predali smo kaznenu prijavu protiv HNB-a zbog slučaja švicarski Franak, zbog RBA Štedno kreditnih zadruga, ti ljudi pate, razbolijevali su se, mi ćemo ostati na ovoj crti obrane iz Promijenimo Hrvatsku, ima stručnih ljudi, poštenih koji znaju i koji su dovoljno hrabri da se bore za ovu, za ovu zemlju koja je dobila, pobjednička zemlja, pobjednička vojska, kolko je danas tih branitelja koji su ponosno branili RH, stvorili suverenitet državu, pate i umiru zbog toga što se razbolijevaju, ne mogu vraćati kredite, oni su postali dužničko roblje, zarobljenici bez puške, drugi su preko 300 000 ljudi moralo i više 500 000 iseliti i oni iz vana šalju doznake da spašavaju svoju domovinu i one koji su ostali. Poštovani građani, pozivam vas na demokratsku revoluciju u RH, na drugi domovinski rat da se obračunamo sa svima onima koji su upropastili RH.

Evo, mogu zamijetiti da se bliži ideološka tema, Zakon o pobačaju, pa vidim da se napunila sabornica, došli su i HDZ-ovci, došli su i SDP-ovci, međutim, međutim kada se raspravlja o bitnim temama kao što su ekonomska pitanja, kao što je monetarna politika od koje građani imaju najviše koristi, a u ovom kontekstu štete, e onda ima samo par saborskih zastupnika koji se kritički osvrću i koji raspravljaju ovdje u sabornici i to je pokazatelj političkog i društvenog stanja, to je pokazatelj zapravo politike kakva se provodi u RH. Građani moraju znati da se na tim temama njih dijeli, da to nisu teme koje su teme zapravo važno u kontekstu egzistencijalnih razloga i to su teme koje i mediji potenciraju, ne samo te političke strukture, ali kao što sam rekao već na početku tj. u prethodnoj raspravi, što bude lošije ekonomsko stanje to će ljudi sve manje gledati na te teme i jednostavno dolazit će do sve više protesta, a i protestne opcije će rasti. Al ono na što sam se morao nadovezati, guvernera narodne banke nema sada ovdje, on je rekao da su krediti kod RBA zadruga potpisani u Austriji, znači vi ste rekli da se sav taj posao vršio u Austriji … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Ha, gledajte vi ste rekli, gospodine nemojte mi se ubacivat znači dok govorim, molim vas potpredsjedniče sabora da opomenete guvernera, vi ste rekli da su ljudi išli u Austriju i da vi zapravo nemate nikakve odgovornosti nego je to pitanje austrijske države, to ste vi rekli, a hrvatska Vlada je donosila ovdje zakon u HS upravo zato što se to dešavalo na teritoriju RH. Te austrijske zadruge imale su posrednike, ti posrednici su bili građani tj. državljani RH i oni su skupa sa tim austrijskim mešetarima kamatarili naše građane i to je činjenica, imamo čak i pravomoćne presude, imamo mnoge dokaze, emisija Provjereno je radila mnoge emisije na tu temu gdje su ljudi jednostavno svjedočili i to i mnogi znaju da je to tako. Znači, u čijem interesu vi dajete takve izjave? Ali indikacije ukazuju na to da zapravo vi radite za interese tih stranih bankara jer što se tiče isto i ovoga napada na ustavnopravni poredak po pitanju Raiffeisen banke. Vi ste rekli kao da zbog razgovora vašeg sa predsjednikom Uprave Raiffeisen banke pa je on dao ostavku. Ali to su dezinformacije, to su manipulacije. Mi smo vidjeli da je nedavno dao isto ostavku i predsjednik Uprave Zagrebačke banke.

Ja vam to obećajem da ćemo pozorno pratiti. I moram reći gospodine Vujčiću kada se donosio u Hrvatskom saboru Zakon o ništetnosti onda kolega vaš koji sjedi sada do vas gospodin Bojan Fras je dan prije donošenja tog zakona gospodine Fras vi ste našli kao neke zamjerke u zakonu koje sam ja predlagao u Hrvatskom saboru, a znali ste mnogo prije sadržaj samoga zakona. Dan prije donošenja zakona u Hrvatskom saboru vi ste intervenirali kako bi odgodili taj zakon i zapravo dali na vremenu da se lobira kako taj zakon ne bi išao. Ali gledajte, ono što ću vam reći, ta priča neće tako završiti kako ste vi mislili.

Ja to nisam dobio odgovore. Nisam dobio brojne odgovore koje sam postavio kao zastupnik i moje kolege koje su ovdje nastupale i postavljale pitanja ne samo sada, nego već godinama se ponavlja pitanje.

Ja ne biram nikome prijatelje, ali nemojte provoditi politiku koju vam nameće premijer. Vi morate štititi, vas je imenovao Sabor, vas je imenovao Sabor, morate štititi hrvatske interese i interese građana. Meni je nezamislivo da jedan saborski zastupnik kaže malo prije ovdje hvaleći politiku guvernera iz HNS-a gospodin Čuraj koji kaže: „Što kuna, to je nacionalistički.“ O čemu on priča? Znači, spomenuti hrvatsku kunu da je to nacionalizam? Što je to problem biti? Mislim ja ne mogu uopće shvatiti logiku razmišljanja guverneru kako oni to infiltriraju, svi štede u eurima. Sve ste potjerali da zarađuju u Njemačkoj eure, u Irskoj. Ne znam gdje sve nisu otišli. Zašto? Mene kao građanina, a prije svega kao zastupnika mene zanima zašto je prodano zlato 15 tona zlata? Ja sam kao zastupnik slušao, pitao sam. Mene to zanima. I ne zna se tko je više prodao ili dok je bio ministar Šuker ili dok je bio SDP-e. Tko je prodao zlato?

Nisi pitao narod. Znači guverneru od vas očekujem da mi odgovorite zbog čega je korišteno 10 milijardi kuna jedna tvrtka 10 milijardi kuna, je korišteno 10 milijardi papirom mjenice bez pokrića. To je udar na financijsku stabilnost. To je direktan udar na financijsku stabilnost. Znači tisuće pitanja se postavlja. Ne dobivamo odgovore. Štedne kreditne zadruge, donijeli smo zakon jednoglasno ovdje, ne dvotrećinskom većinom nego više nego Ustav, to se ne poštiva. Hrvatska narodna banka ne daje stav oko udara na ustavni poredak, a i prije je bilo … utjecaja kod štedno kreditnih zadruga Raiffeisen gdje su PR-ovci pomagali u nastupu i zastupali te štedno kreditne zadruge da i sada PR se raspisuju banke traže PR da bi lobirale kod Ustavnog suda. Vi ste se očitovali, ali koje ste mjere poduzeli? Mene zanima koje ste mjere poduzeli. Hrvatska država ima znači svoj nastanak.

Ne nas pozvati u nas saborske zastupnike, nego javnu raspravu da u medijima jedna stranica bude onih koji govore razloge zašto ne, a druga stranica zašto uvesti euro, pa da narod može odlučiti. Ili da damo mogućnost onoga što je najsvetije da narod kaže nakon toga referendumom da li je za to ili nije za to. Znači da omogućimo, da damo mogućnost. Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Šuker je digao povredu poslovnika. Hrvatska država i sve se događa temeljem određenih papira. Prema tome, ovakve stvari tu nekorektno iznositi, ali nije važno što se kaže, nego tko kaže. Hvala lijepo. Ja procjenjujem da ipak nije povrijeđen Poslovnik. Ljudi ovdje govore svašta, pametne i bedaste stvari, istinite i lažne stvari. Prema tome, nisam ja taj da procjenjuje da li je nešto pametno ili bedasto, istinito ili je čista laž. Ne smije naravno drugoga vrijeđati. Sljedeći Klub zastupnika bit će Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, a završno će govoriti u ime kluba poštovani zastupnik Zekanović. Nisam imao namjeru. Ali evo na početku ću ipak reći. Bez obzira imali mi u Saboru ili u državi stav za euro ili protiv eura smatram, a pretpostavljam da se slažete samnom da bi se i u Hrvatskom saboru trebala voditi rasprava o tome argumentirana rasprava, ali ne da se ovako na mala vrata lomi preko koljena euro i da se nikoga u Hrvatskom saboru nije pitalo jesmo li za to ili ne. Znači kada smo dali podršku Vladi, dali smo i euru? Jedino to možemo reći. Ali ok. Ja sam za ponovnu raspravu da se ljudi očituju i vi u HDZ-u, i ovi u SDP-u, i mi Suverenisti i ljudi iz Mosta neka kažu što misle o euru. A sada što se tiče gospodina Škibole, tako je dolazi sada zakon koji je SDP-e predložio o pobačaju. U životu postoje razne teme koje su bitne. Znam da je i vama bitno to isto bez obzira što ste rekli ono što ste rekli. Tako da svaka je tema bitna i ona ekonomska, financijska i ona ideološka. Ja bih čak nadopunio malo ovo što govorim nisu ljudi išli u rat i ginuli za domovinu zbog mirovina evo npr. kolega Bulj, nego zbog ideologijskog svjetonadzora što je nešto ipak važnije zapravo od samih financija.

Izvolite.

Hvala lijepo. Sad puno tih stvari sam ja već govorio u Saboru, odgovarao, recimo zlato to se dogodila prodaja pred skoro 20 godina, pa je guverner koji je tada bio guverner o tome objašnjavao više puta. Ja se sjećam da sam bar jedanputa u Saboru govorio o tome. Prema tome, to su pitanja koja su od prije 20 godina. Ali budući da evo imam pola sada mogu još jedanputa ponoviti. Dakle, to se dogodilo u vrijeme kada su i druge središnje banke prodavale zlato, kada je cijena zlata išla dolje, a situacija sa zlatom je takva da je to u najvećoj mjeri kada imate zlato u biti jedna špekulativna vrsta imovine. Zbog čega? Zbog toga što ne dobivate nikakav prinos na nju i još morate plaćati nekome da čuva. To zlato nije ni bilo ovdje. To je bilo u inozemstvu i morate plaćati da ga netko čuva tamo gdje je. I sada ja sam čak jedanputa izračunao tu kada je bilo to pitanje u Saboru, ne sjećam se da li ste ga vi postavili, ali da bi Ministarstvo financija dobilo puno manje novaca od Hrvatske narodne banke kao senioraže prihoda koji se alocira Ministarstvu financija da smo to zlato zadržali.

I velim, onda to je bilo prije 20 godina i mnogi su tada to i činili recimo Bank Of England je prodavala jako puno zlata u to doba. Dakle, kuhar je jedna jako dobra stvar jer to se pojavilo u novinama kada smo mi u biti radili ono što se zove outsorcing. To je ono što je i Vlada u jednom trenutku pokušala napraviti pa nije uspjela. I time smo smanjili troškove što svatko može ustanoviti vrlo lako da su troškovi kuhinje pali sa tim outsorcingom. Što se tiče mjenica Agrokora i na to sam već odgovorio, ali da ponovo odgovorim. Dakle, mjenice koje je izdavao Agrokor nemaju baš nikakve veze sa Hrvatskom narodnom bankom. Vi sada možete potpisati mjenicu uvaženom zastupniku Šukeru i on vama može. Vi kada izađete ovdje odete na Narodne novine, kupite mjenicu, potpišete mu mjenicu i date mu i to nema baš nikakve veze sa Hrvatskom narodnom bankom. Ali to nema nikakve veze sa nama. To je privatni posao između vas

To je jednostavno privatni posao između vas i to je bio privatni posao sa kojim nije imao ništa HNB-e. Ja moram reći da u ovom trenutku mi to ne pratimo toliko pozorno. A Agrokor je imao utjecaj na financijsku stabilnost onda kada su domaće banke bile snažno izložene prema Agrokoru. I mi smo tada smanjivali izloženost banaka prema Agrokoru kako bi ako dođe do bankrota Agrokora što se na koncu i dogodilo financijski sustav ostao stabilan. I to smo uspjeli napraviti i time smo obavili onaj svoj dio posla. Sada je to firma koja je u rukama pretežno stranih vlasnika koja koliko vidim radi ovako sa strane relativno stabilno, ali je ona još uvijek najvažnija pojedinačna kompanija u Hrvatskoj sa najviše zaposlenih, sa najvećim prihodima i naravno nije svejedno što će se s njom događati u budućnosti. Međutim u ovom trenutku ona izgleda iz naše perspektive dosta stabilno. Ali s naše perspektive budući da je izloženost domaćih banaka prema toj kompaniji sada mala ona ne predstavlja više nikakav rizik u smislu posla kojim se mi bavimo.

Znači to je opet zakon koji je donio Hrvatski sabor. Što se tiče eura bilo je dosta pitanja. Valutnu klauzulu to sam vam pričao već. Suficit na tekućem računu platne bilance on postoji. Znači, postoji standardizirani upitnik koji je standardiziran ne samo u Hrvatskoj na razini Europske unije kojim se ispituje potrošački poslovni optimizam i on je jednostavno posljedica anketnoga ispitivanja koje pokazuje da on jest u ovom trenutku na nekakvom povijesnom maksimumu. Što se eura tiče ja bih samo ponovio da Hrvatska nema razloga da se misli da ulaskom u euro-zonu Hrvatska će doći u recesiju ili da će se rast usporiti.

Sva istraživanja pokazuju da zemlje koje su ušle u euro-zonu su držeći ostalo opet konstantnim imala koristi od ulaska u euro-zonu. Ono čega se treba paziti je međutim da taj ulazak u euro-zonu zbog toga što rizik zemlje pada, što zbog toga kamatne stope padaju, rejting raste to se dogodilo u svim zemljama, ne dovede do toga da dođe do pretjeranoga zaduživanja. To je ono što se dogodilo Grčkoj recimo. Jel' to je taj grčki scenarij. Međutim, ako vodimo odgovornu monetarnu i fiskalnu politiku, onda će monetarna politika biti zajednička. Znači glavna je fiskalna politika. To se neće dogoditi. Uz to postoji i niz osigurača koji su u ovom trenutku uvedeni na razini Europske unije nakon krize koji trebaju kontrolirati da do takvih stvari koje su se dogodile sa Grčkom ne dođe. Recimo, Grčka je po ulasku u europsku monetarnu uniju budući da je premija rizika na dug Grčke snažno pala, da su im se kamatne stope smanjile, digla svoju socijalnu potrošnju od znači 2001. kada su ušli u monetarnu uniju do 2008. godine znači u samo 8 godina na razinu Njemačke. I to je naravno dovelo do toga da je dug postao previsok jer to se moglo napraviti samo iz duga, zaduživanja. Ali budući da je zaduživanje bilo jeftino odjednom oni su krenuli se zaduživati, zaduživati, zaduživati budući da je nominalna stopa rasta BDP-a je bila dosta visoka, investitori su iako ne svi investitori, prvenstveno europski investitori i to sa sjevera Europe su bili voljni posuđivati novce Grčkoj i Grčka je jednostavno nagomilala toliko duga da u trenutku kada je došlo do recesije, kada je ta nominalna stopa rasta BDP-a pala svi su se svi su u jednom trenutku shvatili da Grčka nema kapacitet vraćati taj dug. Međutim, on se neće dogoditi zemlji koja vodi odgovornu fiskalnu politiku. Ako će Hrvatska voditi odgovornu fiskalnu politiku takve opasnosti nema. Međutim, ako Hrvatska ostane i izvan euro-zone, ako ne uvede euro i bude vodila neodgovornu fiskalnu politiku, opet će nam se dogoditi problem. Osim toga naravno ulaskom u monetarnu uniju, ja to naglašavam, mi se odričemo relativno malo suverenosti. Svi ključni mehanizmi budućeg hrvatskog rasta ostaju u našim rukama. Znači i porezna politika, fiskalna politika, i politika zdravstva, i politika mirovinskog sustava, i pravosuđe, i obrazovanje, i državna administracija i sve ono što čini poslovnu klimu lakšom, boljom ili lošijom sve o tome ništa ne govori niti Bruxelles, ni Frankfurt. Sve se to odlučuje ovdje u hrvatskoj Vladi i u Hrvatskom saboru. A upravo su to stvari zbog kojih neke zemlje su uspješne a druge nisu, a ne činjenica da su uveli euro ili ne. Upravo to razlikuje zemlje jer u toj istoj euro-zoni u koju mi ulazimo imate i zemlje poput Njemačke, Finske, Nizozemske i zemlje poput Grčke, Italije, Portugala da samo neke naveden koje nisu ni približno slične niti iste i koje se bitno razlikuju i po svojim potencijalnim stopama rasta, i po svojoj vanjskoj ranjivosti, i po strukturi gospodarstva. Zašto? Zato jer drukčije koriste sve ove stvari koje su čvrsto u nacionalnim rukama.

Mi smo u biti što? 4 slobode. Sloboda kretanja roba, ljudi, usluga, kapitala. Vrlo malo. Ako pogledate što se dogodilo sa slobodom kretanja kapitala, imali smo samo dvije kapitalne kontrole. Otvaranje računa rezidenata u inozemstvu i kratkoročno financiranje nerezidenata. Maknuli smo i jedno i drugo, nije se dogodilo ništa. Ako pogledate slobodu kretanja ljudi, većina zemalja je zadržalo derogaciju u kretanju naše radne snage. Tako da praktički sve što se dogodilo, ono jedino bitno u biti što se dogodilo ako pogledate ekonomski da smo morali usvojiti europsku politiku subvencija koja ima ograničenje i koja mora biti horizontalna, a ne vertikalna kako smo ju mi imali. Recimo nisu nam ni rekli da moramo prodati brodogradilišta, privatizirati.

Mislim da je zastupnik Lalovac o tome govorio. Znači, vrlo vrlo visoka ekspanzivnost monetarne politike Europske središnje banke. Ako Hrvatska želi zadržati neovisnost, što bi to značilo? Da mi ako hoćemo možemo voditi drukčiju politiku od Europske središnje banke. Što bi to značilo? To bi značilo da mi recimo da inflacija poraste u Hrvatskoj i Hrvatska narodna banka želi zaoštriti monetarnu politiku. Kako bi mi to napravili? Ništa.

Tako da ono što se čini da je neovisnost u biti i ne postoji. Znači stupnji slobode za neovisnu monetarnu politiku u ovim uvjetima su vrlo mali. To zna svaka mala zemlja, svaka mala središnja banka. To znaju svi moji kolege. Kada se slon tušira i male životinje oko njega budu mokre i nema načina da izbjegnete to. Možemo se mi praviti da imamo nekakvu neovisnost i da ćemo nešto raditi. U stvarnosti nemamo te mehanizme. I onda imamo sve ove tečajne rizike zbog visoke euroiziranosti, zbog toga što imamo 500 milijardi kuna duga denominiranih u euru. To je ogroman tečajan rizik. Investitori su svjesni toga i rejting agencije su svjesne toga i sve se to odražava u cijeni našeg zaduživanja. I zašto da to imamo kada s druge strane nemamo nekakav benefit od neovisnosti monetarne politike. Ne možemo raditi ono što hoćemo uz taj ogroman, drugu najveću središnju banku na svijetu ECB koja je odmah pored nas i gdje banke direktno imaju pristup Europskoj središnjoj banci već sada ga imaju.

Mi smo bankama oporezovali svaki euro koji su donosile u Hrvatsku sa 55%

I tako smo zadržali da nam se ne prelije previše kapitala i da ne budemo toliko zaduženi da upadnemo u krizu da moramo ići u aranžman sa MMF-om kao što je puno zemalja moralo nakon krize itd.

Jednostavno je iluzija i ne trebamo ljudima govoriti da je to moguće jer jednostavno nije moguće i mi znamo da to nije moguće i isključivo zbog toga, isključivo zbog toga smo mi rekli da je došao trenutak da uvedemo euro samo zato što Hrvatska od toga sasvim sigurno više dobiva nego što gubi. Ja bi bio zadnji čovjek da predložim tako nešto jer moj potpis je na kuni, ja potpisujem kunu. Ja imam sve te moći o kojima pričamo. Nitko drugi. A ja kažem gledajte bolje da u nacionalnom interesu je da se ja toga odreknem i da to radi netko drugi jer će Hrvatskoj biti bolje. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Klisovića. Poštovani guverneru, rekli ste da ne trebamo očekivati recesiju nakon uvođenja eura, a da bi uvođenje eura moglo i koristiti izvozu. To je jako dobra vijest i raduje me, posebice što ja mislim da je izvoz u stvari i najjači motor hrvatskog gospodarskog oporavka, jači i od osobne potrošnje jer međunarodnim tržištima uvijek možemo više generirati ako smo konkurentni potrošnje nego na domaćem tržištu. Jači i od stranih investicija i najbolje su naravno one koje su, proizvode robu za izvoz. Jači i od fondova odnosno novaca koje možemo povući iz Europskih fondova. Izvoz nam traži kvalitetnu konkurentnost, traži nam ulaganje u istraživanje i razvoj proizvoda, čini na stvarno boljim u mnogim segmentima. Nema. Poštovani guverneru, mene zanima jedno vaše razmišljanje, a želim i to napomenuti. Mi ovdje cijelo vrijeme govorimo o uvoženju EUR-a, ostanku nacionalne valute, kada, ne, da, dok imamo zemlje koje recimo razmišljaju, vrlo intenzivno se pripremaju za izbacivanje uopće promete gotovim novcem odnosno papirnih novčanica. Prije svega recimo Švedska koja je to planirala do 2023., a baš ne mislim da je to možda najsretnije rješenje ako gledamo neke krize ili neke nepogode, no međutim to ima i svojih prednosti. I sad mi imamo dvije krajnosti, ovdje govorimo EUR-o da, ne, kada, šta, kako za nešto što je manje-više tako smo i čuli i ja sam isto rekao eurizirani smo maksimalno i više to apsolutno deplasirano, a s druge strane netko razmišlja o tome da uopće ukine gotov novac. Zamislite što bi to značilo za iskorjenjivanje korupcije. Nema torbi, nema ne znam čega itd. To je izvrsno pitanje, evo reći ću da mi kontinuirano provodimo sve više vremena upravo na pitanju digitalnog novca. To je vrlo kompleksno pitanje koje zahtjeva puno više od minutu vremena, ali ja bih rekao ovako ukratko. Sasvim sigurno je da idemo postupno prema sve većoj digitalizaciji svega, pa tako i valute. Kako će ona napredovati u različitim zemljama ovisi i o političkoj kulturi i o spremnosti ljudi da prihvate različite vrste valuta. Ja, moj stav je da HNB i središnja banka čini uslugu narodu, građanima. Ako građani žele imati keš, mi ćemo im dati keš, ako žele digitalnu valutu naša je uloga da im damo digitalnu valutu. Recimo Kina prelazi na digitalnu valutu, a bez da pita puno građane. To s jedne strane pomaže u eliminaciji korupcije, s druge strane će vam reći ljudi [[Upadica: Hvala.]] da otežava neke druge stvari prvenstveno privatnost.

vaš završni govor bio. Zato što je na jedan vrlo plastičan način onima koji nisu spremni pričat o reformama, koji nisu pričat o tome da mi naprosto ako želimo nešto dobiti moramo se prilagoditi ako želimo utakmicu igrati. A kad govorite o reformama onda naprosto određene skupine društva morate svesti u nekakve okvire, a to nije popularna pričati. I dobro je da ste na kraju rekli da cijela ova priča i oko EUR-a i oko ulaska Hrvatske u EU koji ćemo imati benefit od tog isključivo ovisi o nama. Kakvu i koju vrstu sredstava ćemo mi povlačiti iz EU kao sredstva koja će pomoći našem gospodarstvu ovisi isključivo o nama, što ćemo ponuditi, što ćemo tražiti. Međutim, o takvim temama u ovom saboru nije upitno razgovarati jer onda bi morali nekome nešto reći da će ostati bez nečega, a to nije popularno. Ako ćemo napraviti iskorak, onda ćemo ipak nekome morati reći da će se morati sve te određene okvire ako želimo ići naprijed.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno Članku 197. Poslovnika. Raspravu je od svih potrebnih odbora proveo samo Odbor za ravnopravnost spolova. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. U ime predlagatelja poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege vidim da nema predstavnika Vlade i vidim da Vlada nije dala mišljenje.

Pa makar ono i ne bilo jednoglasno. No, dobro valjda ćemo čuti mišljenje stranka ili klubova stranaka koje podržavaju Vladu RH, dio parlamentarne većine. Intencija ovog zakona je da pobačaj u Hrvatskoj bude legalan, dostupan i besplatan. Dakle, želimo da bude legalan kao i dosada. Dostupniji više nego dosad. I besplatan što je suprotno od onoga što imamo sada. A sada nešto o pravno političkom kontekstu donošenja i predlaganja zakona. Ovaj zakon naš prijedlog nastao je kao posljedica nečinjenja Vlade RH temeljem rješenja Ustavnog suda. Zašto Vlada RH nije napisala, predložila, stavila u savjetovanje ili u bilo koju drugu vrstu zakonodavne procedure zakon na koji je obvezao Ustavni sud u roku od dvije godine, a to je isteklo u veljači prošle godine, nego su to napravili čini mi se troje predlagatelja iz oporbe, gospodin Mrsić, gospodin Zekanović i klub SDP-a, ne znam jesam li točno naveo formalne predlagatelje, ali sam spomenuo tko je dao prijedlog. Dakle, ja ću za uvod pročitati nekoliko rečenica i citata iz rješenja Ustavnog suda. Naime, mi danas ne raspravljamo o Ustavu, naša intencija u predlaganju ovog zakona nije bila mijenjanje ustavnih okvira, ustavni okviri su zadani 1990., a ustavne okvire je protumačio i Ustavni sud. Mi smo stoga u okviru onoga što je Ustavni sud protumačio napisali ovaj prijedlog. Zato kada sam rekao da prekid trudnoće u Hrvatskoj treba biti legalan kao i do sad, to se odnosilo na dvije stvari, prvo kome je dostupan, dakle punoljetnim državljankama, maloljetnim državljankama starijim od 16 godina i mlađim od 16 godina uz dopuštenje roditelja. Također kad je on i pod kojim uvjetima legalan i dostupan kao i do sada, u dosadašnjem zakonu piše 10 tjedana od začeća, a u našem prijedlogu piše 12 tjedana od gastacijske dobi što je identičan ili vrlo sličan period. Stoga u tom dijelu mi nismo predložili nikakvu promjenu, mi predlažemo da se postojeće rješenje po pitanju legalnosti ostane kao i do sada. To je možda i najveća vrlina i najveća mana ovoga prijedloga istodobno. Prekid trudnoće kompleksno i k tome kontroverzno pitanje kojim se ne može i ne smije pristupiti jednoznačno. Riječ je o duboko moralnom, svjetonazorskom, etičkom, filozofskom, medicinskom, znanstvenom, religioznom i pravnom pitanju u kojem ni među stručnjacima u pojedinom području nema konsenzusa. Samim time otežano je usuglašavanje stajališta među pojedinim područjima koja se nužno preklapaju te ih se mora interdisciplinarno promatrati radi davanja odgovora na dvojbe koje iz tog pitanja proizlaze. Srž problema posebice ako ga se promatra primarno sa zakonodavnog aspekta nalazi se u tome što se iskonsko moralno i svjetonazorsko pitanje pokušava prelomiti tako što će se urediti pravnom normom. Međutim moralni stavovi, osobito ako se povežu s nečim religioznim, vjerskim uvjerenjima mogu biti u međusobnom sukobu čak se i međusobno isključivati. Riječ je o pitanju morala, etike i vjere kako ga svaki pojedinac u skladu sa svojim pravilima i samoodređenjem poima i prosuđuje. Iluzorno je stoga očekivati da će se samom njegovom zakonskom regulacijom riješiti sve dileme i podjele koje to pitanje izaziva u društvu. Složenost i osjetljivost odnosa prava i morala odražava i opterećuje rješavanje pitanja prekida trudnoće. Ne čudi stoga što pitanje prekida trudnoće izaziva duboke podjele i rasprave u svim društvima. Može se pak ustvrditi da su na nacionalnoj i globalnoj razini formirana dva međusobno moralno suprotstavljena tabora. Protivnici prava na pobačaj koji se nazivaju „Za život pro-life“ i njegovi zagovornici koji se nazivaju „Za izbor pro-choice“ i koji su pod tim nazivom prihvaćeni i u nekim međunarodnim dokumentima. Argumenti tih dviju skupina svode se na sljedeće, zagovornici gledišta pro-life smatraju da život počinje začećem, da je embrio ljudsko biće koje mora uživati sva ljudska prava, uključujući i pravo na život. Majčino tijelo po njima samo je mjesto na kojem nerođeno dijete raste i hrani se pa žena nema pravo samoodlučivanja o životu nerođenog djeteta. Naglašavaju i prava oca odnosno nužnost suodlučivanja i djetetova oca. Prekid trudnoće je za njih ubojstvo, nasilan prekid ljudskog života. Zagovornici gledišta pro-choice smatraju da je pravo žene na siguran prekid trudnoće temeljno ljudsko pravo koje proizlazi iz prava žene na život, samoodređenje, dostojanstvo i zdravlje. Restriktivni zakoni koji zabranjuju prekid trudnoće samo izlazu žene povećane zdravstvenim rizicima i djeluju diskriminirajuće. Oni ne znače da se prekid trudnoće neće obavljati ili da će se njihov broj smanjiti, već samo ženi smanjuju dostupnost sigurnom prekidu trudnoće. Zabrana prekida trudnoće stoga prisiljava žene da pribjegavaju alternativnim rješenjima i obavljaju ilegalne prekide trudnoće da time dovode u opasnost svoj život i zdravlje. Budući da je ženino pravo na reproduktivno samoodređenje temeljno ljudsko pravo smatraju to nedopustivim. Samo žena može odlučivati o svom tijelu, životu, zdravlju i dostojanstvu, a neželjena trudnoća može predstavljati veliki teret za fizičku i emocionalnu dobrobit žene.“ Naravno ovaj prijedlog zakona što nije nikakva tajna niti smatram da treba bit više je usmjeren na ovome pro-choice stavu.

Članak 21. stavak 1. Ustava propisuje da svako ljudsko biće ima pravo na život, a Članak 35. Ustava svakome jamči štovanje i pravnu zaštitu osobnog i obiteljskog života i dostojanstva što Ustavni sud dalje govori kao pravo na privatnost. Ustava uključuje pravo svakoga na slobodu odlučivanja i samoodređenje. Stoga je pravo na privatnost inferentno pravu žene na vlastiti duhovni i tjelesni integritet koji uključuje i odluku hoće li začeti dijete i kako će se njena trudnoća razvijati. Ostajanjem u drugom stanju bilo planirano ili neplanirano na dobrovoljan način ili kao posljedica nasilja žena se ne odriče prava na samoodređenje. Svako ograničenje odlučivanja žene u autonomnom samoostvarenju pa tako i želi li iznijeti trudnoću do kraja predstavlja miješanje u njezino ustavno pravo na privatnost. Međutim, Ustavni sud kaže da je miješanje u pravo na privatnost dopušteno samo ako je u skladu sa zakonom. Takav zakon mora slijediti određene legitimne ciljeve i mora biti nužan za zaštitu tih ciljeva u demokratskom društvu. Zadiranje u nečiju privatnost mora odražavati prijeku društvenu potrebu za zaštitom jednog ili više legitimnih ciljeva i mora biti odgovarajuće sredstvo zaštite u odnosu na te ciljeve. S tim u vezi Ustavni sud je utvrdio da nerođeno biće kao ustavom zaštićenu vrijednost uživa ustavnu zaštitu u smislu Članka 21. Ustava samo do one mjere do koje se ne sukobljava sa pravom žene na privatnost. Pravo na život nerođenog bića u tom smislu nije zaštićeno tako da ima prednost ili veću zaštitu u odnosu na pravo žene na privatnost. Ustavni sud je također ocijenio da zakonodavno rješenje koje sad imamo u zakonu i koje mi predlažemo nije poremetilo pravednu ravnotežu između ustavnog prava žene na privatnost i slobodu i osobnost s jedne strane i javnog interesa zaštite života nerođenih bića koje Ustav jamči kao ustavno zaštićenu vrijednost s druge strane. Obzirom da očekujem raspravu i o ovoj temi ja sam vrlo pozorno iščitao odluku Ustavnog suda, također iščitao sam i zapisnike s Ustavne komisije iz '90. kad se Ustav donosio da bi se moglo ispravno ocijeniti što su ustavotvorci tada raspravljali i željeli i smatram da je ovaj naš prijedlog koji je dakle napisan u prvih nekoliko članaka koji govori o tome, o tome tko ima pravo na i kada na legalan pobačaj, do kada dakle do kojeg tjedna trudnoće i na koji način je u potpunosti uravnotežio ova dva prava na koje je Ustavni sud upozorio i u ovakvom ustavnom okviru mislim da nema prostora za nekakav način propisivanja strožih rješenja od ovoga što smo mi predložili. Sada nešto o dostupnosti.

U našem također prijedlogu zakona koji nije dugačak propisujemo i određene dakle uvjete ili ograničenja u prekidu trudnoće nakon 12 tjedna gestacijske dobi ili nakon 10 tjedana začeća.

To je konkretno kada se utvrdi na temelju medicinskih indikacija da se na drugi način ne može spasiti život ili se utvrdi opasnost za zdravlje trudnice kada se na temelju medicinskih indikacija i saznanje medicinske znanosti može očekivati da će se dijete roditi sa teškim prirođenim tjelesnim ili mentalnim oštećenjima, kada je do začeća došlo kaznenim djelom silovanja, kaznenim djelom protiv spolne slobode, spolne zlouporabe djeteta ili nemoćne osobe i podvođenja djeteta. Ja moram izraziti još jednom svoje žaljenje što Vlada nije izvršila svoj posao, što nije čak se ni očitovala, što nema njenog predstavnika na raspravi i u znak prosvjeda zbog toga ja ću dok budem odgovarao na replike stat tamo gdje treba biti predstavnik Vlade, da barem netko u ime neke institucije bude na svom mjestu. Zahvaljujem. Hvala lijepo.

Nema potrebe da predstavnik Vlade ovdje bude. Ja vas lijepo molim zauzmite mjesto tamo, nemojte raditi cirkus iz nečega iz čeg ne treba raditi cirkus, stvarno ne treba. Hvala.